15 minuta može, hvala vam. Kolegice Krišto, izvolite. Gospodine Jandrokoviću, apeliram na vas da donašanju zadnju točku dnevnog reda prebacite na neki drugi dan. Raspravljati cijeli dan o državnom proračunu, a onda nakon toga u kasne večernje ili kasne noćne sate raspravljati o povjerenju ministru Mariću je u najmanju ruku silovanje demokracije, ali i ponižavanje HS-a. Ne, ne, ne vi ste trebali sada, ja sam očekivao da ćete govoriti nešto oko objedinjavanja ove tri točke. Pustio sam vas da kažete svoju misao, znadete i sami da je sukladno poslovniku odgovornost predsjednika sabora da određuje dinamiku rasprava, dakle danas kao druga točka nakon ove tri objedinjenje bit će tema o kojoj govorite. Hvala vam lijepa. Sada prelazimo, da dakle ovo smo onda dogovorili idemo sa objedinjenom raspravom po tri točke prve koje su najavljene. Sada idemo na slobodnu raspravu, prvi je na redu kolega Marin Miletić u ime Kluba zastupnika Mosta. Izvolite.

Dežulović je u svojoj kolumni pisao o Vukovaru, vukovarskoj žrtvi i obilježavanju Vukovara, ustvari je teško pronaći riječi kada čovjek pročita jedno takvo pisanje, a da ne zaboli želudac, da ga ne zaboli srce i da ustvari ne pita se čemu uopće takvo neko pisanje. Teško je povrijedio većinu nas Hrvata, teško je povrijedio naše Vukovarce i hrvatske branitelje. Da predstavim javnosti što se dogodilo, izrugujući se patnji Vukovara i onima koji su izigrali svetinje Vukovara, Dežulović razloge iseljavanja vidi u obilježavanju žrtve Vukovara, ustvari je pokazao koliko je uskogrudna isključujuća ta skupina ljudi kojima danas u neovisnoj slobodnoj Hrvatskoj smeta sve valjda što ima veze s Bogom, Crkvom i Domovinom, u Hrvatskoj koja nam je omogućila i žrtva Vukovara neki Dežulović može urinirati po svetinji Vukovara dok u Dežulovićevoj glasnoj patnji Jugoslaviji za takvo uriniranje po drugu Titu i partiji robijao bi po Golom otoku ako bi imao sreće pa prije toga ne bi završio u nekoj jami. Osobno, nisam za nikakve zabrane, hrvatski branitelji borili su se za slobodu pa da u toj slobodi netko može i pljuvati po našim najvećim svetinjama jer i to je demokracija. Ali isto tako trebamo hrvatskoj javnosti ponoviti i objasniti, u Jugoslaviji koja je kršila sva ljudska prava da je netko poput Dežulovića tako javno pljuvao po drugu Titu, partiji, narodnim herojima bio bi sretan, sretan da je završio samo na robiji. Zamislite u nekom paralelnom univerzumu što bi se dogodilo da u nekom takvom tekstu neki takav autor umjesto Vukovara napiše Jasenovac ili ne dao Bog Auschwitz? Bio bi osuđen od svih donekle ozbiljnijih institucija i osoba i vjerojatno bi nakon toga mogao pisati jedino pod pseudonimom i to u „Modroj lasti“ Kako je napisao na Twitteru pastor Grlj, zamišljam '75.-tu i obilježavanje tužne obljetnice „Lipa pamti“ i nekog bisera koji napiše kolumnu je… vas Lipa, raseljena, prazna, bez perspektive jer nitko ne podiže plantažu jabuka u Lipi. Ne, neki ljudi su tamo patili, umrli, selo je izgorjelo i zato se ne piše svašta, kaže pastor Grlj. Nisam za zabrane koji zagovaraju neki, nisam ni sa kensel kulturu koja bi bojkotirala medije koji takve tekstove objavljuje, ali jesam za kritiku takvog pisanja od onih kojima je Hrvatska na srcu i u srcu. Ako su neki izdali Vukovar i Hrvatsku, ako ga neki koriste za svoje sitne i stranačke interese to ne znači da Vukovar nije svet i poseban za cijeli naš hrvatski narod, nego to znači da su ništarije, ništarije ti koji su isprostituizirali najveće svetinje kao što je Vukovar. Pa ne iseljavaju ljudi iz gradova u kojima se obilježava Vukovar i naše svetinje Domovinskog rata, na tisuće naših mladih obitelji otišlo je iz Hrvatske jer ih guši korupcija i nepotizam jer atmosfera nije dobra danas u kojoj mi živimo, ljudi napuštaju gradove ne znaju kako se boriti sa sustavom koji gura samo svoje podobne, a ne sposobne. Naši političari, ja moram to reći, vidimo među njima evo ministar Banožić koji nigdje nije radio čovjek, cijeli život nigdje nije radio, nego u gradu, u županiju, u ministarstvu i sad je ministar obrane. Pa ljudi nam iseljavaju jer te ljestve po kojima bi nekako prirodno trebalo biti da se penjemo za svojim uspjehom, za ostvarivanjem svojih ideala, svojih talenata lakše se prelaze ako imaš onu iskaznicu stranačku. To nije dobro za nikoga. Ne iseljavaju ljudi iz Rijeke jer je prethodni gradonačelnik povješao crvenu zvezdu na riječki neboder. Iseljavaju zato jer je novi gradonačelnik Filipović ne da nema novi ritam nego više od 6 mjeseci nije posvetio niti jednu jedinu sjednicu gradskog vijeća reformama, niti jednoj jedinoj politici lokalnog SDP-a, pa zato iseljavaju ljudi iz moje Rijeke i najviše je iselilo upravo ljudi iz Rijeke od svih gradova. To je isto poruka za one koji nisu oholi pa ne žele je čuti. Dakle ljudi se predstavljaju klao Rimčev Bugatti, a u stvari su sami Yugo 45. Mnogi narodi svijeta paze na svoje svetinje, pogledajmo ponosne Poljake, pogledajmo ponosne Amerikance kako se odnose prema svojim veteranima. Da nije bilo Vukovara ni Dežulović ovo i ovako ne bi mogao pisati, a ne samo da Dežulović može ovako u slobodnoj Hrvatskoj pisati, nego zamislite ovo hrvatska javnosti njegovo pisanje financiraju hrvatski građani. Izvolite kolega Mlinarić. 238., povreda Poslovnika, kolegi iz MOST-a samo da kažem da gospodin Dežulović i takav ološ ne može uvrijediti vukovarske branitelje, mi smo od njih navikli, takve smo bacali u slavonsko blato '91. godine takve Jugoslavene pa i ove druge koji sjede tu iza mene. Tako da ne mogu oni nas uvrijedit. Više me može uvrijedit naši, poput kolega tu sa lijeve strane koji dozvoljavaju takve stvari. Kolega Mlinarić, znadete i sami da ste zloupotrijebili Poslovnik pa dobivate opomenu. Izvolite.

Moralno se urušio i prestao premošćivati Koranu i povezivati karlovačku sa kordunskom stranom. Najprije jedan mural, a potom jedan naziv uzrokovali su to urušavanje. Mural zato što je oslikan u slavu onoga koji je počinio težak ratni zločin ubivši na osobito svirep način 13-toricu zarobljenika. Naziv zato što je onaj koji je izvršio po svoj prilici nije bio jedini izvršilac. Taj ratni zločin pripadao je jedinici čijim je imenom imenovan do jučerašnjeg dana koranski most. Zločin počinjen 21.9.'91. godine kada je zaustavljeno 25 vojnika u 2 kamiona, u jednom redovni sastav, u drugom rezervni sastav pokupljen na brzinu sa područja Krnjaka, nakon pregovora predaju oružje. Jedna grupa se šalje u Karlovac u policiju, druga grupa se zadržava na mostu, njih 17.

Čujemo da je onaj koji je počinio ratni zločin nad zarobljenicima kakvih je u svim ratovima i kakvih je bilo i u ovom i koji je zaslužio moral i slavu to uradio muški i pošteno. A jedinica u čijem je sastavu bio i čiji su pripadnici sudjelovalo u toj egzekuciji u tom ratno zločinu da ne može imati kolektivnu krivicu. Znam da je sve više po prostoru bivše Jugoslavije slavljenja, zaboravljanja odgovornosti za ratne zločine i slavljenje onih koji su odgovorni za ratne zločine presuđene bilo od domaćih ili međunarodnih sudova. Međutim, ne znamo, ja barem ne znam, znamo da ima murala različitim ratnim zločincima na prostoru bivše Jugoslavije, ali ne znamo da se na mjestu na kojem je počinjen zločin podižu murali i vrši imenovanje po onima koji su izvršili taj ratni zločin.

Na kraju ću reći slijedeće, neobičan je taj način poštivanja zakona.

Izvolite kolega Bulj. Kolega Popovac je u uvrijedio Članak 238., kolega Pupovac spominjete murale gradu heroju Vukovaru po cijeloj Hrvatskoj dok ne spominjete četničke spomenike u Vukovaru Šoškočaninu krvoloku kojega niti jednu riječ niste spomenuli.

Vidim da ima još kolega. Dakle, ponovo ulazimo sada u onaj ciklus kao i svaki dan, dakle da se povrede Poslovnika koriste za replike. Svi ste izabrani ovdje voljom naroda i ovo je slobodni govor. Meni je jasno da se ne slažete s čitavim nizom govora koje ovdje čujete, ali to nisu povrede Poslovnika pa vas molim da o tome svi skupa vodite računa. Kolega Pavliček, izvolite. Povreda Poslovnika 238., kolega Pupovac je u svom izlaganju grubo izvrijeđao hrvatske branitelje pa ga želim samo podsjetiti da je preimenovanje mosta osigurano zahvaljujući vašem koalicijskom partneru HDZ-u grada Karlovca, pa vam predlažem da raskinite koaliciju s HDZ-om na državnoj razini i kraj priče. Ili su vam ipak osobne sinekure i mjesta u vladi bitnija od vaše manjine. Kolega Pavliček dobivate opomenu, nije ovo nikakva povreda Poslovnika ovo je replika. A sada je na redu kolega Zekanović, izvolite, a pardon kolega Mlinarić, izvolite. Hvala lijepo. Reče čovjek, gospodin zastupnik Pupovac da koranski most nije zaslužio to ime. Itekako je zaslužio to ime. Gospodine Pupovac ja znam da vama smeta i HOS ali evo prokazujete se da vam smeta i specijalna policija koja je branila Karlovac.

Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora Članak 238., kolega Milorad Pupovac je očito zaboravio jednu ključnu činjenicu koju nikad nije izustio, a vjerojatno nikad neće izustiti. A to je da su pripadnici njegove nacionalne manjine, srpske nacionalne manjine u jednom trenutku uzeli oružje i išli rušiti svoju državu Hrvatsku. I možda jednog dana čujemo od gospodina Milodara i ispriku za to, ali on umjesto da se ispriča, on i dalje kritizira. Kolega Zekanović, isto kao i prethodnici, opomena. Kolega Sačić, izvolite. Očekivano, kolega Pupovac povrijedio je ne samo Poslovnik, povrijedio je Ustav RH, Deklaraciju o Domovinskom ratu, povrijedio je općenarodne osjećaje svih hrvatskih branitelja, hrvatskog naroda, povrijedio je Sveto pismo. Hrvatski heroji koji su obranili Karlovac i domovinu Hrvatsku, posebno heroji specijalne policije zaslužuju vaše trajno poštovanje jel vas ovdje danas ne bi bilo da oni nisu ostvarili hrvatsku državu i vama omogućili da koalirate sa HDZ-om. Kolega Sačić i ovo je bila replika, dakle ovdje nema povrede Poslovnika, dobivate opomenu. Sada je na redu kolega Vrkljan, izvolite. Poštovani predsjedniče sabora, malo je ovih 30 sekundi što bi ja htio reći saborskom zastupniku koji je na tako ružan način govorio o hrvatskoj povijesti, on je čisti primjer falsificiranja hrvatske povijesti kao kad je pisao pismo za Stjepana Javora da mu se ulica makne u hrvatskom gradu zato što je bio ustaša, a ubijen je od režimskih, kraljevskih pandura '36. godine, a ja bi volio da mi zastupnik najprije sazove jednu tematsku sjednicu na kojoj će Kolega Vrkljan, kolega Vrkljan, dobivate opomenu, dobivate opomenu, sad dobivate i drugu opomenu. Dakle, vi zloupotrebljavate Poslovnik. Još jednom ponavljam, svi ste izabrani, imate svoje stavove ovdje i ovo je slobodni govor.

prostoru sugeriraju radi mira u kući, mi nemamo mandat to činiti, ne smijemo to raditi. Naprotiv, moramo uvijek bez obzira otkuda takvi pokušaji dolazili otklanjati takve pokušaje i takva nastojanja, bez toga nema države i mi to činimo neovisno radi li se o izboru predsjednika vrhovnog suda, poštivanju Zakona o državnim blagdanima ili ovlastima vrhovnog zaposlenika u odnosu na ministarstvo i ministra obrane. Zakoni, pravila i procedure su potpuno jasne i nikakva ih galama ne može promijeniti, kao što nikakva galama ne može promijeniti ni ovlasti predsjednika, al one se za razliku od ovlasti ministra nisu kršile ni u jednom trenutku, niti je to politika HDZ-a. Predsjednik je prošao veliku promjenu u svom mandatu, od čovjeka koji ročnicima nije imao što reći pa je napustio prisegu nakon 15 sekundi do čovjeka koji ne dopušta ministru obrane da se obrati ročnicima i koji da bi to ostvario koristi poziciju vrhovnog zapovjednika oružanih snaga i izdaje zapovijed, vojna zapovijed vrhovnog zapovjednika oružanih snaga RH za oduzimanje riječi ministru u hrvatskoj vladi i to nije dobro. Obećao nam je predsjednik Milanović da će uložiti sve što ima i sve što zna da iz zrna povjerenja koje je tražio i dobio od hrvatskih građana i razumijevanja koje će pokazivati prema drugima i razumijevanja koja će pokazivati prema drugima izraste mandat od koristi modernoj Hrvatskoj i svim njezinim građanima. Ja uistinu ne znam kakve koristi moderna Hrvatska i svi njeni građani imaju od ovih što gledamo posljednjih dana. I rekao je upravo zbog toga jer zna što znači biti predsjednik vlade, posebno što to znači biti predsjednik vlade u teškim vremenima, da će se strogo držati svojih ustavnih ograničenja, da se neće miješati u rad hrvatske vlade tamo gdje to može izazvati samo nered, a ne može biti od nikakve pomoći. U međuvremenu je zaboravio što to znači biti predsjednik vlade, zaboravio je što to znači biti ministar obrane, posvetio se izazivanju nereda i zaboravio je kako to izgleda sa druge strane ograde bilo koje strane osim one s koje je on. Predsjednik ima svoje mišljenje, motive, svoja očekivanja, ljudi oko njega imaju isto svoja očekivanja. Ono što predsjednik nema je taktičnost i poštivanje za druge.

Zahvaljujem, 238. Gospodine Kapulica, propustili ste još neke izraze, smušenjaci i smutljivci, mutikaše i bezglavnici, jalnuški diletanti i jednostavno prodane duše genetski programirane protiv slobodne i nezavisne hrvatske države. To su isto govorili državni poglavari i imate jednu grešku, riječ šmrkavac je upotrijebio premijer, a ne predsjednik, pa da vas, da ne bi zbog autorskim prava možda imali problema. Zahvaljujem.

Predsjedavatelju, kolegice zastupnice i kolege. Govorit ću o tome kako i zašto je došlo do jučerašnjeg verbalnog sukoba između predsjednika države i ministra obrane Marija Banožića. Taj verbalni sukob proizlazi iz jednog te istog shvaćanja, jednog te istog mentalnog stava, rekla bi jedne te iste političke dogme i bolesti od koje boluje većina političara i političkih stranaka starog kova, a to je mišljenje da su najviše državne funkcije same sebi svrha i da su njihovi nositelji iznad samih institucija, iznad slova ustava, iznad zakona i iznad prava. Ova jučerašnja svađa koja je retorički po svom rječniku bila uistinu nedostojna i vulgarna tek je jedan u nizu primjera koji pokazuje koliko je Hrvatska još uvijek neizgrađena država. 30.g. nakon stjecanja samostalnosti, suverenosti i neovisnosti još uvijek se ne zna sasvim jasno što su čije obaveze, što su čije ovlasti, odgovornosti, pa i prava. I u tako nejasno definiranim ustavnim ulogama ispoljavanje osobnih sukoba stavlja se iznad potreba države, iznad potreba njezinih građana i dolazi do blokade vanjskopolitičkog i diplomatskog djelovanja. Gotovo kao da se to isprazno bavljenje ni sa čim stvara čisto kako bi se prikrilo da nema drugog sadržaja, kao da su se dva brda ujedinila u zajedničkom cilju, a to je blokiranje rada i devastacija državnih institucija. No jedna od institucija koju nije potrebno dodatno devastirati jer je već devastirana do samog kraja, to je institucija HS. U toj instituciji već 30.g. vlada teror i diktatura parlamentarne većine putem poslušnosti liku i djelu stranačkog šefa neovisno o tome tko je politička stranka koja ima najveću snagu u parlamentu i tko u tom trenutku njezin šef bio. Kad kažem teror i diktatura parlamentarne većine, kako to u praksi izgleda moći ćemo vidjeti još do kraja današnjeg saborskog dana kada će se raspravljati o povjerenju u rad od jednog od ministara. I sad na stranu koliko je kriv taj ministar i koliko su opravdani razlozi za njegovu smjenu postojali još od davnih dana, činjenica je da inicijativa oporbenih zastupnika neće uroditi plodom jer parlamentarna većina nema tu snagu, nema to svojstvo i samosvijest putem koje bi ispunjavala svoju osnovnu ustavnu zadaću, a to je kontrola rada izvršne vlasti. Znajući to postavljam si pitanje, a koliko je tek glup bio javni poziv ministra obrane da se u takvom istom saboru preispita odgovornost predsjednika države znajući da mu je za to potrebna dvotrećinska većina, a pri tom bez ikakvog opravdanog i valjanog razloga ili utemeljenja. No neovisno o svemu tome činjenica je da u RH postoji paraliza sustava koji ovisi o političkim kartelima. Činjenica je da u RH ne postoji mogućnost institucionalne kontrole, činjenica je da ne postoji sustav kočnica i ravnoteža, a činjenica je to i da je takvo stanje, takva blokada, takva paraliza sustava zapisana i skrojena u odredbama ustava. I ja sada postavljam retoričko pitanje, ima li RH da li u ovom ili u nekom budućem sazivu ikakvu snagu, volju i viziju da takvo stanje mijenja? A ako već želimo odnekud krenuti, evo dat ću jedan mali prijedlog. Dakle, jedna od glavnih obaveza i odgovornosti predsjednika države je briga o stabilnosti državne vlasti. U područja i u načine na koji se položajni autoritet predsjednika države može konstruktivno koristiti u cilju brige o redovitom i usklađenom djelovanju predlažem riješiti ovako, a to je da mu se omogući da prati provedbu ispunjavanje ciljeva iz nacionalnih strateških dokumenata, zatim da prati uvjete u kojima institucije obavljaju svoje zadaće, te da reagira na manjkavosti u institucionalnom i zakonodavnom okviru, te da ukaže na manjak materijalnih i kadrovskih i tehničkih, te ostalih lingvističkih resursa. A zatim pozivam ga da se bavi promicanjem neovisnosti i nepristranosti rada državnih tijela i da stane u njihovu zaštitu, osobito u situacijama u kojim ga može smatrati da postoji politički ili drugi neprimjeren pritisak, to bi bio puno konstruktivniji način rada od onog kojeg smo imali prilike vidjeti do sada. Izvolite.

Neću govoriti o sukobu predsjednika i premijera jer dok se javnost zabavlja sukobom predsjednika i premijera u slučaju BAnožić, nažalost Hrvatsku muče mnogi ozbiljniji problemi. Podsjetit ću na 26. svibanj 2020.g. kada je u Splitu predsjednik vlade slavodobitno izjavio, pobijedili smo koronu. Iz današnje perspektive jasno je da je ta izjava poslužila isključivo u političke svrhe i takva je nažalost i borba vlade s koronom, isključivo politička od prvog do zadnjeg dana. Zato je Hrvatska među najgorima u Europi i po broju novo zaraženih i po broju mrtvih na 100.000 stanovnika, a to najbolje svjedoči i današnji podatak skoro 5.000 zaraženih i totalno crveno po karti ECDC-a. Dakle, ja sam od početka pandemije upozoravao da ne postoji apsolutno nikakva strategija borbe sa pandemijom i ne samo to, mi smo predložili čitav set mjera i zakona za borbu protiv pandemije od mjera za sprečavanje širenja zaraze, za pomoć poduzetnicima, za pomoć umirovljenicima, radnicima te zdravstvenim djelatnicima na prvoj crti obrane. Da ne govorim da zdravstveni djelatnici svo ovo vrijeme nisu bili adekvatno plaćeni za borbu protiv ovog opakog virusa. No ono što je poanta onog što želim reći danas je zašto je cijepljenje u Hrvatskoj doživio fijasko i zašto je Hrvatska među najgorim zemljama u EU. Odgovor je zato jer su građani izgubili povjerenje i u stožer i u vladu. Podsjetit ću na neke činjenice, u siječnju 2020.g. cjepivo je trebalo stići u Hrvatsku, nažalost cjepivo nije stiglo u adekvatnim dozama u Hrvatsku, unatoč svim navodnim vezama predsjednika vlade Plenkovića u Bruxellesu, oni koji su se htjeli cijepiti tada se jednostavno nisu mogli cijepiti. Nakon toga su ljudi se išli prijavljivat na sustav cijepise na aplikaciju koja je masno plaćena gdje je netko spremio ogromne pare u džep, to je također jedna od velikih afera ministra Beroša, ta aplikacija je neslavno propala prije nego što se digla i kada su se ljudi htjeli opet cijepiti nisu se mogli cijepiti. Onda su gledali nažalost građani naše zemlje kako vlada i stožer donose odokativne mjere koje su u najmanju ruku bile u sukobu sa zdravim razumom, poput onih da su šoping centri bili otvoreni, a kafići i restorani zatvoreni. Gospođa Grba je na početku govorila da maske nisu potrebne, da ih kasnije ne bi skidala. A ono što je nažalost što najviše žalosti što je od početka tzv. stožer, a u načelu hodajuća pokretna govornica koristio svoje pressice za samopropagandu o čemu svjedoči i druga velika afera ministra Beroša gdje je jednoj agenciji plaćao velik novac za samopromociju. Dakle, od početka pandemije prisutna je potpuna nedosljednost u borbi s ovim virusom, a ministar Beroš se iz ministra zdravstva pretvorio u dežurnog statističara broja mrtvih i novo zareženih u Hrvatskoj, čak je Božinovićev pristup u ovom slučaju bio mudriju jer je očito čovjek se povukao iz tog stožera i ne želi više biti dežurni statističar, a u isto vrijeme građani u Hrvatskoj obolijevaju od mnogih opakijih i težih bolesti i to je jedan od razloga zašto su mrtvačnice pune. No zašto je u čitavom nizu zemalja u EU procijepljenost veća? Zato jer su građani u tim zemljama imali povjerenje u svoje vlade koje su se ponašale odgovorno, za razliku od naše. Navest ću vam samo primjer Portugala, dakle oni su na čelo stožera za borbu protiv pandemije stavili šefa vojske, a ne političara iz vladajuće stranke. Dakle zašto? Zato jer je to institucija u koju građani imaju najviše povjerenja. No iz Hrvatske perspektive u ovom konkretnom slučaju i to bi izgledalo nemoguće jer dok se javnost zabavlja sukobom između predsjednika države i predsjednika vlade u slučaju BAnožić, fokus se skreće s pravih problema koji muče našu zemlju. Što se tiče cijepljenja moramo zaključiti da naravno da bi bilo dobro da imamo što veću procijepljenost, no ovdje su izvrnute teze od samog početka sustav cijepise, spasi tuđi život nije dobro postavljen jer trebalo je pisati cijepi se, spasi svoj život i to je istina kad je cjepivo u pitanju. Ali nitko nikoga ne može prisiliti da se cijepi jer to je pitanje slobode izbora svakog pojedinca. No ono što treba omogućiti, treba omogućiti da život ide dalje i da brzi antigenski testovi baš kao u Austriji budu dostupni svugdje, na svakom koraku kako se jednostavno bez njih ne bi moglo ući ni u kafiće ni u restorane [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] I stoga ćemo mi u klubu upravo to predložiti.

Stanka je odobrena. Sada je na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Mosta kako bismo upozorili na ključnu informaciju koju možemo otkriti iz rebalansa ovog proračuna, a koja nam mnogo govori o tome kakav će biti naš proračun i financijsko stanje u idućoj godini. Sam proračun je lista lijepih želja, dok rebalans govori nešto više o stvarnom stanju stvari. I ključna informacija koju trebamo izvući iz ovog rebalansa proračuna odnosi se na mogućnost trošenja sredstava iz eu fondova, konkretnije na Fond solidarnosti koji nam je dao čak 700 milijuna eura na raspolaganje i hvalili smo se time kako smo dobili najveći predujam ikada. U kolovozu priča se donekle promijenila, pa je naš premijer upozorio na to da će morati tražiti odgodu rokova koja nije predviđena, a da će to učiniti tako što će nazvati predsjednicu Europske komisije. Ako Hrvatska počiva na principu halo Andrej, zar da povjerujemo da najozbiljnija europska institucija počiva na principu halo Ursula. Što saznajemo iz ovog rebalansa? Zdravstvo vraća oko 400 milijuna kuna, sveučilišta oko 700 milijuna kuna, Fond za obnovu oko 700 milijuna kuna, muzeji, arhivi i dalje da ne nabrajam nisu potrošili sredstva koja su mogla i koja su trebala za obnovu Hrvatske, a koja dolaze iz Fonda solidarnosti. Ono što mi nismo potrošili platit će hrvatski građani iz vlastitih džepova. Kada uzmemo u obzir da je u idućoj godini rast BDP-a od oko 4% planiran s time da trećina tog rasta dolazi iz sredstava EU, na temelju ovog rebalansa postavlja se opravdano i ključno pitanje, s obzirom da sada nismo bili u stanju potrošiti solidarna sredstva iz EU, koga mi zavaravamo da je ikakva projekcija proračuna temeljena na sredstvima iz EU [[Upadica: Hvala vam]] za iduću godinu održiva. Kolegice Orešković, izvolite. Hvala predsjedavatelju. U ime Kluba stranke Centar i stranke GLAS tražim stanku u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija. Naime, rasprava o proračunu očekivano će potrajati do kasnih noćnih sati, a nakon toga je slijedeća točka dnevnog reda, a to je rasprava o povjerenju ministru financija na inicijativu jednog dijela oporbenih zastupnika. Takvo stavljanje ove točke dnevnog reda u ove porno termine predstavlja ponižavanje kontrolne uloge HS, ponižavanje digniteta ne samo sabora kao institucije nego i hrvatskih građana i njihovo omalovažavanje. Naime, sadržaj onoga o čemu bi se trebalo raspravljati ulazi u djelokrug rada i nadležnosti povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, institucija koja je potezom političkog pera izbrisana sa neba onih antikorupcijskih tijela koji imaju svoju svrhu i svoj razlog postojanja. Od izbijanja afere Borg bilo je jasno da ona ima koruptivni predznak i da ona otvara pitanje kaznenopravne, a kamoli sukob interesa, odgovornosti ne samo pojedinih ministara nego i Andreja Plenkovića kao predsjednika vlade. I činjenica je da se o godišnjim izvješćima povjerenstva nije raspravljalo otkako je povjerenstvo u novom sazivu. Rasprava o ovoj inicijativi oporbenih zastupnika bila je zadnja šansa da javnost sazna i da čuje tijek događanja, način na koji je Andrej Plenković ugušio institucije i kako je pred njim kapitulirala pravna država, sve kako bi se sakrila prava priroda njegovog političkog djelovanja. Korištenje javnih institucija radi pogodovanja privatnim interesima nije samo odlika i obilježje ministra financija Marića, to je postalo prepoznatljivo svojstvo čitavog Plenkovićevog mandata koje polako pada u zaborav i nije primjerno da se o tome raspravlja u porno terminima. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i RF-a kako bismo se konzultirali o ovom rebalansu proračuna, a prije svega kako bismo naglasili da u godini najveće epidemije od Prvog svjetskog rata kada je broj umrlih prešao 9.000 ljudi, kada nam se zdravstveni sustav raspada, kada imamo dnevno 40 ljudi umrlih od korone, kada su respiratorni centri puni, kada stvarno naši zdravstveni radnici upozoravaju da više ne mogu, vlada posvećuje znači svoj proračun čemu, pa eto cilj je ovog proračuna doseći 2% BDP-a za obranu. To je cilj koji nam je nametnuo NATO i to bez ikakve demokratske rasprave. Umjesto rafala koje čujemo da se razmjenjuju između Milanovića i ministra obrane možda bismo trebali govoriti o nabavci rafala 12 borbenih aviona koji će uspješno doseći taj ideal, ta cifra kada se plati uspješno će doseći taj ideal kako kaže premijer Plenković od 2% Banožić je dakle dobio 7,4 milijardi kuna do 2025., jedan žetončin da tako kažem s kojim bi se moglo itekako napraviti nešto u zdravstvenom sustavu u rebalansu proračuna, ali za toga nitko neće pitati, dakle godišnje će se isplatiti koliko smo mi sad procijenili negdje 2,4 milijardi koliko mi govore kolege godišnje da će ići na te bojne avione. Postavlja se pitanje ne bismo li mogli velike rashode zdravstvenog sustava poboljšati i s ovim sredstvima, a isto tako treba reći da će, da vlada nije osigurala pretpostavke da se veći broj ljudi cijepi što je isto razlog zbog kojeg će ta sredstva rasti. Kolegice Mrak Taritaš, moram voditi sjednicu. Kolegice Perić, izvolite. Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba HDZ-a kako bi još jedanput pokazali da je u vrijeme najveće pandemije i u vrijeme potresa koji je u našoj državi nezabilježen zapravo ova vlada postigla da imamo rast BDP-a od 9% To znači da smo sustigli zapravo predkrizno razdoblje i pokazali da se jako dobro i kvalitetno nosimo upravo sa najtežim činjenicama i najtežim opasnostima. U ovom periodu zaista se pokazalo da je sada kad je najpotrebnije i zdravstveni sustav i podržati poduzetnike, sačuvati radna mjesta zaista imamo velike rashode, ali pravodobnom intervencijom su se ti rashodi zaista namirivali iz našeg proračuna i zaduživanja, ali u konačnici ćemo dio tih rashoda, veliki dio upravo nadoknaditi europskim sredstvima. Ono što treba reći da je korištenje europskih sredstava itekako kvalitetno pa je od 2017. kada je to bilo svega 7,3 milijarde sada doseglo na 23,6 milijardi kuna što znači da je višestruko su upravo napravljeni napori kojim će se upravo ta sredstva što kvalitetnije utrošiti i uložiti u našu privredu i gospodarstvo. U 2022. čak je to preko 31 milijardu kuna, a to znači da upravo kvalitetnom i odgovornom politikom se i javni dug evo i u ovoj godini po rebalansu smanjuje za 4,2 postotna boda i svodi se svega na 83% Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta. Hrvatska ima veliki problem sa javnom potrošnjom. Dakle, kad se usporedi današnje stanje sa primjerice 2012. godine, rashodi proračuna su preko 50 milijardi kuna više, a znamo da manji broj ljudi danas živi u Hrvatskoj nažalost, nego tada. Vidjet ćemo uskoro koliko manje, ali imamo zapravo i dalje problem iseljavanje, a povećanje državnog utjecaja u realnu ekonomiju. Dakle, smatram da ovaj rejting HDZ-a koji nekako izgleda da je duže vrijeme stabilan je odraz toga da veliki broj, nažalost veliki broj naših ljudi izravno ili neizravno ovise, ovise o javnoj potrošnji za svoju egzistenciju. I to se samo pogoršava. Stanje nakon potresa pokazuje da naša javna uprava nažalost je disfunkcionalna. Ona nije u stanju riješiti krupne probleme i ne odgovara potrebama građana. I to vrijedi nažalost i za korištenje EU sredstava. Dobro da ih imamo na raspolaganju, ali nisu jamstvo da će naši ljudi živjeti u blagostanju. Dakle, kad se maše sa iznosima od milijardi, milijardi iz Bruxellesa postavlja se pitanje da li je to jamstvo da će doći do novih radnih mjesta i sačuvanje standard naših ljudi. Nažalost nije. Dakle, ovaj proračun treba to ponoviti da javnost zna ima skoro 11.000 stavki. 11.000 stavki u proračunu, a struktura proračuna se nije promijenila u zadnjih 20 godina.

Poštovani predsjedniče sabora, uvaženi ministre sa suradnicima, ovaj rebalans se pokazuje da imamo povećanje od 1,8 milijardi kuna u odnosu na rebalans iz lipnja ove godine, a i on će iznositi na kraju gotovo 19 milijardi kuna. Više od 50% odnosno 9 oko 9 milijardi kuna otpada na upumpavanje novca u zdravstvo koje je simbolično rak rana hrvatskih financija. I unatoč izuzetnoj turističkoj sezoni vidimo da ona nije uspjela na niti jedan način smanjiti deficit koji ćemo imati na kraju ove godine. I nažalost ovo je još jedan pokazatelj da smo izgubili još jednu godinu.

Kolega Zurovec, izvolite. Hvala predsjedniče. S obzirom da je proračun, a i ujedno i rebalans praktički najbitniji dokument koji ćemo mi donositi na godišnjoj razini smatram da je definitivno potrebna stanka kako bi se ne samo Klub Fokusa i nezavisnih zastupnika konzultirao, nego da se i svi zajedno malo razmislimo o nekim zaista ozbiljnim podacima i ozbiljnim problemima. 2008. godine mi smo kao država još bili usporedivi sa jednom Slovačkom, sa jednom Češkom i mogli smo naravno ići al pari što se tiče rasta BDP-a. Danas čak evo i prije nekoliko godina u odnosu na desetogodišnje razdoblje sve države EU su nas prestigle osim Bugarske. Reforme nisu nešto što traje od vlade do vlade nego nešto što se treba protezati kroz više desetljeća, a mi nikako ne možemo jednostavno sjesti na zelenu granu oko toga. Naveo bih također da strane države šalju doslovce dostavu hrane na satelite, a mi se tu prepucavamo oko nekakvih sitnih proračunskih stavki i ne možemo svoje vlastite financije i javni sektor dovesti u red. Također bih naveo kao preko 250.000 ljudi radi u javnom sektoru, imamo preko 1.400 javnih firmi, znači javnih potrošača, dobar dio njih je gubitaš. I sada gledam ovaj rebalans i mi tu vidimo da nam se rashodi povećavaju skoro za duplo u odnosu na povećanje prihoda, pa me zanima kako je to odgovorno za Hrvatsku i kako je to odgovorno za sve one koje pune naravno državni proračun. Izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka kako bismo se još jednom konzultirali o problemima kojima se suočavamo i na raspravi o rebalansu proračuna. Dakle, ovaj rebalans se zapravo svodi na tri stvari, a to je jedna iracionalna potrošnja na obranu kada se govori o klimatskoj krizi, dakle potrošnja na avione, a s druge strane imamo Fond za energetsku učinkovitost koji kasni sa natječajima koji skuplja novac umjesto da bude protočan bojler kojem propadaju natječaji i oko toga vlada ne radi ništa. Zatim imamo kolaps u obnovi zemlje nakon potresa, evidentno je da u svim područjima pogođenim potresima ta obnova gotovo uopće nije krenula i stalni problem, a to je pokušaj saniranja zdravstva i nošenja s krizom epidemije covida-19 gdje svjedočimo strahovitim podacima o 40 umrlih jučer, o potpuno ne snalaženju u vođenju te krize, o stalnim dugovima svim nabavljačima u zdravstvu i apsolutno ništa se vidimo ni kroz ovaj rebalans neće u tom smislu promijeniti.

Dobro, primijenit ćemo čl. 293.b i nastavit ćemo sa raspravom. Pa evo sada će nam u ime predlagatelja govoriti potpredsjednik vlade i ministar financija poštovani Zdravko Marić. Izvolite. Molim vas da držite samo pločice dok vas se ne popiše. Izvolite potpredsjedniče. Dobar dan dame i gospodo. Evo drago mi vas je vidjeti sa žutim pločicama, sve vedre i nasmijane. Pozdrav prije svega dozvolite uvodno samo nekoliko riječi i prema ovim obrazloženjima stanki, praktički devet od deset klubova ja bih rekao već u tim obrazloženjima vrlo argumentirano odnio prema proračunu odnosno rebalansu pa mogu iz toga zaključiti kao i onoga što su mi kolege prenijeli sa matičnih odbora i ostalih odbora da možemo danas očekivati jednu kvalitetnu raspravu što mislim da hrvatski građani porezni obveznici između ostaloga i zaslužuju. Ipak kao što je i rečeno uvodno govorimo o najvažnijem aktu kojeg se donosi u tijeku jedne godine, ovo je akt proračun za 2021. koje obzirom na sve okolnosti kakve jesu evo primorani smo drugi puta u tijeku iste ove godine amandirati odnosno izmijeniti, dopuniti dakle učiniti njegov rebalans. Ja ću iskoristiti ovu priliku pa ću i ovaj puta reći da do covida sjećate se da je bilo otprilike dinamika vrlo jasna utanačena, jedan puta godišnje u pravilu u ovo doba godine kada bismo konstatirali da je gospodarska aktivnost i prihodi proračuna nešto bolji od onoga što smo očekivali. Rashodi u okviru onih limita koje smo si zadali, a onda rezultat kao takav bolji od onoga što smo očekivali. Tri godine zadnje, tri godine prije rebalansa imali smo one lijepe okolnosti kada bi stao za ovom govornicom i govorio o suficitu proračuna opće države i o daljnjem smanjenju udjela javnog duga u BDP-u. Okolnosti su se malo promijenile, ali naravno da je naša obveza i dužnost u konačnici funkcionirati i u tim novim i novonastalim okolnostima. Što se tiče ovih točaka ja ću probati naravno najviše ću se fokusirati na rebalans proračuna, bit će prilike i odgovarajući na vaše replike, a i kroz raspravu nadam se da ćemo dotaknuti svaki mogući segment i dio samog rebalansa proračuna, ali u ovom uvodnom dijelu ću pokriti i vezane točke Zakon o izvršenju državnog proračuna i izvršenje proračuna za prvih šest mjeseci koja je također na dnevnom redu. Što se tiče samog rebalansa dakle krenut ću od procjene makroekonomskih pokazatelja. Dakle, kao što je dobro znano i objavljeno mi smo revidirali naše procjene za rast ove godine, doduše ove godine imamo još manje od dva mjeseca, ali svejedno, mislim da je važno istaknuti da uzevši u obzir sve one podatke s kojima raspolažemo, to su prva dva tromjesečja ove godine visokofrekventni makroekonomski indikatori na mjesečnoj razini, ali u covidu su se posebno pokazali važnima oni podaci koje mi u Poreznoj upravi i Ministarstvu financija pratimo na dnevnoj bazi, a to su fiskalizirani računi i porezni prihodi doveli do toga da procjenu rasta za ovu godinu dignemo na 9% 9% i tu moram reći da kada gledamo sve sastavnice BDP-a izuzev investicija na svim kategorijama imamo značajno povećanje u odnosu na originalne procjene. Što se tiče investicija kategorije koja nas je najčešće … i najviše nas zanima i mislim da tu dobro između ostalog apostrofirate pa i ovo što su pojedine zastupnice spominjale vezano za eu fondove, mislim da nam tu treba apsolutno biti fokus i naglasak. Ove godine razlog se samo jednim dijelom krije na segmentu privatnih investicija, međutim već u godinama koje slijede vidimo da će investicije biti glavni pokretači motori ukupnog gospodarskog rasta i mislim da se možemo tu složiti ili velika većina nas složiti da je dobro da investicije, robni izvoz i općenito izvoz roba i usluga budu glavni pokretači uz već ja bih rekao tradicionalan dobri doprinos osobne potrošnje u ukupnom rastu i ukupnom gospodarskim okolnostima. Naravno za ovu godinu ono što nas posebno zanima još dodatno uz makroekonomske indikatore je i procjena kretanja cijena dakle inflacije za ovu godinu, bez obzira na zadnjih par mjeseci i povećanu i ubrzanu inflaciju koja je vidljiva, koja se na svakom koraku može na neki način i prepoznati, poglavito kada govorimo o energentima i hrani, kategorijama koje se uz naravno komunalije ili kolokvijalno rečeno komunalije najviše i ovoga vidi na svakodnevnoj odnosno mjesečnoj potrošnji svih građana, nažalost poglavito onih koji imaju nešto niža primanja. Naša procjena za ovu godinu je 2,4% za prosječnu godišnju inflaciju. Sukladno tim makro ekonomskim pokazateljima napravljena je naravno revizija prihodne strane proračuna, prihod je ukupno 3,3 milijarde kuna viši u odnosu na zadnji rebalans pri čemu posebno apostrofiram porezne prihode i doprinose, oni su negdje oko 2,2 milijarde viši s tim da tu imamo naravno određenih razlikovnosti u odnosu na prethodni plan, nešto niže u odnosu na plan poreza na dobit. Činjenica je da porez na dobit za ovu godinu se radi i utvrđuje temeljem poslovnih rezultata 2020. Pretpostavljamo da je jedan dio poreznih obveznika uzeo u mogućnost i ono što stoji uvijek na, na raspolaganju poreznim obveznicima, a to je korekcija pojedinih akontacija mjesečnih. Sve će to doći naravno na godišnju reviziju iduće godine, sredinom iduće godine, međutim treba apostrofirati naravno ovu kategoriju slično kao i doprinose koji su otprilike negdje na razini plana. Od ostalih poreznih prihoda izuzev trošarina na automobile koji bilježe smanjivanje prije svega zbog činjenice da jednostavno kroz te ovoga prekide i obustave i poremećaje u lancima opskrbe došlo do ovoga duljeg čekanja kod narudžbi automobila odnosno kupovine automobila, sve ostale kategorije, a poglavito ona što nas najviše neću reć zanima, ali najviše na nju stavljamo naglasak, a to je PDV, bilježi više procjene u odnosu na one rebalansom predviđene, pa sve skupa kada to zbrojimo dođemo do tih 3,3 milijarde ukupnih prihoda, a 2,2 milijarde kuna više poreznih prihoda i doprinosa. Što se tiče rashodne strane proračuna krenut ću od onoga što se tiče onih tzv. općih izvora, izvora koji utječu na rezultat. Dakle, u odnosu na plan i sve preraspodjele koje smo u međuvremenu učinili povećanje je za 7,1 milijardu kuna pri čemu apostrofirajući na neki način, referirajući se na pojedine i obrazlaganja stanki maloprije najviše povećanje na rashodnoj strani proračuna ne utječe ove godine na rezultat. To je ovaj predujam vezano za nabavku višenamjenskih borbenih aviona, zrakoplova. On je planiran u proračunu i iz nacionalne metodologije stavka rashoda mi moramo osigurati ta sredstva, tih 2,4 zaokružit ću milijarde kuna, ona utječe na javni dug, na deficit odnosno na rezultat proračuna će utjecati u onoj godini kada dođe do isporuke samih aviona, dakle to je metodologija europska usporediva sa svim zemljama članicama, to nije naš, znači jasno i transparentno prikazujemo rashodnu stavku samo vam govorim da ona u ovom proračunu ne utječe na rezultat, na rezultat će utjecati po svemu sudeći 2023.g. kad dođe do prve isporuke onoliko zrakoplova koliko dođe aviona višenamjenskih borbenih toliko će ona imati svoju refleksiju. Sve ostale stavke i utječu na rashode i utječu na deficit. Najviša stavka nakon toga je naravno povećanje za zdravstvo. Evo iz obrazlaganja stanke, a vjerujem i kroz replike mislim da ćemo se najviše i na tu stavku odnosno na taj segment fokusirati. Ja sam i to govorio i javno, nije nikakva tajna, u konačnici pred HS naravno moramo doći maksimalno transparentni, usput budi rečeno i sami ste prepoznali da smo uz redovna izvješća sukladno Zakonu o proračunu pripremili jednu prezentaciju koja će vam dati bolji uvid u samo kretanje rebalansa koji nam je danas tema, a isto tako ono što će slijediti za nekakvih ja mislim negdje 4 tjedna kada budemo raspravljali o proračunu za 2022.g. da imate jasniju i transparentniju usporedbu pojedinih stavki kako se one kreću u odnosu naravno na ono što dobijete u svojim papirima odnosno što je standardni izvještaj. Uz zdravstvo tu su i mirovine. Za mirovine moram reći da smo imali nešto višu indeksaciju nego što smo očekivali. To je s jedne strane dobro, sigurno da svima nam je ja mislim u interesu i stalo da se mirovine povećavaju, međutim razlog se dobrim dijelom krije u nešto višoj inflaciji od onog, u odnosu na onoga što smo predviđali. Također što se tiče plaća kolege su me izvijestile na matičnom Odboru za financije i državni proračun, a i na nekim drugim apostrofirana je ova tematika i mislim sa razlogom. Mi smo to i jasno rekli još kad smo ulazili u proračun da sredstva osigurana za povećanje plaća nismo bili u mogućnosti osigurati na tim stavkama iz jednostavnog razloga što želimo iz internih ušteda na razini svih resora pronaći na drugim rashodima uštede kako bismo naravno i ispunili tu našu obvezu i ona do dana današnjeg i naravno do kraja godine niti je niti će biti pod znakom pitanja. Imat ćemo do kraja godine i neke dodatne mjere intervencijske kako bismo pomogli i stimulirali pojedine sektore naše poljoprivredne proizvodnje, u ovom konkretnom slučaju mislim prije svega na stočarstvo. Od ostalih kategorija vi ste dobro apostrofirali, najveće smanjenje je na razdjelu Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. Obzirom da do kraja godine prema dinamici trošenja sredstava taj iznos neće biti moguće potrošiti, ta sredstva će naravno biti i jesu predviđena za … [[Govornik se ne razumije]] u proračunu 2022., pa kad onim rječnikom kolokvijalnim gubitnika dobitnika upravo se to ministarstvo iz kolokvijalno rečeno gubitnika promiče u dobitnika u iduću godinu. Al to je prije svega isključivo vezano uz dinamiku obnove i utroška sredstava, nije to bilo nešto da je sad tamo kako to volimo reći zločesti Marić nekome uzeo nešto. Što se tiče ukupnog rezultata, dakle već ste i u obrazloženju stanki dobro citirali, na razini državnog proračuna procjena manjka je 4,7% BDP-a, al to je samo razina državnog proračuna, tu govorimo samo o državnom proračunu, sastavni dio ovog našeg izvještaja su i proračuni izvanproračunskih korisnika u odnosu na plan originalni, a isto tako i rebalans iz proljeća ove godine, dakle gdje je predviđen suficit od 427 milijuna kuna svih izvanproračunskih korisnika, sada je taj suficit nešto povećan na 700 milijuna kuna ili 0,2% Revidirali smo i procjenu lokalne samouprave, to je onaj dio koji ne ulazi u našu raspravu ali naravno da je integralni dio proračuna opće države. Za lokalnu samoupravu planiramo nešto viši deficit u odnosu na rebalansom predviđena sredstva i kada tome svemu skupa još pridodamo sve ono što smo u obvezi u smislu tzv. prilagodbi i europskoj metodologiji ESA 2010 dođemo do onoga što je zapravo najprepoznatljivije i jedna brojka koja je zapravo svima bi trebala biti ključna jer je usporediva sa svim drugim zemljama članicama EU, a to je deficit, planirani deficit proračuna opće države, konsolidirane opće države za ovu godinu od 4,5% bruto domaćeg proizvoda ili 18,9 milijardi kuna. To je ono kada sve skupa ja bih rekao zbrojimo i oduzmemo. E sada tu bih još samo apostrofirao jedan važan element, a to je da unatoč činjenici da je ovaj deficit i dalje iznad tih 3% jako važna je kategorija promatranja gdje smo i što smo po pitanju udjela javnog duga u BDP-u. U prezentaciji ne bih volio sada izvoditi nekakvu vrstu kina, ali mislim da ste dobili prezentaciju odnosno mogli ste ju skinuti tih nekoliko slajdova i jednostavno taj zadnji slajd je suma sumarum kompletne fiskalne politike proteklih nekoliko godina, a koja isto tako jasno je pokazala i dokazala da je u funkciji gospodarskog rasta, je u funkciji očuvanja radnih mjesta i je kadra reagirati i na najpredvidivije moguće šokove kojima smo bili izloženi. Prije svega tu mislim na pandemiju i na potres.

I onda je došla pandemija i dijelom potres u 2020. koji su jednokratno podigli taj udio javnog duga u BDP-u sukladno zadnje raspoloživim podacima o BDP-u nominalnom koji je Državni zavod za statistiku objavio na 87,3% Sjećate se originalno je bilo i čak 88,6%, dakle jednokratno možemo reći i izbrisalo sav efekt pa i više od toga, te 4 godine, međutim činjenica je da nismo činili to što smo činili protekle 4 godine naš javni dug bi prešao 100% BDP-a. Dakle, odmah znamo i sami kakve bi to imalo eventualne reperkusije na našu reputaciju u međunarodnim i domaćim financijskim krugovima, ali još važnije smanjilo bi maksimalno taj manevarski prostor za našu reakciju na samoj početku pandemije jer kako smo se odredili i odlučili što je logično, očuvanje ljudskih života i zdravlja kao prioritetno i sve one mjere koje smo učinili u 2020. godini, prije svega tu mislim na zaključavanje gospodarstva i društva našeg u cjelini je imalo neminovno negativne reperkusije na BDP. Da spriječimo, preveniramo potencijalni val nezaposlenih koji nam je prijetio, a imamo svježa nažalost iskustva iz protekle krize, mi smo mjere stavili u funkciju odmah. Dakle i pravovremeno reagirali i adekvatno, vrlo izdašno. Mi smo prije nekoliko dana revidirali naš izračun ukupnog ono što volimo reći trošak Covida samo za državni proračun. Dakle, tu malo gledamo da ne kažem sebično, ne gledamo sve moguće izravne i neizravne posljedice na gospodarstvo, ali kad gledate samo državni proračun ukupni trošak Covida u ove dvije godine ili nešto manje od dvije godine je prešao znamenku ili cifru od 40 milijardi kuna. Najveći dio toga troška ne samo se odnosi na pad prihoda državnog proračuna, nego najveći dio se odnosi na mjere za očuvanje radnih mjesta.

Što je u redu jer mi u konačnici i upravljamo novcem ovoga poreznih obveznika. Da se sad vratim na priču o javnom dugu. Dakle, unatoč činjenici da revidiramo deficit sa 3,8 na 4,5% mi očekujemo ove godine obzirom na prije svega puno višu stopu rasta u odnosu na očekivanja ponovno smanjivanje udjela javnog duga u BDP-u na razinu od 83,1. Tih 4,2 postotna boda prema procjenama koje smo gledali i drugih zemalja će nas svrstati među top 3. Znači ja bi rekao ovako da budem siguran u sam vrh kada uspoređujemo zemlje članice EU koliko će smanjiti udio javnog duga u BDP-u ove godine. Usput budi rečeno ima dosta zemalja članica EU koje neće smanjivati, dapače ove godine će nastaviti povećavati udio javnog duga u BDP-u. I mislim da taj rezultat između ostaloga treba apostrofirati ne samo u ovom brojčanom dijelu nego možda još važnije u činjenici da smo činili i činimo sve, a mislim da se prema ovome, prema stopi rast i prema smanjivanju udjela javnog duga u BDP-u može već u ovom trenutku zaključiti, može već u ovom trenutku zaključiti naravno svi se nadamo i vjerujemo i želimo vjerovati da neće doći do nekakvog dodatnog pooštravanja odnosno posložnjavanja same situacije, ali ako idemo ovim trendom kojim ovdje sada govorimo i gospodarski rast u smislu dosezanja predrecesijske razine da smo ostvarali u godinu dana, a i veći udio smanjivanje udjela javnog duga u BDP-u da možemo konstatirati da je efekt Covida bio prije svega, koliko god jak bio i snažan bio jednokratan. I to je ono što možda treba najviše i istaknuti u ovome rebalansu proračuna. Što se tiče Zakona o izvršavanju državnog proračuna on je naravno tehničke prirode, to su neki od vas apostrofirali na matičnom odboru i na saborskim odborima pa ću samo pojasniti one dvije najvažnije ajmo reći tako promjene. Dakle, sve što se tiče računa financiranja manje-više je jasno sukladno novim brojkama smo uklopili račun financiranja. Mi do kraja godine nemamo nekih značajnijih potreba za financiranjem, dakle izuzev dvije redovne dosta jake aukcije i trezorski zapisi, ono što radimo na tjednoj razini. Potrebe za financiranjem smo praktički realizirali i riješili naravno moramo biti uvijek spremi ako dođe do nekih novih okolnosti da reagiramo.

Sjećate se da smo to napravili i prošle godine. Ovdje čisto zbog jedne komocije do kraja godine ako bude bilo potrebe za dodatnim nekakvim zaduživanjem pojedinih lokalnih jedinica sa onih 3% ukupno za sve na 3,5% ukupno za sve svih ukupnih prihoda prošle godine. To je standardna stavka koja stoji u Zakonu o proračunu, a svake godine se potvrđuje Zakonom o izvršavanju državnog proračuna sada smo kao i prošle godine odlučili čisto da smo u sigurnoj zoni. Također ova zadnja runda beskamatnih zajmova ovih 400 milijuna kuna koja je odluka neki dan potpisana i koja će sredstva biti i ja još jedanput koristim priliku sada je procedura sljedeća, sada lokalni čelnici gradova, općina, županija, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i naravno Sisačko-moslavačke samo šalju prijedlog na Ministarstvo financija za tim sredstvima i mi ih odobravamo. Znači taj ukupni iznos on neće ulaziti u ukupnu godišnju obvezu svih tih jedinica lokalne, područne odnosno regionalne samouprave za 2021.g. I zadnja minuta ili manje od minute je vezeno za izvršenje polugodišnje, ove godine naravno da taj izvještaj integralni dio rebalansa, ali obzirom da je i Zakon o proračunu i procedura propisuje da o njemu nešto trebamo reći. Dakle, u prvih šest mjeseci ove godine ukupni manjak državnog proračuna iznosio je 9,8 milijardi kuna ili 2,5 postotna boda, kada tome svemu skupa dodamo izvanproračunske korisnike lokalnu samoupravu i svu uskladbu o kojoj sam maloprije govorio okruglih 9 milijardi kuna ili 2,3 postotna boda BDP-a. Ovdje pa dijelom i koincidencija to nije inače u pravilu tako, ali ispada samo zaista u tih šest mjeseci ostvarili točnu polovicu ukupnog godišnjeg deficita, mislim da to je jedan od rariteta vjerojatno se varam, ali teško ćemo naći još neku godinu u kojoj je tako bilo, ali u svakom slučaju evo važno za spomenuti.

Poštovani ministre. Neke zemlje spomenuli ste u svome izlaganju, ali neke zemlje već najavljuju nova zatvaranja i strože mjere. Zanima me u slučaju da se i RH nađe u takvoj situaciji, ne daj Bože, koliko smo spremni financijski na nova izdvajanja za potrebe očuvanja radnih mjesta, normalno zlu ne tribalo jel u ovome rebalansu na rashodovnoj strani imamo povećanje izdvajanja za potpore od 607 milijuna kuna, pa me zanima i do kraja ove godine, ali posebice u novom proračunu 2022. jesmo li financijski spremni u slučaju zlu ne tribalo? Poštovani zastupniče. Pa mislim već i sama činjenica da nas je pandemija ne samo nas u Hrvatskoj nego u cijelom svijetu iznenadila, nitko ju nije mogao kao takvu predvidjeti, a da smo reagirali i prilagoditi se praktički preko noći novonastalim okolnostima jasan je pokazatelj i potvrda da je moj odgovor na vaše pitanje potvrdan. Ne daj bože ja ću prije svega tako reći, da dođe do ponovnog posložnavanja cijele situacije ukoliko dođe do toga mi moramo biti i hoćemo biti spremni u svakom slučaju kako u proračunu ove tako i bilo koje sljedeće godine. I mislim da je to jedno od važnih odrednica i kategorija fiskalne politike i proračuna kao takvoga. I ja ću iskoristiti ovu priliku jer prošli smo zajedno dobar dio nas ovdje kada gledam i u prošlom sazivu i u ovom sazivu, ali posebno ću apostrofirati i prošli saziv kada nas je sve ovo skupa zadesilo koliko smo visoku razinu odgovornosti svi skupa dali jer i bez te odgovornosti i takve vrste pristupa političkog mislim da bi bilo puno teže reagirati. Moje pitanje je sljedeće, Hrvatska izumire i to je činjenica iz Hrvatske odlazi previše naših građana, procjene su gotovo 250.000 hrvatskih građana da je otišlo izvan države. I sada imamo situaciju koja je vrlo bitna i zahtjeva reakciju od države u pogledu demografske politike. Moje pitanje je, što ste napravili koje politike donosite koje će potaknuti demografske mjere? Katalin Novak ministre pogledajte me, Katalin Novak je mađarska ministrica obitelji 6,2% Mađarska ulaže u demografiju, to vam je više od 8,5 milijardi eura. To je demografska konkretna politika. Hvala lijepo. Samo sam pogledao u papire, slušao sam ja pozorno što ste vi govorili. Demografija i demografska kretanja su označena ja bih rekao već davnih dana i prije same pandemije kao prioritetna, apsolutno prioritetna i mislim da o tome nije bilo nikakve, nazovimo tako dvojbe. I dobar dio mjera, nema tu jedinstvene mjere ili seta mjera ili čarobnog štapića, uz dužno poštovanje, pratimo i gledamo što druge zemlje rade, dobar ste primjer između ostaloga uzeli i naših sjevernih susjeda koji također to stavljaju. Demografija dobrim dijelom ovisi i o gospodarstvu, dakle u konačnici i o brojevima o kojima ste rekli ne bi se sad složio s onom činjenicom kako ste ju vi okarakterizirali na početku, ali činjenica je u tome da su kao i mnoge druge zemlje i Hrvati bili suočeni sa odlascima u potrazi za nekim boljim radnim uvjetima, višim plaćama i sl.

Pa evo ja bih samo htio naglasiti i ulogu eu fondova, posebice i u rebalansu, ali i u izlasku iz krize. Bilo je nekih kritika sa strane oporbe da se europski fondovi nedovoljno koriste, podsjetio bih da je prošle godine bilo u planu 17,7 milijardi kuna, ove godine s rebalansom 23,6, sljedeće 31,5 milijarda. 50 milijardi kuna smo više dobili sredstava iz Bruxellesa nego uplatili, 122% imamo ugovorenosti dakle imamo garanciju da ćemo sve potrošiti i po prvi puta mislim da je prošli tjedan otišla izjava da smo u 10. mjesecu barem za najveći operativni program ispunili N+3. Kako vi vidite europske fondove sljedeće godine i u godinama i na koji način oni će nam pomoći na putu za ulazak u eurozonu? Pa vidimo ih naravno kao jedan važan, sve važniji segment i dio proračuna, ja ću uvijek reći naravno da to još uvijek svega petina ukupnog proračuna, čisto da ukažemo i na važnost i značaj novca poreznih obveznika svega onoga što svi hrvatski građani vrijedno uplaćuju u državni proračun, međutim neosporno je upravo ovo što ste rekli sa 17 već ove godine na 23, a u godinama koje slijede taj rast se nastavlja u smislu apsorpcije i korištenja europskih fondova. Mislim da stope ugovaranja, ali još važnije stope realizacije, ovjeravanja, u konačnici i povlačenja sredstava su one zapravo ključni indikatori koji pokazuju da sve ove godine činimo puno i da se vidi napredak u smislu tih prvo izgradnje administrativnih kapaciteta, a potom i apsorpcijske snage našeg gospodarstva i društva da primi i prihvati takve razine europskih fondova.

Uvaženi ministre Mariću, europski fondovi naša su štaka jer zbog kontinuiteta kukavičkih nereformskih ekonomskih politika i zavidne razine korupcije Hrvatska nikad nije uspjela u ekonomskom smislu samostalno prohodati. Imajući u vidu ono što sam već istaknula u stanci, a bila sam vrlo konkretna s brojkama unutar ovog rebalansa i sve novce koje unutar sustava zdravstva, sveučilišta, Fonda za obnovu, muzeja, arhiva i dalje da ne nabrajam moramo vratiti jer nismo uspjeli iskoristiti iz Fonda solidarnosti za obnovu Hrvatske. Moje je pitanje vrlo konkretno, odakle vam hrabrost temeljiti rast našeg BDP-a i proračun za iduću godinu na temelju povlačenja sredstava iz EU i tko će odgovarati za ova već ne povučena sredstva iz Fonda solidarnosti i ukoliko ne uspijemo ostvariti taj rast u idućoj godini, tko će konkretno odgovarati? Pa mislim što se tiče odgovornosti ja bih uvijek i naravno rekao da je to važno i da treba na sve skupa kao ministar promatrati, počev od mene prvoga, ne prvog među ministrima nego evo sad koji ovdje stoji ispred vas u smislu realizacije i rezultata. Međutim, što se tiče europskih fondova vrlo je jasno, dakle neće doći do tog neutroška sredstava jer ono što nismo ove godine potrošili odnosno utrošili prenosit će se u iduću godinu, znate i sami za pravila koja vrijede, a to je da imate i nakon isteka proračunske godine odnosno ukupne perspektive još ono razdoblje od 3.g. kada to trošite. Što se tiče ovoga hrabrosti, ne hrabrosti, mislim to su empirijski nalazi, dakle mi smo radili procjenu i baš ću povezati taj segment mehanizma za oporavak i otpornost sa vašom prvom tezom o reformama. To je jednostavno i krajnje transparentno da ne može biti više od toga. Koliko ste uspješni u mjerama koje ste stavili, 76 reformskih, 146 investicijskih, toliko ćete povući sredstava.

Dakle, dala sam konkretne informacije koje se odnose na utrošak sredstava iz Fonda solidarnosti, a činjenica je da nam rok vrlo brzo istječe i ne znamo hoće li se produžiti odnosno hoće li ovo halo Ursula doista i profunkcionirati. Stoga je pravo pitanje ako vidimo te podatke kako možemo onda odgovorno tvrditi da će se nešto promijeniti u budućnosti jer smo već sada dokazali da nam ne ide baš najbolje kada govorimo o Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre, ovim drugim izmjenama i dopunama državnog proračuna planira se povećanje manjka za nekih 2,6 milijardi kuna više nego što je to bilo planirano u prvim izmjenama i dopunama državnog proračuna. Pa kao i, hvala lijepo uvaženi zastupniče, kao i svatko neću ovdje naravno ni u kojem slučaju docirati, vi ste itekako svi dobro verzirani i dobro vam je poznata proračunska politika, ali najjednostavnije rečeno, dakle svaki deficit možete na dva načina ili iz duga ili iz prodaje imovine. Što se tiče same prodaje imovine za ovu godinu nije predviđena nekakva značajnija u smislu nekakve veće monetizacije, onoga što volimo reći je li državne imovine financijske ili, ili ne financijske vrste, tako da dobar dio kao što je bio slučaj i prošle godine je iz duga i sve su te brojke jasno i nedvosmisleno i transparentno vidljive i pokazuju se u podacima o ukupnom javnom dugu. O javnom dugu sam maloprije govorio, o njegovim ukupnim nominalnim razinama, ali isto tako ovoga o udjelu u BDP-u, dakle krajem ove godine naš javni dug bi trebao biti negdje na razini od oko 351 milijardu kuna. Ministre, proračun je precentraliziran, a to vam govori da jedino porast stanovništva po statistici državnog zavoda je u Gradu Zagrebu rapidan. U Slavoniji, zagori, Gorskom kotaru, u svim ruralnim područjima ljudi iseljavaju.

Efekat je 275.000 stanovnika manje ili 5%, jedino Zagreb raste.

Pa slično ja bih rekao pitanje, a onda i moj odgovor, kao i kod vašeg kolege iz kluba, a to je da i pitanje demografije, a usko vezano uz demografiju i ravnomjerni regionalni razvitak mora biti i je na vrhu prioriteta i prioriteta, prioritetnih mjera ja bih rekao ne samo ove vlade nego svake vlade i svih onih koji djeluju u političkom spektru. Dakle, što se tiče samih mjera opet isto ću ponoviti, nema jedinstvene mjere. Vi znate koliko smo mi pokušavali i kroz porezne izmjene i izmjene Zakona o financiraju jedinice lokalne i područne odnosno regionalne samouprave pojačati te fiskalne kapacitete uvijek sam zagovarao, pa ću to i ovaj puta reći, dakle govorimo tu o prihodnoj strani, al trebamo u nekom trenutku jel prošlo je sad dovoljno vremena, dva desetljeća je prošlo, pa je možda i trenutak da malo i revidiramo ili u najmanju ruku otvorimo prostor za nekakvu raspravu jesu li sve te decentralizirane funkcije ispunili svoja očekivanja i što ćemo dalje raditi. Poštovani ministre unatoč pandemiji Covida i unatoč svim ovim razornim potresima koje smo imali prema makroekonomskim pokazateljima u ovoj godini je predviđen realni rast BDP-a od 9%, međutim jednako tako imamo i činjenicu da ove godine imamo povećane proračunske rashode. Ja ću samo navesti neke koje smatram da su jako važni za život naših građana, prije svega dodatna sredstva za zaposlene u osnovnim i srednjim školama, dodatna sredstva u zdravstvu, dodatna sredstava za mirovine i povećana izdvajanja za potpore za očuvanje radnih mjesta. I to je po meni pokazatelj odgovornosti ove vlade za održivo upravljanje javnim financijama i to je pokazatelj činjenice da je u fokusu ove vlade prije svega očuvanje ljudskih života i očuvanje zdravlja. A svakako u konačnici ovo što ste i vi naglasili javni dug nam se smanjuje za 4,2 postotna boda u odnosu na prošlu godinu i iznosit će ove godine 83,1% [[Upadica: Hvala vam.]] BDP-a. Hvala lijepo uvažena zastupnice na replici odnosno na komentaru. Da, vi ste na neki način i sumirali ja bih rekao onaj ključni izazov vođenja fiskalne politike u ovim okolnostima kada imate praktički suprotstavljene ciljeve. Dakle, ukoliko želite osigurati i na neki način boriti se protiv širenja virusa to je onda odluka koja je bila svojedobno i donešena na samom početku pandemije, a to je da se zaključa kolokvijalno rečeno naše gospodarstvo, ali onda imate naravno negativne reperkusije na pad gospodarske aktivnosti i posljedični pad stope zaposlenosti, broj zaposlenosti otvarajući čitav niz dodatnih tema uz dobro već spomenute i demografske i regionalne, socijalne i da ne nabrajam sad dalje. I to i je na neki način i glavni izazov i sve ono što radimo mi kao vlada i s čim nastojimo i želimo u konačnici balansirati da ove suprotstavljene ciljeve ipak držimo pod kontrolom. Poštovani ministre koliko dobro i kvalitetno radite svoj posao govori činjenica da ste na početku ove godine planirali 148 milijardi prihoda da vam se dogodilo moram priznati na svu sreću da vam se taj prihod uslijed dobre gospodarske situacije i u okruženju i kod nas koja se popravila nakon Covida poveća 6 milijardi, ali s druge strane rashodi koje ste planirali u iznosu od 158 milijardi su u isto vrijeme porasli 16 milijardi 17.

Uvaženi zastupniče pa naravno ne mogu se složiti sa ovom vašom konstatacijom jer i građani i gospodarstvo, dakle kad gledamo na što su otišli odnosno zbog čega su povećani rashodi ja ću to još jedanput sumirati u najkraćim crtama. Broj jedan, dakle nešto viša indeksacija mirovina nego što smo ju predvidjeli, dakle to su umirovljenici oko 500 miliona kuna 500 do 600 miliona kuna. Potom je tu između ostaloga mjere za očuvanje radnih mjesta. Dakle, mi smo za ovu godinu imali predviđeno samo prva 2 mjeseca pokrivena. Vi znate da za pojedine segmente poput putničkih agencija, poput povremenog prijevoza dan danas te mjere su na snazi. Zašto su gospodarske aktivnosti, ukupni trošak Covida je 40 milijardi od čega su mjere za očuvanje radnih mjesta preko 12 samo neto, samo neto. Dakle, kad me prekidate s ovim koliko, nisam valjda i vas sada uvrijedio. Dakle, s treće strane kada uzmete zdravstvo, zdravstvo isto nije otišlo nego za liječenje hrvatskih građana.

Poštovani gospodine ministre rekli ste na početku svoga izlaganja da na dnevnoj bazi bavite se i pratite kompletno financije u RH pa ste spomenuli fiskalizaciju što je jako dobro i podržavam, međutim mene zanima u 2020. godini znači prošle godine u Hrvatskoj tvrtke koje nemaju ni jednog zaposlenog, znači čuli ste me tvrtke koje nemaju ni jednog zaposlenog imali su prihod 20 milijardi kuna i to je službeni izvještaj FINE za prošlu godinu. Mene zanima da li vi kao ministar ste to prepoznali, da li vi pratite kao što pratite ovu fiskalizaciju i te tvrtke i da li znadete da veliki dio tih tvrtki nakon par godina se zatvori? Pa me zanima što ste vi kao ministar po tom pitanju napravili i da li ste uključili, konkretno mi odgovorite i ovaj državni inspektorat oko toga da se to rješava? Uvaženi zastupniče pa sigurno s kojom se također bavimo. Dakle, kad pitate da li pratimo, pratimo. To su podaci službeno dostupni, ali naravno gledamo kako i ove tvrtke o kojima govorite bez ili sa jednim zaposlenim pa tako i do onih najvećih. Jednaki je tretman svih poreznih tijela. Ja neću ulazit u djelokrug državnog inspektorata, govorit ću iz perspektive Ministarstva financija i svih poreznih tijela. I Porezna uprava kao prva, ali isto tako carinska služba po potrebi financijski inspektorat, Ured za sprječavanje pranja novca, jednaki tretman obzirom da je je zakonom dozvoljeno i osnivanje firmi i bez zaposlenih. Dakle, ni jedan zakonski akt to kao takav ne prijeći pa onda sukladno tim zakonskim propisima i porezna tijela između ostaloga postupaju. Ako imate vi ili bilo tko drugi ili porezna tijela utvrde određene nepravilnosti pa sigurno da trebaju i da je njihova zadaća reagirati.

Uvaženi ministre u ovim izazovnim vremenima zasigurno nitko od 151 zastupnika ovdje danas ne bi želio biti na vašem mjestu treba li očuvati gospodarstvo, zdravstveni sustav, porezni ali racionalno upravljati financijama. Sami ste rekli u vašoj raspravi da je trošak Covida za manje od dvije godine iznosio gotovo 40 milijardi kuna. Sve to ne bi bilo jednostavno da nije prije toga bilo nekoliko prethodnih krugova porezne reforme, pa možemo vidjeti da je kroz prethodnih pet krugova porezne reforme rasterećeno 10 milijardi kuna što gospodarstvo, što naše sugrađane. Ovog ljeta je unatoč svemu tome oko 150.000 mladih dobilo povrat uplaćenog poreza na dohodak kao rezultat oslobođenja naravno od poreza na dohodak zaposlenih mladih.

Hvala lijepo uvažena zastupnice. Također ste lijepo sumirali i prepoznali opet te suprotstavljene interese, ali u isto vrijeme i na neki način prepoznali sve ove naše napore i aktivnosti da koliko je moguće i u datim okolnostima i sa svim ograničenjima s kojima raspolažemo ipak upravljamo sa situacijom. Međutim, dobro ste rekli i ono što je prethodilo samom covidu, vi znate prolazili smo svake godine uobičajena procedura negdje na ljeto je bila javna rasprava, a onda u dva saborska čitanja na jesen o poreznim izmjenama i bilo je raznoraznih komentara, kritika, nešto i pohvala, ali općenito otvorili smo tu temu i ja mislim da smo u konačnici svi skupa napravili jednu korisnu stvar i to je otprilike dodatni odgovor i na ovo pitanje gdje su određeni novci otišli.

Za ovu godinu to je taj iznos u konačnici mi sve ovo vrijeme poštujemo i određene dogovore i sporazume unatoč i opetovanim i čestim i sudskim tužbama i slično. Ne možete sve preko noći riješiti i sve anomalije i neke probleme iz prošlosti, ali vodimo cijelo vrijeme otvoreni dijalog i transparentan dijalog sa socijalnim partnerima. To će biti i u razdoblju koje je ispred nas, mi smo karakterizirali da i na tematici demografije prije svega, ali i nekim drugim je važno da i državni i javni sektor bude jedan od onih koji će davati određeni poticaj ukupnom rastu mase odnosno visine plaća i standarda građana. Naravno kamo sreće da imamo prostora za više, međutim okolnosti takve kakve jesu vidite i sami proteklih godina pa tako i u ovoj godini nije baš bilo jednostavno osigurati sredstva za ta povećanja plaća, ali evo uspjeli smo. I naravno da što se tiče našeg daljnjeg razgovora i dijaloga sa socijalnim partnerima on će bit i dalje transparentan. Godinu dana slušamo kako je Andrej Plenković spasio Hrvatsku jer je osigurao milijarde eu sredstava, a evo sada se zapravo ogolila činjenica da mi nismo sposobni povući eu sredstva. To potkrepljujem upravo podatkom da ste smanjili proračun za sufinanciranje eu projekata za 206 milijuna kuna. Smanjili ste i proračun za SAFU za 6 milijuna kuna kao da nam ne treba povećanje sposobnosti povlačenja tih sredstava i taj dio mi stvarno nije jasan. A ono što me zanima koliki je iznos projekata koji se neće ostvariti s obzirom da se nije bilo sposobno povući ova sredstva od 206 milijuna kuna, ako je udio financiranja negdje između 10 i 15% ispravite me, ja procjenjujem da je to negdje oko milijardu i pol projekata što se neće ostvariti upravo ovime kako ste i pokazali smanjenjem budžeta za sufinanciranje eu sredstvima. Tko će za to odgovarati i jesu li ta [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] sredstva preusmjerena u zdravstvo odnosno krpanje rupa u zdravstvu? Dakle, ono što se neće utrošiti u ovoj godini kako ukupnog višegodišnjeg financijskog okvira pa tako i Fonda solidarnosti, iskoristit ću ovu repliku da i te podatke nanovo iznesem odnosno da ispravim sebe od prije. Dakle, dobro ste vi računali naravno ta domaća komponenta u prosjeku tih 15% pa sad plus, minus od pojedinog ugovora do ugovora, 25,5 otprilike milijardi negdje smo sada na nešto ispod 24 milijarde za ove godine, ali to ne znači da taj novac kao takav neće biti utrošen. Mi smo kod Fonda solidarnosti za ovu godinu imali 2 milijarde 226 milijuna planirano, sada je 886, ali to ne znači da taj novac ostaje nepotrošen, on će biti kao takav planiran i već je u proračunu za 2022.g. Ja mogu prihvatiti ovu argumentaciju vas i uvažene zastupnice prije koja je komentirala i nekih drugih da sigurno treba imati mehanizme kontrole jer u konačnici postoje europske institucije kao i naše koje to kontroliraju i svi skupa [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] trebamo stremiti da se izvuče što je moguće više sredstava odnosno povući. Hvala predsjedniče. Poštovani ministre. Naime, tu mi iskače jedna stavka vezana za povećanje u zdravstvu od 1,6 milijardi kuna, a kada … tu već dotakli toga jednom prilikom ste čak evo što je izašlo u medijima rekli da se zapravo jedan dio operacija smanjivao po bolnicama, a sada vidimo da se tu povećava jedan dio rashoda, pa me zanima da li je to vezano možda za dug prema veledrogerijama?

Uvaženi zastupniče, parafrazirat ću riječi jednog od nažalost pokojnih, ali sjajnih državnih dužnosnika iz devedesetih i mog profesora koji je rekao, nema tog proračuna koji zdravstvo ne može potrošiti. Dakle, za ovu godinu kada sve skupa zbrojimo, a to su sve stavke od doprinosa za zdravstveno osiguranje, transfera iz države, dodatnog dopunskog zdravstvenog, i svega onoga što je do prihoda od prodaje itd., itd. mi dođemo do iznosa od 38 milijardi kuna koji kada stavite u omjer sa procijenjenim BDP-om je gotovo 10,9 odnosno pardon kada tome dodate i onaj privatni dio jer ipak u Hrvatskoj negdje oko 17 prema procjenama relevantnih stručnjaka koji se bave zdravstvenom problematikom odnosno analitikom, dakle kad dodate i onaj privatni dio dolazite do brojke od 10,9% BDP-a.

Poštovani ministre Mariću, dakle u najtežim vremenima od vremena Domovinskog rata, upravljanja krizom bilo je strateški pogođeno. I ono što moram reći jest da je vlada stala iza svih poduzetnika i radnika hrabro i snažno kako bi pomogla onima koji su u potrebi. Rezultat sve te brige i strateškog upravljanja jest i ono što ste vi danas rekli, a to je smanjenje javnog duga, to je povećanje BDP-a, a kad govorimo o lošim primjerima upravljanja krizom ja mislim da valja podsjetiti upravo da je jednim drugim rebalansom i to u '14.-toj godini izbijeno 4 milijarde kuna iz drugog mirovinskog stupa kako bi se, kako bi se krpao proračun i imali smo 400.000 nezaposlenih jer je mjera za očuvanje radnih mjesta [[Upadica: Hvala vam.]] aktivirana svega 4000 puta u cijelom mandatu.

To je ono što zapravo građane najviše i zanima. I dajajući tu neku vrstu paralele i usporedbe sa prijašnjom krizom ne umanjuju naravno trud i zalaganje svih koji su i tada bili suočeni sa tada ja bi rekao par ekselans krizom globalnom, najvećom od tada 30-tih godina 20. stoljeća, međutim činjenica je i brojke to zapravo najbolje potvrđuju i da u onoj prošloj krizi nam je trebalo gotovo 11, 10,5 točno godina da dosegnemo predrecesijsku razinu ovdje smo praktički u godini dana, ali još važnije od toga je upravo ovaj podatak o očuvanju radnih mjesta odnosno o tim podacima. Jer nažalost moramo i tako reći da nismo plaćali između ostalog ove mjere za očuvanje radnih mjesta morali bi ih platiti na jedan drugi vid, a to je kao naknadu za nezaposlene. Poštovani ministre, najznačajnija povećanja rashoda u odnosu na tekući plan 2021. između ostaloga idu i u područje zdravstva. Vi ste i u medijima najavljivali da se radi o iznosu od milijardu i 600 milijuna kuna, e sad sam ja tu malo zbrajala, sanacija dugova bolnica 736 milijuna kuna, transfer proračunskih sredstava HZZO-u 700 miliona kuna. I uz sav trud to ispadne milion 564 miliona kuna.

Ne …/nerazumljivo/… uvažena zastupnica hvala lijepa na replici, nije baš moj posao neki pretjerano frajerski pa da još se ovoga dodatno nešto potvrđujem u tom dijelu. Zaista je sve pobrojano unutra, vi ste to uredno analitički pobrojali. Spomenuli ste i dug veledrogerija ja sam puno puta rekao kao i na onom čuvenom saborskom Odboru za zdravstvo na kojem ste i vi bili prisutni da kamo sreće kada bi samo dugovi i obveze prema veledrogerijama i to pogotovo one stare bile problem zdravstva. Nego su naravno i one obveze koje nastaju nove, ali i čitav niz drugih stvari koje se tiču samog funkcioniranja zdravstvenog sustava. Ja sam sada malo prije na prethodnoj replici ili jednoj od prethodnih replika sumirao sve ono što je praktički ove godine proračun zdravstva koji uzima i zdravstveno osiguranje i dopunsko i transfere iz države sa različitih vidova. Znate i sami da obzirom da tko je osnivač pa jednom imamo transfer putem pomoći unutar opće države, kad imamo za lokalne bolnice kada je materijalni rashod sad ove naše nazovimo tako kolokvijalno rečeno državne bolnice onda ih tamo prikazujemo. Dobar dan, danas se dnevno na 5, na 185 ljudi na respiratorima u našim bolnicama od kojih je više od 80% necijepljeno troši oko 5 milijuna kuna. Dakle, otprilike negdje 4 milijuna ajmo reći da ide na one koji nisu cijepljeni. Ne smatrate li da je odgovornost ove vlade za troškove jer nije uspjela procijepiti dovoljan broj ljudi? Italija, Portugal, Španjolska su smanjile brojeve zaduženih, mi smo uz Bugarsku, Rumunjsku, Ukrajinu Hrvatska je 15-ta u svijetu po broju umrlih na 100.000 stanovnika. Ova vlada nije uspješna u tom pogledu. Smatrate li da je trebalo znači napraviti više da se izbjegne ovakav trošak, iz vaše perspektive to je stvarno trošak, iz nekih drugih perspektiva je to stvarno drugačije, humano pitanje ali kada smo postavili ideju da se beneficiranim radnim stažem nagrade zdravstvene radnike onda ste odgovorili da nemamo novaca, ovdje vam curi novac [[Upadica: Hvala vam.]] Ako to gledamo iz te perspektive. Povreda Poslovnika, izvolite kolega Sačiću.

Pa povrijedila je, uvrijedila je cijeli hrvatski narod koji trenutno nije u funkciji vladajućeg stožera. Pa nemojte kolega Sačiću, znadete i sami da ste zaslužili opomenu. Izvolite ministre odgovor. Uvažena zastupnice, dakle evo iskoristit ću priliku na ovaj odgovor na vašu repliku. Ukupno je 3,2 milijarde kuna procjena troška Covida na zdravstveni sustav kad zbrajamo sve ono od početka od testova, dezinficijensa do cjepiva. Kada spominjete odgovornost vlade ja bih se mogao s tim složiti ukoliko bi bila, a nije, činjenica da vlada nije osigurati cjepiva. Tada bi mi trebali odgovarati hrvatskom, hrvatskim građanima zašto nismo bili u mogućnosti, u stanju financijski i reputacijski na ne znam koji način osigurati cjepiva. Mi smo osigurali cjepiva više nego je dovoljno, međutim naravno kako nije niti u jednoj barem od onih zemalja s kojima se uspoređujemo obvezno cijepljenje, tako je naravno to na volji građanima i njihovoj odluci.

Poštovani ministre.

Istovremeno na ime naknada iz inozemstva hrvatski su građani dobili otprilike oko milijardu i 67 milijuna eura, što zapravo čini otprilike oko 21 milijardu i 97 milijuna kuna i tu je zapravo odgovor odakle raste osobna potrošnja i odakle nam raste zapravo prihod od PDV-a konstatacija.

Pa neki od vaših kolega iz drugih klubova znaju vrlo često ovu temu stavljati kao relevantnu i ja se apsolutno slažem. To je platna bilanca dakle doznake iz inozemstva u smislu transfera naših građana koji rade privremeno ili trajno i slično u inozemstvu je stavka koja u platnoj bilanci RH od našeg osamostaljenja, dakle imate uvijek jednu te istu situaciju već 30 godina. Imamo deficit robne razmjene, imamo suficit razmjene usluga, prije svega zbog turizma i transporta, imamo deficit na računu dohodaka jel više stranih firmi radi u Hrvatskoj nego hrvatskih u inozemstvu i imamo suficit po pitanju tih transfera jel više je hrvatskih građana u inozemstvu nego što je stranih u Hrvatskoj. To su fakti to je svake godine više nego jasno, međutim ovo kad kažete da je isključivo to razlog povećanje osobne potrošnje, prihodi od PDV-a za ovu godinu su 56 milijardi kuna predviđeni, to je malo više od Poštovani ministre. Dakle, imamo drugi rebalans, a postoji ona uzrečica odnosno kletva, da bogda živio u izazovna vremena, mi ne možemo reći da ne živimo i točno vidimo što je. I ovaj rebalans je rezultat dvije činjenice, jedna činjenica je borba protiv korone pa bez obzira kako se ono odvija, a druga činjenica je obnova i ako neko misli da obnove ima ili nema dovoljno je da vidi stavke u rebalansu i da se vidi da zapravo obnove nema. Ali moje pitanje neće biti vezano uz obnovu to ću pričekati kad bude proračun nego će moje pitanje biti vezano uz koronu odnosno covid. Mi imamo činjenicu da smo naručili dovoljan broj cjepiva, čak što i više, Hrvatska treba imati empatiju prema drugim zemljama i doniramo ta cjepiva nekim drugim zemljama i bolje je da se bilo tko u ovom svijetu procijepi nego da propadne, ali imamo slučaj već otprilike mjesec dana da se Moskva cijepi u Zagrebu, dakle turističke agencije iz Moskve imaju turističke aranžmane [[Upadica predsjednik: Hvala vam lijepa.]] u Zagrebu, ja sam na to upozorila ministra Beroša da li nešto o tome znate i što činite? Hvala lijepo. Uvažena zastupnice pa mislim da smo i ovu ja bi rekao ovako možda pregrubo zvuči politiku isto cijepljenja jednim djelom usmjerili između ostaloga i za naše gospodarstvo. Znate i sami uz ovu našu solidarnost koju smo pokazali, a to je da i zemljama u okruženju, prije svega BiH, ali i brojnim drugim zemljama, nekima koje rijetko kada u nekom svom životnom vijeku i izgovorimo ili nađemo na karti, donirali cjepiva što je ja mislim dobro i pokazatelj visoke solidarnosti Hrvata, međutim u konačnici naravno bilo bi još bolje uz sve to skupa da imamo i višu procijepljenost jel mislim da su stručnjaci više nego jasno i nedvosmisleno rekli da je upravo cijepljenje najbolji alat, najbolje oružje u borbi ili ratu protiv pandemije. Ovi pojedinačni slučajevi o kojima govorite kroz medijski prostor sam osobno o tome nešto također pročitao koja je priroda toga i dal su ti aranžmani i nekakav doprinos našem gospodarstvu pa ih možda treba gledati u kontekstu ukupne gospodarske aktivnosti kao i tijekom ljeta. Gospodine ministre jedna enigma je ovdje u ovim vašim brojkama. Dakle, kumulativno deficit je u ove dvije godine pedesetak milijardi kuna, s druge strane rashodna strana je rasla sa 140 na 173 milijarde kuna, dakle ogroman porast. S druge strane vi u projekciji za iduće tri godine kažete da će ti rashodi zapravo biti potpuno zamrznuti i ne samo to nego da će u 2024. biti 7 milijardi kuna manji nego što su po ovom rebalansu. To je za mene zaista velika enigma. To bi bilo nešto što je neviđeno u Hrvatskoj državi u ovih 30-ak godina postojanja Hrvatske države. Dakle, volio bih kada bi meni, kolegama i javnosti objasnili o čemu se radi?

Pa slična je bila aluzija ili na neki način komentar i na onaj proračun 2016.g. tada je prvi puta predložen proračun koji je zamrznuo rashodnu stranu proračuna i jasna je bila poruka naša da odmah u prvoj godini mandata želimo okrenuti taj trend i staviti fokus što i dalje smatramo da je ključ uspjeha javnih financija i fiskalne politike to rashodna strana proračuna. Prihodi su tu i moraju biti tu i trebaju dati svoj doprinos, to je odgovornost prije svega poreznih tijela od toga ne bježimo ni najmanje. Prije svega mi u Ministarstvu financija prikupiti sukladno zakonskim propisima efikasno i jednakim tretmanom itd.

Poštovani ministre evo vratit ću se opet na temu zdravstva, rekli ste ovdje u odgovoru nekom kolegi da su ukupni troškovi zdravstva neka druga tema, ali evo može li to postati obzirom da svake godine kod svakog rebalansa, kod svakog proračuna troškovi se povećavaju čak ih i ove godine ne možemo pravdati samo pandemijom i Covidom. Dakle kada ćete evo konačno jednog dana reći dosta povećavanju te crne rupe u koju se pretvorilo naše zdravstvo odnosno dosta i nesposobnosti ljudi koji upravljaju zdravstvom da zapravo upravljaju tim sustavom.

Pa, ne stignem sve u 60 sekundi ali evo vi izvučete sada sam rekao da je to druga tema, pa nije zdravstvo je dosta visoko pozicionirana tema, nebitan je njen prioritet odnosno redni broj, ali evo, ali dirajući na neki način, odgovarajući na ovo prethodno pitanje, prethodnu repliku od zastupnika Grčića dakle između ostalog do 2024. primjerice Fond solidarnosti više neće biti u proračunu, nadamo se da više nikada ne budemo ga ni vidjeli odnosno da više neće biti potresa i sličnih elementarnih nepogoda. Dakle, pobrojali smo sve izdatke, sve rashode po pojedinim kategorijama, rekao sam još kad smo radili na pripremi proračuna da ove godine ćemo doći po svemu sudeći, a jesmo na 9,1 milijardu kuna onoga samo dijela što se tiče transfera iz državnog proračuna za saniranje obveza i dugova u zdravstvu kako bismo rokove plaćanja držali na 180 dana bolnicama odnosno 120 dana ljekarni.

Uvaženi ministre molio bih vas samo objašnjenje stavke umanjenja zajmova za likvidnost HABOR-u milijarda i po kuna. Znači milijarda i pol kuna sad manje zapravo HABOR-u za osiguranje likvidnosti, da li to znači, a budući da ste vi predsjednik nadzornog odbora HABOR-a, a da su se ta sredstva odobravala i davali potpunu podršku da se daju zapravo malim i srednjim poduzetnicima kako bi ovu Covid krizu uspjeli prebroditi, znamo da banke su zapravo zatvorile sve moguće kanale financiranja prema malim i srednjim poduzetnicima, da jedino zapravo država i HABOR su ostali financirati i jedino kroz HAMAG pa me zanima ovo umanjenje pozicije milijarda i pol kuna na poziciji.

Dakle, prvo i osnovno jasna konstatacija HABOR nema problema s likvidnošću. Dakle, što se tiče njihovih kreditnih aktivnosti prema gospodarstvu o tome ćemo vjerujem i danas u nastavku dana isto razgovarati. Dakle, mi smo prošle godine dali tu injekciju likvidnosti po izbijanju Covida jer smo kao i za lokalnu samoupravu i HZZO procijenili da bi HABOR u tom prvom koraku, prvom naletu Covida malo teže došao do likvidnosti nego što to recimo centralna država napravi. Međutim, u međuvremenu HABOR je otvorio kreditne linije s međunarodnim financijskim institucijama, evo nakon drugo vremena i Razvojna banka Vijeća Europe uz Svjetsku banku, EIB je nedavno ovdje svoju konferenciju, također iskazao vrlo jasno i uz sve to skupa HABOR je jedan od naših ključnih poluga u realizaciji mehanizma za oporavak i otpornost.

Govorim o javnom dugu, ak sam to na brzinu dobro izračunao, a mislim da jesam. E sad, dakle u zadnje 2 godine vašeg mandata vidimo da je 50 milijarda kuna cca govorim povećan deficit. Što je točno, možda malo manje, ali vrlo blizu 50 milijardi. I sad imamo laganu inflaciju, sad imamo inflaciju potražnje, tu se možemo složiti jel tako, kako se može sprječavati pod navodnicima inflatorna kretanja, dakle ili monetarnom politikom ali djelomično i fiskalnom politikom.

Vi znate i sami monetarna politika u svom jednom od početnih članaka, mislim 3. odgovara Hrvatskom saboru naravno je istaknuta stabilnost cijena. Nama je stabilnost cijena uz sve skupa što vodimo kao takve i to je poanta da i monetarna i fiskalna politika svako u svom djelokrugu sinergijski djelujući između ostaloga tim stvarima doprinose. Kratko ću se referirati, točno ste izračunali 422 milijarde kuna 422,8 milijardi kuna bi trebao biti nominalni BDP za ovu godinu. Dakle, ono kada se vrši ove izračune omjere itd., ali što se tiče ovog javnog duga evo tu ću iskoristiti ovih 10 sekundi samo da vam kažem.

Međutim, kad se već govori o nekim reformama u zdravstvu vjerojatno se, nadam se da se barem razmišljalo i o racionalizaciji troškova. Pa me zanima da li je netko iz Ministarstva financija bio prisutan kada se osmišljala reforma zdravstva i sugerirao na koji način se može racionalizirati poslovanje. I ako je bio prisutan da li možemo znati nešto više koji bi to bili slijedeći koraci, a ako nije bio prisutan onda me zanima zašto nije bio prisutan odnosno da li je uopće moguće da se u tako bitnoj reformi kada govorimo nitko iz Ministarstva financija nije tamo da kaže svoje mišljenje. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, mislim da ste dobro isto apostrofirali i ovoga na tragu ste i stava iako tu nema sad razmimoilaženja, sada ću ja govoriti i zagovarati stav Ministarstva financija u odnosu na, kao stav vlade je vrlo jasan. Dakle, pokazali smo sami sa nekoliko intervencija na prihodnoj strani proračuna da dajemo svoj doprinos stabilizaciji, konsolidaciji zdravstvenog sustava međutim svjesni da to ne može biti trajno rješenje i to se i pokazalo i potvrdilo. I zato je stav vlade naravno da će prije svega reforma zdravstva biti usmjerena na troškovnu stranu kako efikasnije, racionalnije, pravednije hoćemo reći tako raspolagati novcem poreznih obveznika, a sve kako bi taj zdravstveni sustav bio na financijski održivim nogama.

Hvala lijepo poštovani ministre, ja moram reći da me ne veseli podatak da je ovim rebalansom proračuna da su sredstva vezana za Ministarstvo obrazovanja umanjenja za gotovo pola milijarde kuna s obzirom da znamo da je apsolutno svako, svaki oblik ulaganja u obrazovanje najbolji zalog za budućnost. Vi ste Brođanin kao i ja i vjerujem da vam je poznat Projekt izgradnja Osnovne škole Milan Amruš i za njega su isto tako sredstva ovim rebalansom uskraćena. I evo ja vas pitam zašto se iz godine u godinu ta sredstva uskraćuju, radi se o izgradnji osnovne škole za djecu s poteškoćama u razvoju i evo kad će konačno taj projekt doći na red s obzirom da se 4 godine iznos u proračunu osigura, a onda se rebalansom ponovno ovaj uskrati. Hvala lijepo uvažena zastupnice, mislim proračun i ukupna izdvajanja za znanost i obrazovanje ove godine što se tiče rebalansa se povećavaju za nekih 654 miliona kuna.

Međutim, s druge strane ja ću reći da upravo Ministarstvo obrazovanja mislim da je jako, možda čak i najbolji dio mehanizma oporavka i otpornosti koji gleda zaista kompletan sustav obrazovanja od vrtiće i predškolske dobi, u osnovna škola do visokog obrazovanja.

Poštovani ministre imam nejasnoću jednu, u obrazloženju na stranici 13 piše da su rashodi u zdravstvu povećani za 2,3 milijarde kuna i da većina od toga ide dakle 736 miliona za sanaciju zdravstvenih ustanova, 64 za prekovremene sate zdravstvenog osoblja i 700 miliona je išlo prijenos HZZO-u. I to sve skupa iznosi milijardu i pol pa čisto na šta se odnosi onda ovih 800 do 2,3 koliko nam je ostalo.

I tu imamo onda zapravo dva načina kako se spuštaju ta sredstva. Dakle, kada transferiramo tzv. državnim bolnicama to možemo kroz stavu državnog proračuna sa stavke materijalnih rashoda, kada transferiramo tzv. lokalnim bolnicama onima koji su osnivači i vlasnici županije onda to ide sa stavke pomoći unutar opće države. U konačnici sve se to skupa zbroji i dođe do istoga na kraju.

Poštovani potpredsjedniče Vlade, ova Covid kriza traje već skoro 2 godine i prvenstveno je zdravstvena, ali to je u stvari i financijska kriza i slažem se s vama kad ste rekli da odgovorno vođenje financija i porezne reforme koje ste provodili od 2016. do 2019. su bili preduvjeti da možete uopće reagirati početkom 2020. godine i pomoći našim poduzetnicima u spašavanju radnih mjesta. Isto tako moram konstatirati da tad kad su se te mjere uvodile da je oporba i to kritizirala i imala dilemu treba li vlada odnosno država pomagati privatnom sektoru i direktno davati pomoći u tom trenutku. Da to tad nije napravljeno i da se to ne radi cijelo vrijeme do danas ne bi u ovom trenutku mogli govorit o povećanju BDP-a od 9% i na kraju o smanjenju, postotnom smanjenju ukupnog javnog duga u BDP-u. Hvala lijepa uvaženi zastupniče, točno dakle, ja bih rekao evo i teći puta komentar odnosno replika na temu upravo koliko je izazovno, ali s druge strane odgovorno i važno u konačnici balansirati između ovih kako ih volim nazvati suprotstavljenih ciljeva. Ništa od toga naravno se nije dogodilo po nekoj slučajnosti i ovi gospodarski pokazatelji koje vidimo, naravno svaki gospodarski rast u Hrvatskoj kao i u drugim zemljama najveće zasluge idu na naše gospodarstvo i naravno i ovim putem im se ja i zahvaljujem i čestitam, ali i na svima skupa koji radimo na ovaj ili onaj način kako izravno tako i neizravno. Odgovornost vlade i uloga vlade je da radi na stvaranju uvjeta, poboljšanju i unapređuje investicijsku klimu. Mislim da smo potvrdili da ona konstatacija koju smo rekli na samom početku Covida, nema države bez gospodarstva, ali jednostavno isto tako nema ni gospodarstva bez [[Upadica: Hvala vam.]] jake države. Ministre Hrvatska neće biti spašena povlačenjem sredstava iz europskih fondova, već provođenjem reformi, te uspostavljanjem bolje kvalitete upravljanja s jedne strane i provođenjem bolje kontrole s druge. Niti jedno od ova dva svojstva hrvatski sustav javnih financija nema. Kada govorimo o upravljanju mislim da je Hrvatska šampion po kolektivnim tužbama koje podnose javni službenici iz različitih dijelova sustava, bilo da se radi o vojnim djelatnicima, policijskim djelatnicima ili drugima. Pa ću vas pitati za pojašnjenje povećanja stavke u unutar Ministarstva pravosuđa i uprave, na poziciji 676. dakle izvršavanje pravomoćnih sudskih odluka, nagodbi i ovrha sa 6,5 na 42 i 800 tisuća kuna. Pa evo, kad ste započeli sa svojom replikom došao sam čak u jedno iskušenje da se slažem s vama, onaj dio koji se odnosi da su strukturne reforme za razdoblje koje je ispred nas od nepresušne važnosti, u tom dijelu se možemo i složiti jer uz kombinaciju malo prije spomenute miksa fiskalne i monetarne politike, strukturne politike dobivaju sve veći i veći naglasak. Što se tiče ovih arbitražnih i inih pravosudnih procesa, dakle, imamo situacije da ne rijetko se državu tuži, država može taj spor izgubiti, može ga dobiti, može se nagoditi. Dakle, u dva od ta tri slučaja dolazi do troška određenog za državni proračun, nemali je broj situacija gdje je obzirom na trajanje, duljinu trajanja pravosudnih procesa iznos kamata koje je država tada Vlada u poziciji u ime poreznih obveznika platila bila i veća od same stavke glavnice. Nekoliko ste i vi i ja s ove govornice raspravljali o Centru za odgoj i obrazovanje Čakovec, kad sam davala amandmane odgovarali ste mi da su sredstava osigurana. Nažalost, vidjela sam da su sredstva maknuta, da ste osigurali 1 500 kuna za Centar za odgoj i obrazovanje, tek toliko da ste ostavili tu stavku. 27. rujna 2021. državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja na Svečanoj sjednici, odnosno 50. obljetnici Centra za odgoj i obrazovanje pohvalio se kako su sredstva osigurana. E sad ja nudim, odnosno mislim da postoje dvije varijante.

Da, tema mi je dijelom poznata, odnosno razgovarali smo o tome i prije i naravno da kako takvo ću proslijediti isto i upit, odnosno vašu repliku na resorno ministarstvo, dakle, osigurati sredstva je samo jedna od stvari, prepoznati stavku u proračunu, naravno problematika realizacije tog, kao i brojnih drugih projekata i ova vaša, uvažena zastupnica je također pitala sličnu temu u Slavonskom Brodu, također vam isto mogu reći, dakle sredstva kao takva u datim okolnostima, čak obzirom na važnost takvog jednog projekta, ukupni financijski izdatak, odnosno rashod zapravo bi trebali biti i manji problem, i jesu manji problem, više je problem naravno, da se sve što je potrebno za određeni projekt prikupi i da krene konačno u realizaciju. Kako ovaj o kojem govorite u Čakovcu, tako i ovaj o kojem smo govorili malo prije kolegica vaša i ja u Slavonskom Brodu. Ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2021. godinu planirano je povećanje financijskih sredstava za Ministarstvo poljoprivrede u iznosu od 221,5 milijun kuna. Poljoprivreda je djelatnost koja se veže uz selo i ruralni prostor i zato smatram da će se sredstvima, tim planiranim, da će oni biti usmjerena prema našim mladim i malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, koji žive i žele živjeti od poljoprivrede, koji žele očuvati i unaprijediti naša seoska područja i koji nisu posustali unatoč ovim izazovnim vremenima i svim problemima s kojima se susreću.

Najveći dio sredstava ide za potporu svinjogojstvu, odnosno stočarstvu i taj dio kada gledamo ukupno povećanje predominantan, ali ima i povećanja vezano i za mjere ruralnog razvitka i neke druge koje bi trebale u konačnici pomoći hrvatskom selu i poljoprivredi. Ja bih rekao, kad kažemo pomoć selu, dakle jednostavno da bude ono što je i njegova uloga. A to je da konačno malo jasnije, nedvosmislenije svi skupa progovorimo, kao što smo činili na početku pandemije Covida kada se aktualizirala tema samodostatnosti hrane. Koliko je to hrvatsko selo i poljoprivreda, uključujući sve njezine sastavnice važna.

Što se tiče rebalansa doista bi htjela istaknuti program Zaželi, o kojem sam nekidan govorila i koji je hvale vrijedan projekt u kojem se slabo zapošljiva skupina žena, je dobila priliku zaposliti i koja brine o onima kojima je pomoć potrebna. Dakle, povećana su sredstva i doista je to vrlo pohvalno. Htjela bi napomenuti da se radi o brizi koja ne može prestati prestankom projekta i da su nekoliko mjeseci kada su žene bez posla i ljudi bez skrbi predugi da bi se moglo na to čekati. I vi ste prepoznali i znate, siguran sam i iz nebrojeno primjera, pojedinačnih, koliko je važan taj projekt, evo mislim da tu ima i pozvanijih od mene odgovoriti na ovu repliku i bivši ministar i kolega moj Pavić, koji između ostaloga upravo na tom projektu ja bi rekao gdjegod i putovao po Hrvatskoj i dobivao upravo simpatije žena, ali i drugih koji su bili između ostaloga korisnici tog i sličnih programa koji zaista puno, puno znače.

Poštovani ministre. Naravno da je težište uvijek više na rashodima, molim vas podsjetite nas koliko je ušteda napravljeno upravo na kamatama po kreditima i obveznicama s obzirom na kreditni rejting i s obzirom na napore koje ste učinili da bi upravo to postigli? Hvala lijepo. Uvažena zastupnice i predsjednice našeg matičnog odbora, da vi znate da upravo na tom odboru vrlo često na ovu temu između ostaloga progovaramo i govorimo i to je bila jedna od stvari koje smo apostrofirali još na samom početku našeg mandata. Podsjetit ću vas 11,7 milijardi kuna to je podatak ESE dakle ono što objavljujemo i prijavljujemo Eurostatu je bio trošak ukupni trošak kamata u jednoj proračunskoj godini, 11,7 milijardi kuna. Tada je to iznosilo gotovo 3,5 postotna boda tadašnjeg BDP-a, tada je to bilo gotovo kompletni proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja, čak i šport bio ili sport pod tim okriljem. Od tih 11,7 svake godine u prosjeku negdje 800 do 900 milijuna manje zadnja godina pa čak i ova pandemijska 2020. 7,4 milijarde kuna, dakle 4 gotovo 4,5 milijarde kuna smo smanjili troškove kamata.

Vi vrlo vješto baratate sa relativnim i apsolutnim brojkama pa tako javni dug do 2024. pada u postocima kao udio u BDP-u, ali rate kao gljiva poslije kiše ako ga gledamo u apsolutnom iznosu, pa bi trebao iznositi prema podacima koje ste nam dostavili 381 milijardu kuna.

Pa javni dug je rezultanta proračunskog ukupnog rezultata i najveći dio na ovo nominalno povećanje javnog duga vam se krije u deficitima i tu nema nikakvih pretjerano tajni. Maloprije sam odgovarao isto na jednu prethodnu repliku deficit možete financirati ili povećavajući dug ili prodajući imovinu.

Što se tiče ovoga razdoblja i te tablice koju gledate odnosno slajda zadnjega koji je sukus cijele priče, upravo se to lijepo vidi, ova prva polovica ili prvi dio te tablice gdje smo praktički držali čak i nominalni javni dug zamrznut. To je velika stvar. Poštovani ministre Mariću, pet godina se najavljuju strukturne reforme i jedino u čemu smo mi neprikosnoveni vladari Europskog kontinenta to je ova percepcija korupcije, dakle niti jedna strukturna reforma nije provedena od mirovinskog sustava, zdravstvenog sustava pa i sami ste na jednom saborskom odboru o tome govorili, ispalo je kao da je video da je to bilo neplanirano niste znali jel se snima ili se ne snima. Ne znam što je bilo posrijedi, ali je činjenica da te reforme nisu provedene i zapravo da se vodi jedna politika gašenja požara bez ikakve vizije, osim što se sada srlja uvesti euro, a ozbiljni ekonomisti poput Maruške Vizek govore o tome da sada u ovom trenutku nije dobar trenutak za to, vjerojatno kako bi to bio nekakav Plenkovićev legasi nekakva ostavština. Koju strukturnu reformu je provela vlada u kojoj ste vi, ja bih rekao najbitniji ministar, ministar financija? Pa najvažnija strukturna reforma koju smo proveli je reforma javnih financija. Sve skupa kad zbrojim i ovo o čemu sam maloprije govorio što je uvažena zastupnica dobro apostrofirala da nismo to napravili naš odgovor na pandemiju bi kud i kamo manji bio i slabiji, imali bi puno veće probleme od ovoga što ide. Sad naravno postoje tu još područja, spomenuto zdravstvo sigurno, javna uprava, javna administracija sjećate se i sami vodili smo te dijaloge, doduše nešto malo manje kada smo bili u koaliciji, a malo više kad smo se razdvojili, ali koliko je važno da imamo adekvatan sustav i plaća i nagrađivanja, ali i cijele funkcionirajuće javne i državne uprave jel svi smo ja bih rekao ipak se složili, važno je, manje važno koliko nešto košta, važnije je što mi svi skupa dobivamo za to. Naravno uz već spomenuto i pravosuđe i obrazovanje koje bi trebalo biti kontinuirani, a onda ću se opet referirati na prethodnu repliku, ja mislim da je između ostaloga i problematika javnih poduzeća kolokvijalno rečeno dakle trgovačkih društava u državnom vlasništvu također [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] treba biti jedno od integralnih područja. Sami ste rekli da ste jako puno i ja se slažem s vama napravili po pitanju transparentnosti državnog proračuna i način na koji obrazlaže ovaj rebalans proračuna, na tome vam čestitam. Ali znadete ono što mene najviše zanima je upravo transparentnost ono na čemu je HSLS inzistirao, iskoristit ću ovu priliku i postaviti vam pitanje, dakle kad možemo konačno očekivati Zakon o proračunu kojim će se konačno riješiti ta priča i kojom će stvarno načelnici i gradonačelnici i župani imati obvezu transparentno izvještavati o proračunu direktno na stranicama svojih gradova kako bismo stvarno napravili nešto što je slično što je napravio i grad Bjelovar.

Dakle, trenutno je u javnom savjetovanju i u javnoj raspravi, pa ću iskoristit priliku i ukazati i svim ostalim saborskim zastupnicima da se, mislim da se aktiviraju u smislu toga da ako ih zanima, a ja vjerujem da ih zanima da pogledaju.

Pa evo, još jedanput pozivam sve da daju svoj doprinos u raspravi o tom… Poštovani g. ministre, sigurna sam da ćete se složiti da uz epidemiju je poslije potresna obnova jedna rekla bih od primarnih stvari kojima se državni proračun treba baviti, pa svakako zabrinjava, zabrinjavaju podaci smanjenje stavaka na sanaciji štete od potresa, govorim sada konkretno recimo o kulturi, za muzeje i galerije, za, za, za arhive u nadležnosti Ministarstva kulture i medija. To su smanjenja koja su gotovo pola i više, više predviđenih sredstava da sad ne navodim brojke koje vi vrlo dobro znate, svjesni smo svi zajedno svih problema, poskupljenja građevinskog materijala, problema javne nabave, skupljanja dokumentacije, no međutim od potresa je prošlo prvog u Zagrebu već godinu i po dana, zapravo se ništa ne događa, da li će se ta sredstva Fonda solidarnosti uspjet sva iskoristiti, to su naravno brige svih građana u RH [[Upadica: Hvala vam]] Hvala vam lijepo. Ha mislim da moj odgovor, ne samo odgovor sad na vaše trenutno pitanje uvažena zastupnice i repliku jednostavno ovoga u svakom slučaju treba i mora biti potvrda da će se sredstva iskoristiti jer evo prije par dana smo čuli da smo dobili i dodatno odobrenje za dodatnih 300 milijuna eura vezano za sanaciju od posljedica potresa, ajde ja ću reći kolokvijalno odnosno objediniti Banovine, dakle Sisačko-moslavačke županije predominantno, ali i nekih okolnih. Što se tiče pojedinih sredstava da točno je, znači za ovu godinu sa tih dve milijarde 200 sredstava su sad planirana 886, samo se prenose u 2022. gdje je ukupni iznos 4 milijarde 608, od čega značajan dio se odnosi naravno i na Ministarstvo kulture i medija za iduću godinu. To je 742 milijuna nakon 434 ove godine jel kako su planirana sredstva. Ostali dio samo jedan simbolični manji dio za 2023., dakle računamo da ćemo Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, mislim da svatko tko je u svom radnom vijeku bar jednom radio proračun bilo općinski onaj najmanji ili gradski, županijski, a posebno državni trebao bi znat koliko je to ozbiljan i kompleksan proces koji zahtijeva, to je kao jedan krvotok zapravo sustava države ili grada ili županije i zahtjeva zapravo ozbiljnu ovu raspravu i balansiranje svake stavke i svakog segmenta tog krvotoka da bi svi bili zadovoljni. Kad gledamo ovaj proračun, ovo je rebalans proračunu zapravo i kad vidimo da je 607 milijuna kuna predviđeno za očuvanje radnih mjesta zbog covida, 672 milijuna kuna za mirovine, 700 kuna HZZO za troškove covida, 735 milijuna kuna za sanaciju zdravstvenog sustava, 928 milijuna kuna za zaposlene u osnovno školstvu … [[Govornik se ne razumije]] milijarde kuna za nabavu aviona, govori zapravo koliko je hrvatska vlada i ministarstvo vodilo brigu upravo o socijalnoj osjetljivosti, o brizi za zaposlene, brizi za one najugroženije [[Upadica: Hvala vam]] a naravno i o sigurnosti države kroz avione. Da, točno, u pravu ste, evo već nekoliko replika ja bi rekao sa sličnim porukama, ma naravno mislim nije da ćemo se mi sad tu nešto ovoga niti žaliti, ni tražiti, ali ovoga suosjećanja dobro ste rekli, dakle proračunski procesi i u normalnim okolnostima i u onim nazovimo tako mirnodobskim nije baš jednostavan, a kamoli kad imamo ovakvu situaciji ovoga kakvu imamo, međutim to je odgovornost nas tu koji jesmo kao vlada prije svega, proračunski korisnici, da u okviru mogućnosti planiramo proračun. I ja ću evo iskoristiti ovu vašu repliku uz prisutne moje kolege, državnog tajnika i glavnog državnog rizničara i sve moje kolegice, prije svega i kolege u državnoj riznici i u Zavodu za makroekonomske analize, ali i svim kolegama ministrima naravno na čelu sa predsjednikom vlade da se zahvalim jer su svi pokazali s jedne strane i veliki trud i odricanje, a u isto vrijeme potpuno razumijevanje trenutka u kojem se nalazimo i svih izazova s kojima smo suočeni. Poštovani potpredsjedniče vlade, ugodno je čuti da u jednoj krizi bez presedana gospodarstvo u državi raste 9% i činjenica je da je i za iduću godinu predviđen značajan rast od 4,4% i kao što ste to i napisali, govorite da su osnovni pokretači tog rasta izvoz roba i usluga s jedne strane i s druge osobna potrošnja. Mene interesira s obzirom da ste vi vrlo vjerojatno ono sigurno ste poslali smjernice jedinicama lokalne i područne samouprave za izradu proračuna za iduću godinu, kako će se te sastavnice rasta BDP-a u ovoj i u idućoj godini odraziti na izradu proračuna JLS, prije svega to govorim s pozicije moje županije Dubrovačko-neretvanske gdje ipak taj turizam ove godine nije dosegnuo brojke kao što je to dosegnuo u ostalom dijelu Hrvatske, prije svega u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji, pa me interesira kako vi gledate na izradu tih proračuna JLS. Da, točno tih 9% i njegovi pokretači zapravo je ono što treba posebno apostrofirati uz već spomenute robni izvoz i izvoz roba i usluga odnosno osobnu potrošnju posebno valja spomenuti i, i investicije poglavito u iduće 2 godine. Međutim, naravno i taj rast takav kakav je još uvijek pred ukupni državni proračun, a i još poglavito po pojedine lokalne proračune i dalje predstavlja odnosno stavlja i dalje različite vrste izazova. Uz spomenutu Dubrovačko-neretvansku županiju i pojedine poglavito općine pa i gradove tamo i u nekim drugima smo vidjeli da još uvijek nisu dosegnuli onu razinu koja bi bila usporediva sa onom predkriznom. I zato smo još i prošle godine po samom izbijanju Covida, pa onda pred kraj godine uveli mehanizme koji se zovu tzv. beskamatni zajmovi lokalnoj samoupravi. Do kraja godine razmišljamo o još jednom manjem krugu toga upravo da bi se pomoglo pojedinim gradovima i općinama koji još uvijek unatoč svom oporavku nisu dosegnuli one predrecesijske razine. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine ministre 6,3 milijardi EUR-a osigurali smo za Nacionalni plan za oporavak i otpornost i u rujnu je stigao prvi predujam. Znamo da cijela stvar funkcionira po modelu mrkve i batine odnosno ako ćemo provoditi reforme onda ćemo dobivati financijska sredstva. Možete li nam reći kako su ta sredstva raspoređena u rebalansu i na što se najviše stavlja naglasak.

Očekujemo i u proračunu je zapisano dodatnih 700 milijuna krajem prvog polugodišta i još toliko 700 miliona EUR-a krajem godine. Mi bi trebali doći u situaciju da u čak ja bi rekao u prvoj treći ukupnog razdoblja pa i kraće od toga ćemo povući polovinu ukupnih sredstava. I ta sredstva baš kako ste rekli, vi ste to iskoristili jedan ovoga kolokvijalni termin, ali činjenica je dakle nema nacionalnog sufinanciranja jasno da ne može biti jasnije transparentnije. Ono što ste se obvezali 76 reformskih, 146 investicijskih projekata dakle definirani ti tzv. mjerljivi kriteriji indikatori, po ispunjenju istih dolazite i podnosite zahtjev za povlačenje sredstava i oni će sukladno dinamici realiziranja pojedinih projekata reformi biti trošeni. Uvaženi ministre, evo čuli smo danas od strane oporbe da su nam se prihodi dogodili to znači da vlada ništa nije činila da bi se oni bili veći, a da se rashodi očito nisu dogodili i vlada je …/nerazumljivo/… da budu toliki, tako sam ja to razumio tu određenu raspravu koja se danas vodila. Tako i ovaj povratak godinu dana 9% također se očito nije dogodio nikakvom zaslugom ove vlade. Ja to tako doživljavam nažalost. Međutim, imamo ono što ste rekli znači trošak ove pandemije 40 milijardi kuna. Kad usporedimo dva deficita 2020. 2021. on prelazi na nekih 41 milijardu i 700 samo država, znači minus milijardu i 700. Da li je taj Covid, da li je ta pandemija uzrok tom deficitu i da li bi mi danas pričali o suficitima da nismo imali to. Na stranu i povećanje plaća i mirovina i indeksacija i socijalna prava i sve ostalo što se povećavalo. Da nemamo pandemiju po njihovom vlada očito onda ništa ne bi radila, mi bi imali suficit i vjerojatno [[Upadica: Hvala vam.]] bi …/nerazumljivo/… na drugačiji način. Čemu smo mi to krivi i zašto smo toliko nesposobni? Hvala lijepo uvaženi zastupniče, ja evo nekako pokušavam ne koristiti ove što ako i kondicionalne rečenice ali ovaj put ću evo malo prekršiti i vlastito pravilo baš ponukan ovime što ste vi rekli. Međutim, stvarno zaista kada gledate onaj trend koji imamo, koji smo imali prije korone dakle 12 postotnih bodova BDP-a kumulativno u 4 godine. Znači prosječno godišnje 3 postotna boda mi smo 2019. završili negdje na 71% Dakle, u onoj pandemijskoj to bi već bilo na razini 68 što znači u proračunu za iduću godinu najkasnije 2023. da nije bilo pandemije Covida naš javni dug bi bio unutar 60% bruto domaćeg proizvoda.

Poštovani ministre onaj tko je dobronamjeran teško da vam može naći zamjerku i prigovor za proračune u 2020. i '21. godini s obzirom na pandemiju, potrese i globalne krize koje su prisutne u svijetu. Vi radite, vi i vaši suradnici radite najbolji posao za hrvatskog, hrvatskog čovjeka. Kod proračuna je uvijek pitanje kad se daje, onaj tko daje puno daje, onaj tko prima malo prima. Eto i moje pitanje vezano je za ovaj Fond otpornosti i oporavka koliko je predviđeno sredstva da bi se izgradile nove škole, da bi se ostvario hrvatski pedagoški standard i da bi učenici u Hrvatskoj mogli svi ići u jednu školu odnosno svi ići u jutarnju smjenu. Hvala lijepo uvaženi zastupniče, krenut ću od ovog zadnjeg dijela. Do kraja godine bi trebali platiti tu prvu ratu 2 milijarde 400 miliona, predviđeno je trenutno 2023., međutim naravno to je jedan vrlo složen proces od same odluke dalje sada idu naravno usuglašavanje i ugovornih odnos, ima jako, jako puno tu detalja ali u svakom slučaju ovoga sigurni smo da će sve biti u skladu sa nekakvim terminskim planom. Drago mi je da ste spomenuli ovu prvu vama temu, a to je obrazovanje i mislim da je, da ste i prepoznali upravo ovo što sam malo prije rekao, a to je da je u Fondu za oporavak i otpornost upravo problematika i područje obrazovanja i adekvatnog obrazovanja, ali zaista od onoga predškolskoga jer tu mi se posebno sviđa nastojanja i namjera da kroz gradnju i modernizaciju predškolskog obrazovanja dakle ukupnih sredstava je negdje oko 7,5 milijardi kuna predviđeno, ali zaista da gledamo od samog početka kako i što prije staviti taj [[Upadica: Hvala vam.]] predškolski odgoj i fond sati u osnovnom školstvu na razini EU. Poštovani predsjedniče, poštovani ministre. Kao što znamo gospodarska kretanja su i dalje pod jakim utjecajem pandmeije covida, međutim ipak ovim rebalansom planiramo uprihodovat iznad 2 milijarde kuna po osnovi poreza i doprinosa točnije preko 2,5 milijarde kuna po osnovi poreza na dodanu vrijednost. Ne stoga što se planira dodatno opteretiti naše građane jer znamo od kad ste vi ministar da smo rasteretili građane za preko 10 milijardi kuna. Da li se to temelji na iznimno dobroj turističkoj sezoni koja je bila iznad očekivanja pa smo samo u kolovozu imali iznos fiskaliziranih računa od turističke djelatnosti 21% više nego rekordne 2019. ili pak tome možemo zahvaliti što smo potporama za očuvanje radnih mjesta spasili preko 700.000 radnih mjesta i pomogli 120.000 poslodavaca. Pa prije par dana četvrtak i petak bili su Dani hrvatskog turizma u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u Župi Dubrovačkoj oni su bili domaćini i u nekoliko i operativnih sastanaka s predstavnicima turizma, a ja bi rekao i na javnoj sceni upravo su turistički djelatnici pohvalili sve ove napore koliko je bilo važno, ma ne samo ovaj financijski dio u smislu očuvanja radnih mjesta nego sve ove aktivnosti koje smo imali resorna kolegica ministrica Brnjac sa cijelim stožerom, potpredsjednikom Božinovićem i ostalima da se jednostavno napravi sve ono što je potrebno da bi turistička sezona bila i profunkcionirala što je moguće bolje.

Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade, ministra financija. Pa evo već je bilo nekoliko puta rečeno, a i vi ste i sami u izlaganju, a vidjeli smo kroz ove dvije godine da nas je na neki način trošak covida bio veći od 40 milijardi kuna od čega je najviše otišlo upravo za mjere i očuvanje radnih mjesta, pa onda nam je drago što imamo i ovakve rezultate, iako kao što ste rekli ne trebamo spavati ni zaspati oko toga. Želio bih čestitati što smo na neki način i sami ste rekli među prve tri odnosno ajmo reći treća članica u EU što se tiče smanjenja udjela javnog duga u BPD-u, naravno čitajući rebalans i sve ostalo bile su tu i neke stvari prebacivanje sredstava pa je tu i smanjenje, ajmo reći i sufinanciranje onih projekata što se tiče sufinanciranja samih projekata financiranih iz EU, pa me zanima koji je tu odnos između projekata koje vodi, ajmo reći država državne institucije i onih projekata koji su znači na teret jedinice lokalne samouprave odnosno koji planiraju i proizvode oni sami? Uvaženi zastupniče, baš dobro da ste spomenuli jer naravno izvršenje i realizacija, apsorpcija eu fondova je koliko važna na ovoj centralnoj državnoj razini, ja vi rekao jednako važno u nekim stvarima čak i važnije još i na ovoj lokalnoj razini jer tu daje između ostaloga i izravni doprinos i o problematici o kojoj smo maloprije govorili, o demografiji i o ravnomjernijem regionalnom razvitku. Dakle, procjena u samom rebalansu je sukladno zadnje raspoloživim podacima koji su resori i svi ostali podastrli koliko će toga biti moguće realizirati do kraja godine pa smo sukladno tome i planirali sredstva ova za sufinanciranje. Vi znate da smo i nekim prijašnjim interacijama baš i u ovoj godini i u teškim okolnostima, tu je ministrica Tramišak bila uvijek ja bih rekao lider u smislu nas kao ministara na razini vlade da se još dodatna sredstva osiguraju upravo za taj fond sufinanciranja poglavito za lokalnu razinu.

Poštovani ministre. Ono što sam ranije rekao da imamo problem sa javnom potrošnjom mislim da je nesporno, dakle danas može u javnosti nastati dojam da svak manipulira kako hoće sa velikim brojkama, ali ono što je nesporno je da godinama naša javna potrošnja dakle udjel države u ukupnom BDP-u raste, a potrošnja raste brže nego što gospodarstvo raste, brže. I tu imamo problem i mislim da je to jedan od uzroka što naši ljudi teže nalaze nova radna mjesta i napuštaju Hrvatsku. Kad se vidi kako se prebacuje novac u rupu bez dna zdravstva, vidimo da godišnje otprilike 38 milijardi kuna se potroši na zdravstvo, to znači za svakog stanovnika otprilike 10.000 kuna, a usluge nisu ništa bolje. Pa onaj dio naravno što se tiče proračunske potrošnje to je na tragu i mojih prethodnih riječi, a to je da rashodna strana proračuna je i bit će i dalje ključ našeg uspjeha održivosti javnih financija. Sve što su kolegice maloprije i kolege rekli dakle vi ste vidjeli koliko smo i kroz taj dio poreznog rasterećenja dodatno sami sebe pozitivno pritisnuli da se racionalizira ta državna potrošnja i ona je, to su podaci jasno vidljivi i limiti potrošnje i rezultati proračuna i javni dug potvrdili da je bilo čak bi rekao u dobrom dijelu i uspješno prije samog izbijanja. Pandemija je dovela do toga da s jedne strane su vam prihodi izbijeni zbog pada BDP-a, a u isto vrijeme imate velike, velike potrebe za dodatni rashodima.

A sada ću pozvati izvjestitelje odbora, želi li neko govoriti od izvjestitelja odbora? Prvi na redu je Klub zastupnika nacionalnih manjina govorit će dva zastupnika poštovani kolega Radin i kolega Bilek. Prvi ide kolega Radin. Izvolite.

Od svih funkcija o kojima državni proračun pokušava voditi računa sigurno je ona ekonomska najvažnija. Normalno, potrebe one tradicionalne, kao što je zapošljavanje, smanjenje javnog duga, poboljšanje javnih usluga, ranjive skupine i izvanredne situacije su sigurno najvažnije od svih potreba koje jedan proračun, a rebalans je zapravo proračun, od svih su najvažnije i one o kojima se mora proračun ili rebalans vodi najviše računa. Ali od svega toga se može vidjeti i politički smjer Vlade, a obično u posljednje vrijeme, u posljednjih desetljeća parlamenti zapravo privilegiraju taj politički moment. Dakle, Vlada posebno ističe da je unatoč korona krizi došlo do snažnog oporavka gospodarske aktivnosti, budući da se domaće gospodarstvo uspješno prilagodilo novim uvjetima.

Takav snažan gospodarski rast utjecao je na znatno bolje ostvarenje poreza na dodanu vrijednost, negoli je to planirano rebalansom državnog proračuna iz lipnja. Međutim, sve pozitivne efekte takvoga rasta poništila je i dalje prisutna pandemija Korona virusa koja je dovela do daljnjega rasta rashoda državnog proračuna. Budući da je nemoguće predvidjeti daljnji razvoj pandemije, uključujući i jake društvene napetosti koje ono može proizvesti i koje mogu imati snažan utjecaj na gospodarski kontekst u najširem smislu te riječi, potreban je oprez u planiranju rashoda. Ali s psihološkoj stanovišta i stanovito otvaranje javnim potrebama, ili da budemo razumljiviji potrebama insinuacija i ljudi koji te institucije sačinjavaju ili su predmet njihovog djelovanja. Ako tome dodamo posljedice dvaju potresa, ne toliko razorna u tehničkom smislu te riječi ali sa velikim materijalnim posljedicama, uslijed, kako bih nazvao, endemske nebrige za zgrade, odnosno za njihovo redovito održavanje i posebno zaštitu od elementarnih nepogoda, vidimo da je situacija u proračunskom smislu, a rebalans nije ništa drugo nego novi proračun, više nego fluidna. Zato uz prepoznavanje brige za drugih nacionalnih manjina, čije se financiranje u ovom rebalansu povećava za jako dobro, za 25% unatoč nastavku nekih kapitalnih objekata, u slučaju moje manjine, naročito srednje škole Leonardo da Vinci, želim izraziti ipak svoju zabrinutost za smanjenje nekih stavki vezanih za ostvarenje i zaštitu temeljnih ljudskih prava. Sredstva Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u pogledu ljudskih prava se smanjuju i to za jednu četvrtinu, sredstva Ureda za udruge, za ravnopravnost spolova, za bespravno pravnu pomoć itd., itd., svi doživljavaju nekakva smanjenja, naravno tumačimo smanjenja nemogućnošću potrošnje zbog pandemijske situacije. Mnogi projekti se nisu mogli ostvariti, gotovo sva putovanja se nisu ostvarila i budući da nismo uspjeli još analizirati detaljno proračun za 2022. godinu, nadajmo se da će se takve situacije proračunom za iduću godinu ispraviti. Za neke, npr. za azilante, migrante, ljudska pravo opće jel da, svih građana, ustanovili već smo površnim pogledom na proračun za iduću godinu da će doći do povećanja. Naravno ta povećanja su u postocima. Dok u ukupnim iznosima, trebala bi jedna posebna sjednica Sabora da raspravljamo koliko su oni stvarno dostatni. Uvijek smo ostavili nevladinim udrugama da koliko mogu, i sa snagama koje imaju krpaju rupe u zaštiti ljudskih prava, ali kao dugogodišnji predsjednik Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koja se bavila puno ljudskim pravima ovog Parlamenta, odgovorno tvrdim da niti jedna Vlada, niti iz daleka nije pristupila problemu ljudskih prava s pažnjom koja je poštivanje osnovnih vrijednosti pojedinaca zaslužuje. Molim samo prije kolege Bileka da se zbriše govornica.

Hvala lijepa.

Pa evo, drugi rebalans proračuna za ovu godinu tema je koju smo očekivali početkom jesenskog zasjedanja. Kad se pitamo zašto, mislim da je odgovor dosta kratak i razumljiv i ako samo proračunska situacija govori o stvarno izuzetno složenoj situaciji i samih državnih financija. Prije svega, to je pandemija koja traje već godinu i pol dana, a u tom periodu na ranu državnih financija je dodao znači samu sol i potres, kako onaj u Zagrebu, tako i na Banovini i još tri županije. Zbog tih izvanrednih okolnosti porastao je proračunski deficit iako je BDP porastao u odnosu na planirani, a sve planove nadmašili su i proračunski prihodi. Tako se ovim rebalansom prihodi i dalje povećavaju i to za 3,3 milijarde kuna i ukupno iznose 153,6 milijardi, ali zato se i rashodi povećavaju i to za 6 milijardi kuna te se očekuje manjak u državnoj blagajni od 19,7 milijardi ili 4,7% BDP-a. Ali olakšavajuću okolnost u tom dijelu matematike je činjenica da se ipak očekuje povećan rast BDP-a, umjesto planiranih 5,2% na 9% Što nam je donijela ili bolje reći odnijela pandemija? Odnijela nam je kao što smo i malo prije čuli, i više puta danas, oko 40 milijardi neplaniranih sredstava i to ne samo na stavke Ministarstva zdravstva, nego još i nekolicine ministarstava. Testovi, testiranje, cjepivo, cijepljenje, osobna zaštitna oprema i dodatna medicinska oprema, povećano izdavanje za prekovremeni rad zdravstvenih radnika i s njima povezanih djelatnosti i uz mali zastoj na početku zbog globalnog kašnjenja, hrvatskim građanima osigurano je sve što je potrebno za učinkovitu borbu protiv ove pošasti i to je sve koštalo, dragi kolegice i kolege, ali to je sve i plaćeno. Paralelno, slobodan sam reći da zbog objektivne spriječenosti bavljenja reformom zdravstvenog sustava eskalirao je i problem duga prema veledrogerijama i taj požar je u prvom poluvremenu ugašen, znači imali smo prvi rebalans koji je prije svega bio radi tog dijela, a sad pred nama je drugo poluvrijeme, jer svakim danom dug raste, ali evo krenule su određene pripreme za reforme, izmjene zakonodavstva i vjerujemo da će i taj dio ipak krenuti polako na bolje. Vlada je ovim rebalansom pronašla i dodatna sredstva od 1,6 milijardi kuna na poziciji Ministarstva zdravstva, što je kratkoročno rješenje, ali je i neizbježno u ovom trenutku. Iz situacija sa financijama u zdravstvu treba izvući pouku, nema rješenja bez cjelovite reforme zdravstva i ne smije se odlagati ni zbog pandemije ni zbog cehovskog ili nekog drugog, drugih prilika ili drugih razloga. Mora se provesti bez odlaganja jer u ovom trenutku izdvajanje za zdravstvo uz dio HZZO-a iznosi rekordnih 38 milijardi. Nadam se, a i očekujemo da ćemo već prve korake vidjeti i u proračunu za iduću godinu. Mislim da treba kroz rebalans istaknuti i dodatne troškove Ministarstva rada na očuvanju radnih mjesta koje je bilo moguće naplanirati na vrlo kratkim stazama i tome treba dodati novih 600,7 tj. 607,8 milijuna kuna ovim rebalansom, što je kao što smo rekli, najviše sredstava je išlo upravo za očuvanje gospodarstva, očuvanje radnih mjesta i mislim da je ovo Ministarstvo na čelu sa gospodinom Marićem, ali i Vlada Republike Hrvatske na čelu sa gospodinom Plenkovićem dobro odradila taj posao, pogotovo ako se uspoređujemo sa ostatkom ovog dijela središnje Europe, gdje su imali puno veće probleme, puno veće gubitke i sve ostalo. Trebamo sve učiniti da prije svega suzbijemo ovaj 4. val kako ta stavka ne bi dodatno opteretila proračun mimo ovih dodatnih sredstava. tu su naravno i sredstva za indeksaciju mirovina, značajni su rashodi na stavkama Ministarstva unutarnjih poslova i obrazovanja, odnosno se jednim dijelom i na povećanje plaća državnih službenika i namještenika. Kad se uzme u obzir angažman policije na čuvanju granice i rada prosvjetnih radnika u okolnostima pandemije, malo u učionici, malo on line, tome trošku mislim da nikako ne bi smjelo biti prigovora, jer vidimo i kako učitelji i nastavnici, tako i policija, prije svega na granicama, ali i svi ostali djelatnici u zdravstvu i svemu ostalom, u kakvim uvjetima trenutno rade, u kakvim uvjetima žive i treba ih na neki način honorirati za taj dio maksimalno koliko je moguće. Dosta komentara izazvalo je umanjenje proračunskih sredstava za stavke Ministarstva graditeljstva i državne imovine u iznosu od 237 milijuna kuna. Ta sredstva se u ovoj godine ne bi učinkovito potrošila, znači, do samog kraja nove godine i u redu je da su ona prebačena na stavke sa kojih će biti korisno utrošena. Drugo je pitanje zašto nisu utrošena. Slobodan sam reći da vjerujem kako će se ta sredstva naći u proračunu za narednu godinu kako smo ga sagledavali, te će se nadoknaditi propušteno, a pogotovo nakon izmjene Zakona o obnovi, koju smo imali u ovom visokom domu i na taj način će se kvalitetnije i brže pomoći našim sugrađanima koji su stradali u potresu. Moglo bi se ponešto stvarno reći i o svakoj stavci izmjena i dopuna proračuna, ali u svom izlaganju još se posebice želim osvrnuti na stavku Ministarstva obrane koje je ovih dana aktualna tema u javnosti, ali možda ne baš i na primjeren način. U rebalansu su povećani rashodi Ministarstva obrane za 7.05 milijardi kuna, prije svega zbog činjenice da do kraja godine treba platiti prvu ratu za nabavku višenamjenskog borbenog zrakoplova. Taj dio ne bismo nikako smjeli dovoditi u pitanje jer je riječ o modernizaciji koja je nužno potrebna. Treba isto tako istaknuti da je već godinama proračun Ministarstva obrane u stalnom rastu, a o čemu govore uspješne međunarodne aktivnosti naših vojnika.

S obzirom na sve ovo izrečeno, Klub zastupnika nacionalnih manjina će podržati ove izmjene državnog proračuna.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče i državni rizničaru. Pred nama su dakle tri teme, a to su izmjene i dopune proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2021., izmjene i dopune Zakona o izvršavanju proračuna za 2021. i sa planovima za 22. i 23. isto tako polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna za ovu godinu, prvo polugodište. Ovo je dakle drugi rebalans i prema makroekonomskim pokazateljima koje nam je dostavljeno predviđen je rast domaćeg gospodarstva i rast BDP-a za 9% To je znatno više od prvotno projiciranog koji je po zadnjim projekcijama bio oko 5,2% Glavni pokretač rasta u 2021. rast je izvoza roba i usluga zbog iznimno dobre turističke sezone, ali isto tako i osobne potrošnje te državne potrošnje i bruto investicije u fiksni kapital. Ukupni prihodi povećavaju se u ovom rebalansu za 3,3 milijarde kuna i iznose 153,6 milijardi kuna, a rezultat je to prvenstveno prihoda, povećanih prihoda od PDV-a. Isti tako i trošarine su povećane. PDV-e za 2,4 milijarde kuna, a porezi i trošarine 267 milijuna kuna. Ukupni rashodi povećavaju se za 6 milijardi i to je sada plan od 173,3 milijarde kuna. Zbog čega su rashodi povećani i što oni sadržavaju? Naime iz ukupno ovih 6 milijardi osiguravaju se 2,4 milijarde kuna za nabavu borbenih aviona. Dodatno su osigurana sredstva za zaposlene uključujući i sredstva za zaposlene u osnovnom i srednjem školstvu u iznosu od 928,8 milijuna kuna. Zatim dodatna sredstva za sanaciju ustanova u zdravstvu od 735,9 milijuna kuna te prekovremeni rad u zdravstvu od 64,1 milijun kuna. Isto tako povećani su transferi za HZZO za oko 700 milijuna kuna te za mirovine radi nove indeksacije 672,2 milijuna kuna. Kako je pandemija i Covid napravili su dodatne poteškoće onda su i potpore za očuvanje radnih mjesta zadržane i do sada za neke sektore i ona u 2021. iznose 607,8 milijuna kuna.

Rashodi koji se financiraju iz europskih izvora smanjuju se za 1,1 milijardu kuna i to su u projektu sanacije. Međutim, ono što treba reći da ta sredstva nisu izgubljena. Dakle, samo je bilo potrebno određenim evo zakonskim promjenama aktivirati određene mehanizme kako bi se onda cijeli proces ubrzao. Državni proračun tako će zabilježiti manjak u iznosu od 19,7 milijardi kuna ili 4,7% BDP-a i u odnosu na opću na ESAM metodologiju opća država imat će manjak od 18,9 milijardi kuna ili 4,5% BDP-a. Unatoč svim nedaćama kao što sam rekla i u samoj replici javni dug koji je visok i koji se povećao u odnosu na onaj koji smo imali u 2019. on se u odnosu na 2020. smanjuje za 4,2%-tna boda i iznosit će 83,1% BDP-a. Značajno je spomenuti jer je više puta kroz replike to i spomenuto koliki su troškovi za zdravstvo. Naime u ovom rebalansu i prethodnom za zdravstvo je dodatno uloženo 6,4 milijarde kuna. To je izravno ono što ide iz državnog proračuna i ono čini sada preko 9,1 milijardu kuna. Kada pogledamo ukupne prihode ostvarene kroz doprinose koji se prikupljaju kroz HZZO onda ukupno zdravstvo sa ovim iz proračuna direktno košta u ovoj godini preko 37,7 milijardi kuna. To je kada usporedimo per capita prema sadašnjim trenutnim podacima, a ne onima koje ćemo imati naknadno. Važno je napomenuti i troškove Covid-a a to je spomenuo i ministar Marić, gdje je do kraja rujna troškovi Covid-a su izravno bili preko 3,2 milijarde kuna. Ja bih htjela još spomenuti sve ovo što se događalo kroz same izmjene i dopune proračuna, a odrazili su se i na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna gdje je navedeno upravo, to je normativni dio koji regulira sve ono što se događa u samim izmjenama i dopunama proračuna, pa je između ostalog važno napomenuti da su se tu ispravile određene brojke u odnosu na račun financiranja, dakle i zaduživanja i razduživanja. A isto tako je omogućeno da se povećaju iznosi za jedinice lokalne i područne regionalne samouprave gdje se povećava visina zaduženja istih sa 3 na 3,5% To znači da taj iznos zaduženja je više omogućen da bi se otvorilo i da bi se stvorili uvjeti da jedinice lokalne regionalne samouprave mogu što kvalitetnije pripremati projekte, a isto tako i povlačiti sredstva Europske unije. Isto tako ovim Zakonom je propisano da iznos beskamatnog zajma isplaćen jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave temeljem odluke ne ulazi u opseg zaduženja jedinice lokalne i regionalne samouprave. To su one najbitnije stavke koje čine zapravo sam zakon. Kada to sagledavamo u kontekstu izvršenja polugodišnjeg izvršenja onda moramo reći da je Povjerenstvo za fiskalnu politiku donijelo isto tako svoje stajalište 13. odnosno 14. stajalište Povjerenstva za fiskalnu politiku koje govori i referira se upravo na povećane rashode i referira se na i upozorava na povećanje inflacije usred rasta cijena sirovine i proizvođačkih cijena na međunarodnom tržištu. I upravo upozorava na one elemente koji su ključni za funkcioniranje sustava. Isto tako se referira na probleme i troškove rashoda u zdravstvu koji su pogotovo u ovom periodu Covid krize ekspandirali, ali koji nisu jedini krivac, nego je zaista bitno i važno provesti i određene reforme. Ono što treba još kazati da je u ovom periodu 2021. da su suspendirana fiskalna pravila koja to od nas traži Pakt o stabilnosti, ali koja će se uvoditi postupno. Dakle sve ono što to Povjerenstvo treba pratiti će biti uvedeno u 2023. godini, ali to ne umanjuje upravo važnost kojim se upravo prate sve promjene i sve refleksije koje imamo kroz državni proračun. Ono što treba još reći, a potrebno je istaknuti da smo u ovoj perspektivi od sljedećih 7 godina odnosno sredstva koja su omogućena iz sredstava nove generacije Hrvatska ima ogromnu šansu da upravo tih 24 milijarde eura upogoni i napravi značajne promjene i omogući i stvori itekako kvalitetne uvjete za industriju, za proizvodnju, za privlačenje investicija radnih mjesta. Još jedanput bih istaknula da sve one normativne uvjete i normativne akte koje smo donijeli, a Ministarstvo za regionalni razvoj je u fondove provodi i usmjerava moram reći da je itekako vidljivo kroz ostvarenje upravo tih međunarodnih pomoći, jer je od 2017. kada je to bilo svega 7,3 milijarde kuna, 2018. 9,96 znači skoro 10 milijardi kuna, u 2019. je to preko 14 milijardi kuna, 2020. već je to 17,6, a novi plan u 2021. je 23,6 milijardi kuna što znači da sva ova sredstva koja Hrvatska ima i na koja može polagati pravo zaista i kvalitetno usmjerava i koristi na način da upravo koristeći te prednosti M+3 metodologije dakle da može kroz još naredne ove do 2023. iskoristiti sva ta nedostajuća odnosno neiskorištena sredstva i otvoriti onda isto tako novu omotnicu, govori o tome da su se itekako pokrenuli i kako privatno poduzetništvo, a isto tako i svi sudionici u ovom procesu.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče i glavni rizničaru, kolegice i kolege. Počeo bih sa onom čuvenom tezom da je svaki proračun svojevrsna politička osobna iskaznica svake vlade i svake većine. Ako je tome tako, ako je to zaista politička iskaznica, ako je to program rada ili ako govorimo o rebalansu dijelom je i onoga što je učinjeno odnosno izvršeno u ovoj godini što to znači i što to govori o ovoj Vladi i ovoj većini? Prvo što nam govori barem po meni je to da rashodi nisu pod kontrolom. Rashodi divljaju. Neki su tu i objektivni razlozi što je razumljivo u smislu pandemije, ali neki su bili i predvidivi, neki su bili i razlozi kojima se može doskočiti. Malo mi je surealno da svake godine u isto vrijeme pričamo o dugovima veledrogerijama i dugovima u zdravstvu. Ako me sjećanje dobro služi, a još me dobro služi, otprilike u isto vrijeme prošle godine smo raspravljali o istim temama, imali okrugle stolove na temu, imali pressice, imali sjednice odbora itd., itd. O ovoj istoj temi kolegice i kolege a to je dug u zdravstvu i to je dug prema veledrogerijama i prijetnji opskrbom lijekova bolnica ali i šireg pučanstva. I sada imamo svojevrstan deja vu, jer se o istoj temi ponovo raspravlja i baš zbog toga vas pitam jel' je to pokazatelj da je politika ove Vlade bila dobra, da su dobro predviđali troškove i da su dobro planirali financijska sredstva? Po meni nije. Deficit je u zadnje dvije godine kao što smo imali prilike ovdje čuti narastao za 50 milijardi. To nije malen iznos kolegice i kolege ako uzmemo u obzir da je državni proračun nekih 550 milijardi cca manje-više. Na to isto baš i nemamo neki odgovor osim pandemije Covid virusa. Ok, možemo i to razumjeti dijelom. Možemo to razumjeti u 2020., no u 2021. baš i ne. Barem ja nemam više razumijevanja prema tome. Dakle, rashodi nisu pod kontrolom. Rashodi su nešto što je loše planirano, što divlja i dalje i što ne servisiramo na vrijeme posebice opet u vrijeme pandemije kada je opskrba lijekova i funkcioniranje zdravstvenog sustava bi trebala biti nešto što je prioritet. I o tome ću kasnije nešto još reći. Što još govori o ovoj Vladi, o ovoj većini?

I kada smo raspravljale kolegice i kolege, a sjetite se ne tako davno o trijumfalnim najavama premijera koliko smo novaca dobili iz Europske unije, koliko ćemo tek dobiti, pada nam lova s neba što bi se reklo, tada sam govorio upravo o tome da je to sjajna stvar ali da nisam siguran koliko ćemo toga novca zaista na kraju moći iskoristiti. Ovaj rebalans proračuna je samo dokaz da je tome upravo tako. Znači povučeno je 206 milijuna kuna za sufinanciranje europskih projekata, dakle projekata koji se neće realizirati i to naglašavam sufinanciranje dakle to nisu projekti u kompletnom iznosu. Koliko je to sve skupa projekata koje na kraju nećemo isfinancirati ostavljam vama na razmišljanje. Ali činjenica je da u ovom važnom segmentu, u segmentu u kojem Vlada zapravo i na koje Vlada naslanja sve ove grandiozne najave o sljedećem 7-godišnjem razdoblju i slično već sada ne uspijevamo provesti. I ovdje je jasan pokazatelj, brojke su neminovne i brojke ne lažu. Što još govori ovaj proračun o Vladi? Nesposobni smo započeti obnovu. Godinu i 7 mjeseci nakon potresa u Zagrebu, odnosno 11 mjeseci nakon potresa na području Banije i Siska obnova praktički još nije počela. Novci koji stoje na rezervi, koji su došli iz Europske unije su još nepovučeni i tu se nadovezujem i onda i na raspravu o tome da nismo u stanju koristiti europske fondove. Zašto je tome tako? Pa možda bi potpredsjedniče Vlade to trebali objasniti ljudima koji još uvijek žive u kontejnerima, neuvjetnim kontejnerima koje je u takvim uvjetima dočekala još jedna zima, ili onima u Zagrebu koji su također u smještaju od 10-tak do 15-tak kvadrata i čekaju i dalje obnovu ili što će s njima biti. No, činjenica ostaje da u ovoj godini obnova nije započela, da novci koji su za to planirani nisu utrošeni jer obnove nije ni bilo a da naši građani su i dalje u neuvjetnim smještajima. Što još govori ovaj rebalans proračuna o ovoj Vladi i o ovoj većini? Nesposobni smo vladati epidemijom. Dobro, sada ćete reći pa većina nije vidimo sve što se dešava u Europi itd. Ali ja bih onda se ispravio pa možda rekao nismo sposobni vladati epidemijom ni onoliko koliko drugi uspijevaju. A što pod time mislim? Pa mislim da nam je zdravstveni sustav u kolapsu i to ne samo zbog epidemije. Dakle, spominjao sam i prije dugove prema veledrogerijama. Vrijedno je spomenuti i dodatak na plaće zaposlenicima u zdravstvu. Sjetite se tih mizernih dodataka boraca koji su na prvim linijama obrane od Covid-a. Zaista onda bolje da im nismo dali ništa, nego tako smiješne iznose. Govorimo o tome da liste čekanja su sve duže, da je u pitanju skrb o našim kroničnim bolesnicima, dijabetičarima, onkološkim bolesnicima itd. Dakle, troškovi zdravstvenog sustava rastu što je u jednu ruku i razumljivo zbog epidemije. Ali u drugu ruku nije razumljivo zato što smo ovo trebali predvidjeti tim više što cijepljenje ne ide po planu. I ponovo moram reći da je kampanja za cijepljenje bila totalni fijasko. To je zapravo rezultat nerada Vlade i to je rezultat činjenice da nam virus opet divlja. Nesposobni smo krpati i to malo zdravstvenog sustava što je dakle ostalo u situaciji pandemije, u situaciji velike zdravstvene ugroze svih naših građana i potencijalne ugroze to je nešto zaista što nas treba jako duboko i jako ozbiljno zabrinuti tim više što su izdaci barem dio njih bili i oni koji su bili za pretpostaviti odnosno mogli su se predvidjeti, a i činjenica da toliko cjepiva dajemo kao pomoć inozemstvu koliko god ona pohvalna bila nije rezultat naše široke duše ili naše darežljivosti, već činjenica je da nismo cijepili vlastito stanovništvo. I da je bolje, slažem se pokloniti cjepivo, nego da ono propadne. Ali činjenica stoji da novac koji je Vlada utrošila za nabavku cjepiva za skrb o svojim građanima je i na taj način propao. Hvala Bogu cijepit će se možda u nekim drugim državama, ali činjenica je da se nisu cijepili oni kojima je bila namijenjena a to su naši građani i to naravno mi plaćamo. Još o čemu možemo i čemu želim raspravljati je društveni razvoj i ranjive skupine, a onda i gospodarska stagnacija odnosno kako će, kako ga Vlada naziva gospodarski uzlet i rast. Dakle, prije svega ono o čemu se trebamo ogledati u ovim kriznim vremenima je skrb o ranjivim skupinama i nastavak društvenog razvoja. Bojim se da je on bio potpuno zanemaren i u proračunu, a da i sada kroz drugi rebalans ponovo stavljen na margine onoga što bi trebao biti. Govorio sam u nekoliko navrata i za ovom govornicom, a onda i kroz amandmane i na proračun o tome koji bi trebali biti ciljevi barem u nekim segmentima djelatnosti države i poticanja recimo volonterstva, izvan nastavnih aktivnosti, nastave za darovite. Evo recimo to je samo iz jednog segmenta. Ali gdje ćemo onda doći do svih ostalih? Država je pokazala neosjetljivost time što baš ni simbolična sredstva nije željela izdvojiti za te aktivnosti. Sada nakon krize, nakon i otuđenja ljudi, nakon psiholoških posljedica koje je pandemija, izolacija, lockdown i slično ostavila na naše građane, na naše učenike, studente to samo govori koliko su te stavke bile potrebne u proračunu i koliko smo o takvim stvarima trebali razmišljati. Jer kada govorimo o vladanju epidemijom ili držanjem epidemije pod kontrolom, tada ne smijemo zanemariti i upravo ovu činjenicu, a to je da imamo epidemiju i psiholoških problema kao rezultat lockdownova i epidemije, da imamo i epidemiju pretilosti kao posljedicu pandemije, odnosno činjenice da su ljudi bili toliko dugo zatvoreni, da imamo porast konzumacije alkoholnih pića, da imamo povećanje nasilja u obitelji to i s time ništa nismo učinili u proračunu, pa ni u dva rebalansa i to je ta društvena osjetljivost, zaštita ranjivih skupina, društveni razvoj o kojem želim govoriti, a i u rebalansu vidimo da od toga neće biti ništa. Sljedeća stvar je gospodarski razvoj, ali ja bih to nazvao gospodarskom stagnacijom. Iznad vode nas drži jedino turizam koji je valjda i nas u stanju iznenaditi, jer nismo u stanju ni isplanirati prihode. Hvala bogu reći ću da netko zločest ne kaže da sam ja tu zlurad, da je sezona bila iznad očekivanja, da smo uprihodovali više, ali to opet nije dovoljno za rashode koje smo planirali, a i one koje nismo planirali. Gospodarska stagnacija se očituje u činjenici da rast o kojem sada premijer tako zdušno govori je zapravo samo dostizanje pred pandemijske razine gospodarske aktivnosti. I to nije kraj, već vidimo najave velikih nestašica krize, inflacija nam je počela divljati. I kolegice i kolege nemojmo se zavaravati. Tim više ako uzmemo u obzir koliko naših građana i koji postotak troši na zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, a to je hrana, topla soba i režije. Vidjet ćete da je to veliki postotak. U udio BDP-a prema izračunima EUROSTAT-a odnosno EU trošimo 18% BDP-a na hranu, samo na hranu. Pardon ne 18%, mi smo na 14%, na 18% je Rumunjska. Znači jedino je Rumunjska ispred nas po tom postotku u EU što nam govori da je većina naših građana zapravo sa skromnim primanjima i da većinu svojih primanja troše na podmirenje osnovnih životnih potreba. Dakle, inflacija raste. Ona će rasti i dalje. Nije to sve u rukama Vlade, ali dio je. Dakle, kroz fiskalnu, a onda i monetarnu politiku. No, nestašice hrane, nestašice robe opće potrošnje će se tek vidjeti za blagdane kako kažu analitičari. To su sve bila zvona na uzbunu, to sve su bili pokazatelji Vlade koja je trebala i po čemu je trebala raditi i kroz proračun onda kao osobnu iskaznicu svog političkog djelovanja. Ali ja ih tu posebno i ne vidim. Uvjeravaju nas da energenti neće poskupiti, uvjeravaju nas da imamo dovoljno na zalihi. Ja nisam siguran je li to u potpunosti istina i kako će se to kretati kroz cijelu zimu, jer kažem vidimo kakva su kretanja na globalnim tržištima i nećemo ih moći izbjeći. Mogli smo da smo planirali pametnije, možda no ovako ih izbjeći nećemo. Da polako privodim kraju i zaključujem. Proračun je politički manifest svake Vlade, svake većine. Pokazuje ono što žele ili ne žele činiti, kako čine, a rebalans je svojevrsni ja bih rekao engleskim rječnikom follow up, svojevrsna analiza učinjenog i ono što još vlada i čime se želi baviti u prostoru koji ostaje nakon rebalansa. Prema ovome svemu što sam rekao, odnosno što mi u klubu Socijaldemokrata i kako vidimo. Bili smo u pravu kada nismo podržali proračun, a zbog toga i sličnih razloga nećemo podržati ni njegov rebalans. Hvala i vama.

Malo proučavajući proračun gledam mlađe dijete kako se igra neku ovu igricu, nije ni Minecraft, nije ni Fifa nego je igrao Ketch and shoot i onda se sjetim, ministra Marića se baš sjetim. I postavim jedno pitanje koje je onako zanimljivo. Da li kad dođeš na jednu razinu ili bi djeca rekla level da li te onda igrica vraća na početak? E tako vam je i kod ministra Marića. Dakle, on misli ili se mora malo osvrnuti na proračun za 2022. On misli da će uspjeti 6 milijardi kuna smanjiti troškova za javno zdravstvo. Dakle sa 22 milijarde kuna na 16 milijardi kuna. To je apsolutno nemoguće, a to ste i sami spomenuli danas citirajući jednog liječnika ako sam bio dovoljno pažljiv, da zdravstveni sustav može potrošiti koliko mu daš. A inače još uvijek po izračunima ja mislim da i bez Covid-a da mjesečno zdravstveni sustav generira oko 220 milijuna kuna novog duga. To vam je hrvatska realnost, ali o tome nekom drugom prilikom tzv. reforme koja ne postoji zdravstva. Vratimo se sada malo na rebalans. O inflaciji smo pričali ministar Marić i ja gdje je zapravo kažem ovdje još jednom, ha gledajte dakle ovo nije stvar Marića kao imenom i prezimenom, nego ministra financija. Dakle, ministar financija je trenutno odgovoran za inflaciju u Hrvatskoj upravo zbog povećanih rashoda. Osim monetarne politike i fiskalna politika je odgovorna za to. U rebalansu imamo prvo su planirali prihod od 150 milijardi kuna, rashod je 167 milijardi kuna što je bio prvo manjak od 17 milijardi kuna ili 4% BDP-a. Onda smo digli rebalansom tj. Ministarstvo je diglo rebalansom prihode na 153 milijarde kuna, ali rashode na 173 milijarde kuna što je zapravo manjak od 19,715 milijuna kuna ili 4,7% BDP-a.

E sada, to sad možda ljudima izgleda nešto onako 3%, 5%, 6% BDP-a no međutim, dugovi se moraju vraćati i ti dugovi će se vraćati što ćemo imati reperkusije vjerojatno za godinu, 2, 3, možda 4 ili 5 ovisi kakve će biti kamatne stope.

Vjerojatno dobra turistička sezona, povećani da tako kažemo prihodi. To je više-manje sve javno dostupno. Najveći gubitnik proračuna je Ministarstvo graditeljstva 236 milijuna kuna. Što to znači? To znači da nema obnove, ili da je šlampava, ili da je puna sukoba između fonda i ministarstva i da je to zapravo jedan veliki kaos. Inače igrom slučaja bio sam i u petak u Glini i gledam ja, malo vozim se tamo po onim selima i što mogu primijetiti? To je mogao čak i gospodin Pupovac vidjeti bolje nego ja. Što možemo primijetiti tamo? Malo su pokrpali udarne rupe. Dakle govorim o dijelu Gline gdje živi većinsko vjerojatno srpsko stanovništvo. … uopće nema obnove, nema ničega. E onda imamo nešto što je kolegica Ahmetović spominjala a to vam je oko 200 milijuna kuna manje za EU komponentu sufinanciranje što opet govori iz godine u godinu o neuspješnosti ne ugovaranja, nego provedbe EU sredstava. 200 milijuna ovdje, 200 milijuna ovdje to vam je 400 milijuna. Imate onda 58 milijuna kuna manje za … projekte i željezničke infrastrukture. Stavimo minimalni multiplikator i mi smo blizu promašenog ili ono što smo mogli dostići da nam BDP-e raste 1%-tni bod više to vam je 4,2 milijarde u hrvatskim okvirima. E sada, što još ovdje imamo? Znači prvo knjižimo avione 2,4 milijarde. Zašto se sada to knjiži? Nešto se objašnjavalo, nešto se nije. Možda je ovaj ministar Banožić opterećen Milanovićem, pa … se ne fokusira na svakodnevni dio posla, nego se fokusira na odnos sebe i Pantovčaka. Znači obilna sanacija, prva obilna sanacija, druga. Zaključak je da je Andrej Plenković zapravo izvrsno koristio ovu Covid krizu da sakrije vlastiti nered, nerad, neodgovornost i kukavičluk. E sada imam nekoliko pitanja za ministra Marića koji će mu biti ovako lagana.

Onda imamo izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire povećava se 2022. 5 milijardi rashodi, dakle povećavamo ju za 5 milijardi kuna. Onda još imamo izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire. Pa postavljam pitanje kada i koja vam je zapravo dinamika plaćanja i vraćanja kredita? E sada na razini cijelog proračuna planirate u 2022. što je povezano za 2021. povećati otplatu glavnice za izdane obveznice sa 13 na 24 milijarde kuna. Znači, ukupno 11 milijardi kuna je što, ušteda ili to je zapravo razina ušteda na Ministarstvu zdravstva? Pa ja se ponovno ponavljam na onaj prvi dio kada dođete na … neki teško ćete vi uspjeti Ministarstvu zdravstva sa ovom kvazi reformom koja uopće nije reforma zapravo vratiti ih u nekakvu normalu, jer su rashodi davno već oteti kontroli nekoj. Onda još imamo primitke od izdanih obveznica koje rastu u 2022. za 8 milijardi kuna, a otplata starih obveza vraćamo raste za 11 milijardi kuna. Znači opet neke uštede opet u zdravstvu po meni. I na kraju pretpostavka je vaša vjerojatno da se čekaju rast prinosa kamata nakon što su 2021. pale ispod planiranog. I sada pazite, na razini cijelog proračuna rashodi za kamate dižu se 900 milijuna kuna, skoro milijardu, znači ukupno 6,8, a bile su 5,9 i sada javni dug neće toliko rasti koliko se planira rast rashoda za kamate. A sada zašto će uopće rasti ako Europska središnja banka planira da prinosi ne bi trebali rasti? To je meni totalno potpuno nejasno.

Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi ministre, evo danas smo, govorimo o rebalansu proračuna, u jednim vrlo izazovnim vremenima. Jer ono što je zapravo monetarna i fiskalna vlast ne samo u Hrvatskoj, nego su to zapravo bile i preporuke Europske komisije i FED-a, američkih politika, gdje su izlazak iz krize, izlazak iz covida fokusirale na što brži izlazak iz covida, da bude ta v krivulja pumpajući novac, tiskajući novac, povećavajući rashodovnu stranu proračuna. Uhvatilo se s druge strane da je sad nalazimo se u jednom razdoblju, mi smo u zadnja dva, tri mjeseca bombardirani informacijama iz javnosti o rastu cijena, enormnom rastu cijena i sad se postavlja pitanje kojim mehanizmima to uhvatiti. Teško je to sad više voditi nekakvu makro ekonomsku politiku, u nekim stabilnim uvjetima je bila jedna politika, sada je potpuno drugo. I vidimo da ovdje i rashodi u proračunu u dva rebalansa, znači iz lipnja i danas, znači rastu 14 milijardi kuna i to su svi oni rashodi koji su zapravo financira i koji utječu na deficit. I kada vidite da su ukupna masa plaća, govorim sa osnovnim i srednjim školama, svima znači u javnom sektoru, znači 33 milijarde kuna. Zdravstvo 38, plaće 33, mirovine 44. To su nam nekakve polazne osnovice kod proračuna, negdje 115 milijardi kuna. Znači to je naš proračun s tim da ove tendencije kod svih ovih komponenti imaju normalno i dalje tendencije rasta. To nije jednostavno ni lako zato što su brojni, zato s druge strane jer i inflacija s druge strane nagriza standard građana. I ove sve transfere koji će ići i za umirovljenike ova indeksacija i za povećanje plaća u osnovnim i srednjim školama će se jednim dijelom malo kompenzirati enormni rast plaća. I šta se ponovno onda događa? I to onda se nalazimo u jednoj spirali vrtenja, gdje onda kada teško, kada rastu proizvodi, a vidimo da svi proizvodi, vidjet ćemo sljedeće godine kod obnove koliko će se moći obnove napraviti sa ne znam sto milijardi kuna, a koliko će se moći iduće godine napraviti sa sto milijardi kuna kada cijene svih građevinskih radova idu gore. Onda će i taj novac u proračunu ponovo probijati rashodovnu stranu proračuna, jer nećemo moći napraviti obnovu sa tom količinom novca. I cijelo vrijeme je ono što je zapravo dugi niz godina bilo da se vraća potrošnja i ovaj proračun i ovih 9% se isključivo temeljilo na potrošnji, znači i potrošnji i turizmu i rastu određenih dohodaka i određenih transfera što je zapravo i ministarstvo napravilo i prema usklađenju mirovina i za povećanje plaća. Neće biti jednostavno tu nekakvu spiralu zaustavljati, jer jednostavno kada se odluči ili monetarna vlast ili fiskalna vlast kada se odluči, a još se nisu odlučili jer se nadaju da će taj dio inflacije usporiti. Jedino kasnije što će se još možda dogoditi i to je ono što je veliki psihološki efekt ako ne bude robe. Znači prvi put nakon 30 godina nalazimo se ili 50 godina, nalazimo se ne više na krivulji potražnje da nam fali stimulansa kroz transfere i to se cijelo vrijeme i ovdje nekim zaduživanjem se stimulirala ekonomija, prvi put nema robe. I to je onda veliki problem, to će biti veliki problem i upravljanje proračunom 2022. i 2023. I to ne bi, to je ono što je izazov i za ministra što neće biti lako. Ma tko danas u ovakvim današnjim uvjetima može reći da će napraviti nekakve uštede u zdravstvu? Hajmo bit iskreni, nakon toga što danas svi ravnatelji govore da jednostavno se zdravstveni sustav raspada, nema ravnatelja bolnice koji danas to nije govorio.

Ne znamo kakva će biti sljedeća godina, ne znamo kakav će biti četvrti val itd. Hoćemo li inflacijom koja će sa ovim dijelovima osiromašiti hrvatske umirovljenike? Je li normalno da hrvatski umirovljenici koji žive sa 2 i pol tisuće do 2700 kuna mirovine, da ovakav rast cijena kada ide ulje, brašno, sve, kada idu cijene da jednostavno oni u tome, oni su najveći gubitnici. I ta spirala kad jednom krene, a već je krenulo, o tome zapravo ozbiljno govorimo, a vidimo da su te plaće, mirovine, zdravstvo nema šanse da će ikoja Vlada u budućnosti ozbiljno da će moći se obuhvatiti i raditi rashodovnu stranu. I zbog toga sljedeća godina će biti toliko izazovna 2023. I mi tu imamo određene mehanizme i to ovdje svi koji govore protiv Europske komisije, Europske unije vjerujte da nismo danas, mi bi danas imali MMF i mi danas morali rezati ozbiljno bi morali rezati i to je doprinos Hrvatske da se nalazi pod kišobranom Europske centralne banke. I kamo sreće, vidimo danas brojnih ovih koji govore protiv eura da čim prije uđemo u euro. Nama se nije spustio rejting ne zbog toga što je vlada uspješna ili nije uspješna, zato što je politička odluka Vlade da prihvati euro i tu je ja osobno podržavam. To osobno podržavam, jer to je ono što štiti. U ovome dijelu inflacije napada na kunu kada je bila nedavno. HNB ima ograničeni arsenal za branit kunu. Nama nema direktnih stranih investicija kada su krize. Nama je najveći dio stabilizacije kune dolaze iz EU sredstava, 3 milijarde eura što je došlo u Hrvatsku je došlo iz EU fondova, je došlo i ono je stabiliziralo cijenu tečaja. Znači to jednostavno mi se sad nalazimo u jednome prostoru malih manevarskih mogućnosti. Ono što možemo sad dalje očekivati da će 2022. godina kako god ministar crtao proračun, a na žalost mora ga crtati da bi prikazao Europskoj središnjoj banci u Europi da mi ćemo prihvatiti čim uđemo u euro mora prihvatiti, naravno da ćemo probiti rashode i sljedeće godine. Probit ćemo rashode i sljedeće godine i to je evidentno i pitanje je kako će se moći pod tolikom inflacijom, tolikim rastom cijena sljedeća godina upravljati sa rashodovnom stranom proračuna. Jer ovo su već sad ozbiljni iznosi i zdravstvo od 38 milijardi vrlo, vrlo ozbiljni, vrlo ozbiljni iznosi novca 38 milijardi, mirovina od 44 milijarde, plaće od 33 milijarde itd. I ovo kažem moram priznati da je mene začudilo ovih milijardu i pol kuna da se vratilo kasnije u proračun, da nije ni jedna stavka se išla za likvidnost malom i srednjem poduzetništvu, nego da se storniralo i vratilo u proračun, a da se nije pustilo likvidnost i malim i srednjim poduzećima bez obzira što je rekao ministar da su dobili nekakve druge izvore taj dio novaca se trebao pustiti malim i srednjim poduzećima. Tako da klub SDP-a neće prihvatiti ovaj prijedlog izmjena i dopuna rebalansa, međutim smatramo da za nekakve ozbiljnije rasprave o ovome dokumentu moraju doći sa strane Vlade neki ozbiljniji dokumenti da se ta rashodovna strana ipak koliko toliko drži pod kontrolom još dok se može. I vama.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, kolegice i kolege. Kada bi nas barem deset posto raspravljalo na način na koji je raspravljao moj prethodnik o proračunu i kada bi deset posto pažnje javnosti bilo usmjereno na pitanje proračuna kao što je usmjereno na pitanje jednog zapovjednika jedne počasne bojne mi bismo sasvim sigurno bili u bitno drugačijoj situaciji nego što jesmo. Ja ću se pokušati bez ikakvih pretenzija jer ih nemam i ne mogu ih imati pridružiti onima koji će ovaj rebalans proračuna gledati na način na koji on to zaslužuje.

I te stvari omogućavaju da se uz određene rizike s jedne strane drže pod kontrolom udio javnoga duga u BDP-u i njegovo smanjivanje, a s druge strane da se drži pod kontrolom neizbježan porast prihoda, odnosno porast rashodovne strne. Porast rashodovne strane krenuvši od nabavke borbenih aviona što nije od posebnog interesa ovoga kluba, ali jeste zato osiguranje dodatnih sredstava za rashode za zaposlene u gotovom iznosu od milijarde kuna od čega značajan dio za osnovnu i srednju školu. Isto tako za sanaciju ustanova u zdravstvu 735, gotovo 736 milijuna kuna od čega značajan dio odnosi na uvećanje plaća za prekovremeni rad koji je bio posebno tema i od posebnog interesa javnosti zbog izloženosti zdravstvenih radnika u okolnostima pandemije i činjenice da čitav niz njih u određenom razdoblju nije bio adekvatno za to plaćen.

Ono što je krupnije pitanje, a o tom pitanju danas vjerojatno teško možemo raspravljati jeste naravno pitanje racionalnosti i funkcionalnosti trošenja proračunom osiguranih sredstava. I ne samo to kada se govori o zdravstvu, o školstvu što su česti slučajevi u javnosti, posebno zdravstvu i posebno školstvu, nego istovremeno i poljoprivreda. Mi samo za direktne poticaje u poljoprivredi trošimo prošle godine, odnosno ove godine trošimo gotovo tri milijarde kuna. Za investicije u sferi poljoprivrede trošimo nešto više, ali također negdje oko tri milijarde kuna. Koji su rezultati tih troškova, koji je povrat tih troškova?

To bi tražilo jednu ozbiljnu raspravu. Ne rasprava o zapovjedniku počasne bojne, nego rasprava o tome kako i na koji način državna sredstva koja imamo zapravo postižu ono i koja raspoređujemo koje postižu ono što nas čini u pravom smislu te riječi državom i društvom i ekonomijom. Tu raspravu na žalost nemamo ni po odborima, nemamo ni u saborskim plenarnim raspravama, a nemamo je ni u javnosti. Imamo je samo u uskim stručnim krugovima koje ionako nitko ne cijeni, do kojih ionako nitko ne drži. Tek toliko da kažem da oni koji proizvode ovu vrstu političkog jezika kakav dominira u posljednjih pola godine u Hrvatskoj trebali bi znati što zapravo rade i koje posljedice čine. No, s obzirom na činjenicu da klub Samostalne demokratske srpske stranke dio Kluba zastupnika Nacionalnih manjina usmjerit ću se na ono što je od posebnog interesa za pripadnike nacionalnih manjina, a to je pitanje u prvom redu pitanje razvoja područja gdje žive pripadnici nacionalnih manjina.

Dakle, činimo sve da jedinice lokalne samouprave koje su obuhvaćene tolikim stupnjem nerazvijenosti dobiju dodatna sredstva kako bi nadoknadile zaostalost, zapuštenost infrastrukture u kojima ljudi žive bez obzira o kojoj nacionalnoj manjini riječi i bez obzira o tome, na to koja stranka obnašala vlast u tim sredinama. I to povećanje se bilježi u ovom proračunu ne veliko, ali za one kojih se to tiče značajno i u pogledu komunalne infrastrukture i u pogledu OPG-ova, ali i u pogledu obrta. Iz na žalost banalnih razloga izgubili smo dvije godine što se tiče obrta i realizacije sredstava preko Ministarstva gospodarstva. Ove godine to obnavljamo naprosto zato što na tim područjima ne postoje obrti. Ne samo da zamiru u velikim gradovima, ali u velikim gradovima je lako pronaći majstora za nešto. Međutim, dođite u Građac, dođite u Lapac teško ćete ga naći. U velikim gradovima ga nema zato što su otišli u Njemačku ili neku drugu zemlju, ali u ovim sredinama dalmatinskoga zaleđa, Like, Banije, Korduna, Zapadne Slavonije na žalost to je veoma teško. I zbog toga je neophodno da u tim sredinama koje su etnički mješovite, gdje žive pripadnici nacionalnih manjina se stvara dodatan napor da se tim ljudima omogući da imaju minimalne pretpostavke za ono što drugi imaju u značajnijim, a negdje i u optimalnim pretpostavkama za svoj bilo privatni život, bilo društveni život, bilo ekonomsku aktivnost. Dakle, to je značajno i nadamo se da će i u sljedećem razdoblju, dakle i u proračunu ta sredstva biti veća nego što su bila i nego što su sada sa ovim rebalansom. Htio bih još samo reći što se tiče Ministarstva regionalnog razvoja i što se tiče područja brdsko-planinskih i područja kojima je potrebno, koja se tretiraju kao potpomognuta područja, razvoja potpomognutih područja tu se također bilježi ne spektakularan, ali bilježi se s obzirom na trend da se smanjuju rashodovna strana proračuna ili da se stavke u proračunu po ministarstvima smanjuju kod značajnoga dijela ministarstava. Ovdje se to nije dogodilo nego se osiguralo određeno povećanje. Ono što bih htio reći budući da se danas bez obzira na svu emocionalnost koju ja veoma dobro razumijem kada su posrijedi žrtve, ali smo dovoljno daleko od rata da možemo trezveno gledati na stvari posebno kada su posrijedi ekonomski interesi ljudi, društveni interesi ljudi. Svakoga od nas raduje povećanje sredstava i održavanje visine sredstava bolje reći za fond za grad Vukovar. Ali nikoga od nas ne raduje činjenica da unatoč tome što se svake godine posebna sredstva osiguravaju za ovaj fond i posredstvom ovoga fonda i sredstva preko različitih drugih izvora nema napretka, nema ekonomskih aktivnosti, nema nikakve imaginacije oko toga. Sva se imaginacija iscrpljuje da li ima ovoliko Srba ili ovoliko Hrvata.

Umjesto da ohladimo glave i da počnemo gledati kako i na koji način. Ono što nam stoji na raspolaganju koristimo što je moguće bolje. Vratit ću se ovih minutu što mi je ostalo još samo na temu poljoprivrede. 2 godine sva izravna plaćanja u poljoprivredi će biti pokrivena sredstvima EU. Dakle, to je nešto više od tri milijarde kuna kakva je projekcija u proračunu za sljedeću godinu za tu stavku što znači da će naša domaća sredstva biti u najvećoj mogućoj mjeri biti oslobođena za druge aktivnosti. Jesmo li mi osposobljeni i pripremljeni da to radimo? Primjeri sa Fondom grada Zagreba i 700 milijuna eura koje smo dobili iz Fonda solidarnosti pokazuju da nismo, nismo ni operativno, a nismo ni u smislu imaginacije i načina menagerstva ili vođenja cijele stvari. Ali može biti da ja ipak podcjenjujem zapovjednika počasne bojne, možda ipak odgovor leži tamo samo ga ja nisam shvatio.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Teško se je uvijek nekako riješiti onog zova sirena, pa kad govorimo o rebalansu proračuna da se malo ne dotakne i proračun koji ćemo u raspravi imati u uvaženom Domu za jedno četiri tjedna prema onim najava koje jesu. Dakle i ono što kroz taj proračun očekujemo, očekujemo nekakve drugačije teme i nekakav drugačiji pristup. Mi živimo danas apsolutno drugačije nego što smo živjeli pred dvije ili pred pet godina. Živimo u jednom virtualnom svijetu gdje funkcioniramo putem novaca kojih ne vidimo, putem kartica kojih ne vidimo. Ali u tom virtualnom svijetu moraju postojati i neki scenariji kako se koja država izlazi iz krize ili kako razvija svoja gospodarstva i onda moramo vidjeti kroz i proračun koji će biti kako ti scenariji zaista u naravi predviđamo da funkcioniraju i u kontekstu kad mi ovdje raspravljamo jedan od najvećih summita je u Glosgowu a vezano za klimatske promjene i kad odjedanput najmoćnije zemlje svijeta progovaraju o tome da se klimatske promjene nisu desile jučer, nisu se desile niti danas. Desile su se davno prije utjecajem ljudi. Ali moram se vratiti ono što je tema, a tema je rebalans. Ovaj rebalans koji je drugi pokazuje jednu vrlo jednostavnu, ali zabrinjavajuću stvar.

I apsolutno smo uvijek i mi sa ove govornice bez obzira jesmo li oporbeni političari govorili da ta je nespremnost bila apsolutno logična ali danas krajem 2021. godine mi apsolutno kroz ovaj rebalans pokazujemo ne da smo je dočekali nespremni, nego i dalje nismo ništa naučili. Znam da će vladajuća strana reći da je sve određeno sjajno, da imamo rast, da još malo pa ćemo se vratiti na pred krizno stanje. Ali proračun, pa tako i njegov rebalans jako dobro pokazuje kuda idemo i koje su političke i operativne namjere Vlade. A namjere koje iz ovog se vide nisu dobre za državu. Jedna od njih je ulupavanje ogromne količine novca u zdravstvo bez da se išta radilo ili namjerava raditi na tome da to prestane biti vreća bez dna. Sad možete na portalima vidjeti da je bolnica u Splitu odlučila svoj hladni pogon smanjiti na najmanju moguću mjeru i to je rezultat svega toga. Jedno je skupo plaćati uslugu koja vrijedi i za koju čovjek može naći opravdanje, ali sasvim drugo je kad plaćamo sve više i više. Stalno se uzima iz drugih resora, a usluga je sve lošija i sve manje dobivamo za svoj novac. I nije tu samo corona kriva da se ne bi zavaravali ili da ne bi lagali. Naravno da je corona podigla troškove, ali ona je došla na zdravstvo koje već odavno vapi za ozbiljnim promjenama. Na kraju krajeva i kad je corona u pitanju mi smo jedna od zemalja sa najvećom smrtnosti na svijetu. To kao da stalno zaboravljamo ili ne želimo to spominjati. Ali na žalost je tako. Znači, ako nismo sudili i po tome naše zdravstvo treba hitno i ozbiljno liječenje. Kad govorimo o smrtnosti u koroni crna točka je nad prostorima Hrvatske, Slovenije, BiH, Crne Gore bila bi i Srbije da oni nemaju nekakve druge podatke, Rumunjske, Bugarske i stoga i nije čudno da smo i u svim drugim elementima od zemalja EU uvijek na dnu odnosno tamo gdje su i Rumunjska i Bugarska. A sad dolazimo malo do ovog našeg rebalansa. Znam da ministar Marić ima trajno nezahvalni zadatak pokrivanja i krpanja rupa i nesposobnosti svih drugih resora, ali kolegice i kolege ne može to ići tako u nedogled. Upravljanje krizom u zdravstvu dalo se čovjeku koji o tome očito nema poima. Nema pristojnijeg načina da to kažem, nema poima. I sad ministar Marić opet mora smišljavati kako i od kuda da pokrije te rupe, a istovremeno iz zdravstva, resora koji jede taj proračun i rebalanse kao da nema granica u nedostatku dobrih ideja i inicijativa na koji način unaprijediti zdravstvene usluge, a istovremeno napraviti neke uštede ide se s jednim prijedlogom tobožnje reforme iz koje uopće nije jasno što je ideja i zašto se upravo u javnom prostoru pojavila ta ideja reforme koja zapravo i nije reforma. I cijelo vrijeme se ministar koji upravlja tim resorom ponaša kao da novac pada s neba. Može vlada govoriti što hoće, ali opet rastu javni dug i deficit. Razlika između prihoda i rashoda je sve veća. Mi ovim rebalansom opet dižemo prihode za 5 milijardi kuna zbog borbenih aviona i tog nesretnog zdravstva kojeg nikako da stavimo pod kontrolu i onda će se dogoditi što, platit će se dio dugova veledrogerijama i kad za jedno otprilike 3 mjeseca opet ista priča. Jedino što je u ovom rebalansu sramotnije od zdravstva koje samo guta, a njim se nikom ne bavi je ono od kud ste uzeli novce. To je naravno obnova nakon potresa. Ako i za zdravstvo nađemo ispriku pa kažemo da je korona usporila reforme koje bi se sa tako trebale dogoditi iako znamo da ih nije bilo, za obnovu nema baš apsolutno nikakve isprike. To je najveća sramota ove Vlade i premijera Plenkovića. I najveća sramota bilo koje vlade već dugo vremena. Uskoro će u Zagrebu biti 2 godine od potresa, a oni nisu uspjeli ni 3 kuće srušiti, a nisam ni 100% sigurna ni za te 3 kuće. Što je ministar Marić napravio u rebalansu? Uzeo je tamo gdje se ništa ne radi, na obnovi. I ako je bilo tko imao bilo kakvu dilemu o obnovi koja se radi, ne radi, o ministru Horvatu koji dosta često zna ići pa reći da mi ne razumijemo tu obnovu koja se događa, ta obnova je ali je mi ne razumijemo. Dakle, ne razumijemo niti zakon, niti bilo šta drugo onda je ovaj rebalans pokazao obnove nema. Ima nas koji smo u ovoj sabornici upozoravali na tu činjenicu odmah nakon potresa u Zagrebu kad je cijena građevinskog materijala bila malo drugačija, kad je radne snage još malo bilo, a sad zapravo imamo slijedeće. Mi koji smo ukazivali da fonda ne treba biti naravno da ga ne treba biti jer je otprilike 80% predviđenog proračuna tog fonda kroz ovaj rebalans ministar Marić uzeo iz jednostavnog razloga što tamo nitko ništa ne radi. I ono što moram reći, ovaj rebalans pokazuje da ni te neambiciozne planove koji su bili u fondu se nisu uspjeli ostvariti. I evo prije nego što će kolegica Puljak, inače na prihodovnoj strani očekujete rast od prihoda od PDV-a za 2,5 milijarde kuna zbog turizma i osobne potrošnje. E pa dragi državni tajnici nadam se da je to sjajna prigoda da smanjite porez na ženskost odnosno PDV na higijenske uloške i tampone. To vjerojatno nije očekivati u sklopu ovog rebalansa, ali vidimo se za 3-4 tjedna na proračunu. I sve dok ću iz ove govornice govoriti ću vas na to podsjećati, a tamo za 6 mjeseci ću vas pitati što ste i napravili vezano uz obavezu koju je sabor propisao vladi o analizama koje trebate napraviti, a vezano je uz higijenske uloške i tampone.

Zahvaljujem predsjedavajući. Dakle, kad bi išli ukratko kazati par rečenica o ovom drugom rebalansu u državnom proračunu u ovoj godini mogli bi to kazati ovako. Dakle, obnove nema ni u tragovima, EU fondove nitko od resora ne koristi onako kako je planirano, zdravstvo je crna rupa koja se sve više svakim rebalansom, svakim novim proračunom povećava, a vlada ni ne pomišlja na ikakve reforme, ikakve strukturne reforme koje bi povećale gospodarski rast. Posebno je čudno kad vlada govori o tome da je spasila gospodarstvo, da je spasila radna mjesta, evo konkretna stavka je li koju smo već i u replikama čuli, dakle smanjenje sredstva za zajmove za osiguranje likvidnosti od 1,5 milijarde kuna, dakle sredstva za male i srednje poduzetnike na stavci HABOR-a su bila predviđena milijardu i po u ovom rebalansu su dovedena na nulu. Isto tako kreditni jamstveni programi za gospodarstvo, uzeto je dakle više od 600 miliona kuna. Ono dakle što zabrinjava su kvalitativni pokazatelji vidljivi iz ovog prijedloga rebalansa. Porast rashoda koji se financiraju na teret poreznih obveznika od 7,1 milijarda kuna uz istovremeno smanjenje rashoda koji su trebali biti financirani iz EU i ostalih izvora za 1,1 milijardu kuna. Dakle, sve ovo zajedno zapravo ukazuje na nedostatak administrativnog kapaciteta državne uprave. Rebalansom se smanjuju izdaci za veliku većinu planiranih EU projekata, gotovo da nema proračunskog korisnika koji ne bilježi podbačaj u realizaciji planiranih projekata. Na sličan zaključak upućuje i predloženo povećanje izdataka za obranu u iznosu od 2,4 milijarde kuna. Dakle, kao što je nelogično neku rabljenu opremu plaćati 3 godine unaprijed jednako je neshvatljivo da u proračunu nisu planirana sredstava za financiranje najskuplje nabave u povijesti Ministarstva obrane. Nekompetentnost i neodgovornost ispoljena u tim segmentima zapravo prava sitnica u usporedbi s pravim šampionima u nesposobnosti i nezainteresiranosti za svoj posao, a to je već više puta smo čuli ovdje Ministarstvo zdravstva koje nam svake godine svojim zahtjevima za povećanjem proračunskih sredstava daje na znanje da ne upravljaju zdravstvenim sustavom. Zahtjev za novim povećanjem u iznosu od 2,3 milijarde kuna više je nego dovoljan razlog da se potraži novi ministar zdravstva. U godini u kojoj je smanjena količina usluga pruženim pacijentima potrošnja obavlja nove rekorde. Krah sustava kojeg najavljuju i Udruga bolničkih liječnika, evo čuli smo i sada u bolnici Split prelaze na hladni pogon, ne mogu više izdržati, nema dovoljno, nema dovoljno osoblja. Dakle to nije uzrok korona i ono često ćemo se pravdati je li u slijedećem razdoblju kao što smo se do sada 25 godina pravdali Domovinskim ratom je li za stanje teško u državi, sad ćemo od danas, od jučer zapravo od prošle godine ćemo se slijedećih 10 godina pravdati korona krizom jel. Dakle, krah sustava, zdravstvenog sustava nije zbog korona krize nego upravo zbog toga što se strukturne reforme ne pokreću već godinama. Kako je zdravstveni sustav uređen najbolje se vidlo i na početku epidemije. Zdravstveno osoblje je radilo u iznimno teškim uvjetima, primilo je niže plaće nego njihovi kolege koji su poslani kući. Iako su razlozi za tu anomaliju ostali nedovoljno razjašnjeni neosporno je da je sustav posložen tako da se nerad plaća puno više nego rad. Zahvaljujući tom neredu žrtve odnosno žrtve tog nerada će na kraju biti naši sugrađani čiji su domovi stradali u potresu. Jer kao što sam rekla obnove nema niti u tragovima u ovom rebalansu. Stavke vezane uz obnovu su raspršene po raznim stavkama koje se sve svaka od njih pojedinačno smanjuje pa zapravo ne možemo uopće ni ustanoviti koliko je planirano sredstava za obnovu, a koliko je realizirano. Ukratko, ovaj rebalans ako je i opravdan u dijelu koji se odnosi na povećanje potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima koje su pogođene korona virusom ostala povećanja rashoda su rezultat nerada i neodgovornosti. Povećanja koja nisu povezana s pandemijom rashodi npr. rashodi za zaposlene i mirovine od 1,7 milijardi kuna prelit će se i u buduće razdoblje, a i govore o potrebi za hitnim reformama od zdravstva, mirovinskog sustava, lokalne samouprave, a ova vlada je više puta do sada pokazala da joj do tih reformi nije stalo, niti da ih uopće ima na umu. Čak evo i Povjerenstvo za fiskalnu politiku kao i mnogo puta do sada ističe potrebu boljeg planiranja i kontrole rashoda, upravo rashoda za zaposlene i mirovine i posebice u sustavu zdravstava koje je često inicijalno nerealno planira da bi se naknadnim izmjenama njihovi iznosi povećavali. Dakle, evo čitam iz njihovog izvještaja, povjerenstvo smatra da dio pojačane državne potrošnje nije bio usmjeren na rashode izravno vezane uz borbu protiv pandemije i s njom povezanih nastalih ekonomskih šteta niti je bio preporučen od privremenog karaktera već se odnosio na trajno povećanje opće proračunske potrošnje u vidu evo spomenutih rashoda za zaposlene i mirovine.

Kad govorimo o rebalansu onda nam pokazatelji moraju biti ne samo broj koji se nalazi na papiru nego i trenutna situacija po pitanju stanja u društvu, stanja, stanja cijena. Evo mi u ovome trenutku svjedočimo da je 40%, 30% ulje poskupilo, brašno, mast, povrće, voće, mlijeko, energenti divljaju.

Ove godine za isto to je priko 5,5 milijuna kuna.

Energenti divljaju, to je vidljivo. Ključni problem je spomenio i kolega Pupovac. Znači mi imamo problem samodostatnosti. Mi izdvajamo previše novca, ne previše, nego izdvajamo dosta novca, tribalo bi više, ali da bude učinkovito za poticaje. Mi u ovome trenutku imamo povećanje poljoprivrednog, korištenja poljoprivrednog zemljišta to su uglavnom krški pašnjaci, povećanje poticaja ali nemamo rezultate u mesu, u mlijeku. Što znači da te poticaje trebamo provjeriti i oni su vrlo bitni, oni su od nacionalne sigurnosti da na područjima rubnim kao što je Dalmatinska zagora, Lika, Gorski kotar, Slavonija i ostala naša mjesta koja su prazna da tu imamo poticaj i da je to osnova onoga da se bavimo poljoprivredom.

Mi u ovom trenutku u divljanju cijena hranom idemo kada je inflacija, kada smo ušli u nekakvu spiralu poskupljenja i nekontroliranog rasta cijena mi ovdje nismo ništa poduzeli da ojačamo hrvatskog poljoprivrednika, da ga osnažimo, a tako i poduzetnika, tako i gospodarstvenika u ovoj konkurenciji imat ćemo probleme. A rezultate sam spomenuo, ključni rezultat je 275.000 iseljenih Hrvata u zadnjih 10 godina, 5% stanovništva, jedini porast je u gradu Zagrebu značajan, jedini porast. Slavonija, Dalmatinska zagora je izbrisana, mi gubimo suverenitet to je nacionalna sigurnost. Znači država je centralizirana, ako je kompletna moć i fiskalna i kapaciteti sva ministarstva su u Zagrebu, sve je u Zagrebu i gospodarstvo, što se događa?

Koje politike provodimo, vidljivo je iz tih istraživanja, 275.000 ljudi manje u Hrvatskoj u zadnjih 10 godina 5%, to je Zadarska županija i neretvanska zajedno toliko je iselilo ljudi manje imamo u RH. Mi moramo ovdje govoriti ili o ciljanom bojkotu, ja mobu navest primjere zašto je bitnije tunel tamo do Sanaderovog mista nekog Vučevice, on je bitan tj. cesta koja košta 40 milijuna kuna nego recimo Cetinska krajina koja ima 50 ima ogroman potencijal sa brzom cestom od nekakvih 200 milijuna kuna, područje veće od Međimurske županije, po broju stanovnika od Ličko-senjske županije, to je potencijal razvojni. Tako i imotski kraj, tako i Kninska krajina i drniški kraj i šibensko područje i zaleđe govorimo i zadarsko, međutim bitnija je Sanaderova i Bobanova vrtača 40 milijuna kuna dat za neku prometnicu, a bolje bojkotirati ove bitne vertikalne prometnice. Ista stvar je i za Slavoniju, spominje se projekt Slavonija, pogledajte rezultate iseljavanja ljudi iz toga područja. Zašto?

Znači mi ovdje moramo biti realni, ne tribamo biti crni, mi imamo najlipšu zemlju, mi imamo u ovome trenutku 20% BDP-a od turističke sezone. I tu ste bili nepravedni, neću sad spominjati da u Sinju mora trkat alkar odvojeno od konja, gađati alku, a dok u drugim mjestima normalno je bilo hylife, znači to je bila jedna neprincipijelnost, ali politički udar o tome ne bi pričao. Nama je turizam bitna grana, ali ako mi nemamo poljoprivredu kao dodatnu vrijednost, ako mi imamo neobrađeno sinjsko, drniško, ne znam, imotsko polje onda smo mi u problemu ili našu Slavoniju. Mi uvozimo robu kao kroz uvozne lobije koje plasiramo na tržište, mi pomidore nismo samodostatni, hej pomidora.

Više Cetina jedan pritok izbaci u jednome danu vode nego svi izvori u Izraelu, a oni osvajaju pustinju. Prema tome, ja bih još jednom rekao, ja mislim da centralna država svjesno ili nesvjesno bojkotira, a potres neću ni spominjat i rezultate obnove, da država svjesno ili nesvjesno bojkotira dvije trećine Hrvatske koje su potencijal razvoja jel imamo ključ imamo za samodostatnost, to je poljoprivredno zemljište. Imamo novac iz europskih sredstava, a mi smo došli do statističke pogreške EU unutar sustava poljoprivrede. Znači mi ovdje jednostavno govorimo o rebalansu, ako govorimo o infrastrukturi, ako govorimo o bilo kojim projektima onda moramo biti tu realni.

Hvala lijepa.

Rebalans državnog proračuna za tekuću godinu i prijedlog državnog proračuna za iduću godinu možda bismo mogli sažeti jednom latinskom maksimom „nihil novi sub sole croatica“, ništa novo pod suncem hrvatskim. Iako Vlada RH na čelu s premijerom Plenkovićem i ministrom Marićem, ministre pozdrav, te kormilarom s briselskom adresom najavljuje reforme već petu godinu za redom, brojke odnosno projekcije prihoda i rashoda ukazuju na to da ovoj vlasti ipak nedostaje više hrabrosti i više volje uhvatiti se u koštac s problemima koje nas iz godine u godinu sve čvršće vežu za dno gotovo svih relevantnih pokazatelja kvalitete života i blagostanja. Kad bih htio biti ironičan ne ulazeći u neke sarkazme, mogao bih reći da je tu jedino iznimka korupcije jer smo tu neprikosnoveni vladari Europskog kontinenta. Nakon što su u rastu u 2021. jako pogurale i osobna potrošnja i robni izvoz od 2022. to se mijenja i vlada očekuje da će pogonsko gorivo doći od investicija i od izvoza usluga očekujući daljnji snažni oporavak turizma sljedeće godine. Znamo da je našoj državi turizam baš slamka spasa i Bogu hvala da ga imamo je li. Uz takva kretanja vlada očekuje postupno svesti deficit, konsolidiranje središnje državne financije ispod 2% BDP-a, a omjer javnog duga i BDP-a na nekih 75% Čuli smo prije ministre govorio je što bi bilo kad bi bilo, a onda smo spominjali onih 60%, no unatoč tome što i premijer i ministar Marić i ovim proračunom iskazuju, evo ja bih rekao svoju jednu neambicioznost kad su u pitanju hrvatski nacionalni interesi, blagostanje nacije, postavlja se pitanje koliko je ovaj plan uopće realan, objektivan? U rebalansu je deficit konsolidiranje općih državnih financija 4,5% BDP-a već nego u prvom rebalansu prije ljeta, sjetite se 3,6% iako su prihodi veći za preko 3 milijarde kuna nekih 3,3 milijarde kuna. U međuvremenu se pojavilo i 7 milijardi novih rashoda, u tome najveći dio čine prvi izdaci za avione, ja bih skoro rekao neka ih, i još malo dolijevanje novca u javno zdravstvo 1,6 milijardi, a nakon obilne sanacije iz prve polovice godine koje je već bilo uključeno u prvi rebalans prije ljeta. I o tome mi čujemo od premijerovih suradnika, govori se o tome puno u javnom prostoru smatrajući valjda da će time povećanje rashoda smatrati opravdanim i neizbježnim, al to baš nije tako.

Nije to baš tako, covid je jedan način pa mogao bih reći samo ogolio stvarno stanje koje mi imamo u hrvatskom zdravstvu. Važno je napomenuti da svi javni rashodi podliježu zakonu inercije odnosno jednom kada skoče na višu razinu s tih razina se teško ili gotovo nemoguće spustiti na zemlju u neke realne hrvatske okvire. Što se prihodne strane tiče, projekcija prihoda za 2022. pokazuje da očekujemo daljnji rast prihoda, ali uglavnom zbog povlačenja eu sredstava. Ostaje nam za vidjeti koliko ćemo od planiranog uspjet povući, a domaći dio prihoda raste u skladu s nominalnim BDP-om, što znači da vlada ne očekuje provesti neka značajna rasterećenja ni uvesti značajno nova opterećenja. Šteta što je u ovom dobrom vremenu za hrabre političke poteze jer ja mislim da uvijek su izazovna vremena dobra jer u izazovnim vremenima vi točno vidite, kako bi rekao, ko se sakrije u bunkeru, a ko izađe na prvu liniju ko što su naši momci je li izašli na prvu liniju, a neko se sakrio u bunkeru šta ćete, legitimno je možda i jedno i drugo, ali važno je da znamo ko tu drži i ko provodi hrabre političke poteze. Kada nekog izbora nema na vidiku ponovno žrtvovana ambicija da se uvode rasterećenja. Dakle, klub Mosta drži da je ova politika, politika svojevrsnog gašenja požara, bez prave vizije, bez prave hrabrosti, bez jasnog smjera i reformi s nestrpljenjem iščekujući budući angažman u tijelima, hm europskog birokratskog aparata kao neka svojevrsna nagrada za konačno uvođenje eura i provođenje kontinuiteta politike koju su na jedan način provodili njegovi prethodnici, izuzev prvog hrvatskog predsjednika na čelu vladajuće stranke „nihil novi sub sole croatica“ Gospodin Damir Bakić govorit će ispred Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka.

Poštovani ministre, poštovani državni tajnici, uvažene kolegice i kolege, dobar dan. Projicirano povećanje prihoda od PDV-a za 2,5 milijarde kuna ili gotovo 5% je zaista dobra vijest i važna i dobra. Sve drugo što je bitno novo, što je stvarno novo u ovom rebalansu u odnosu na onaj iz lipnja nije dovoljno dobro. Rashodi koji se financiraju iz tzv. izvora koji utječu na rezultat proračuna, to su dakle opći prihodi i primici, povećavaju se za čak 7 milijardi i 100 milijuna kuna. Paradoksalno još lošija vijest je da se rashodi financirani iz fondova EU smanjuju i to za čak za milijardu i 100 milijuna kuna jer kako se to u obrazloženju i kaže smanjenje ovih rashoda zapravo odražava dinamiku naše poslije potresne obnove. A s tom dinamikom unatoč svim objektivnim teškoćama nitko ja mislim da zaista mogu reći nitko ne može biti zadovoljan. Evo samo dijela onoga što nismo načinili, a što ovaj rebalans evidentira. U Ministarstvu prostornog uređenja u aktivnosti koja se zove Sanacija šteta uzrokovanih potresom na području Grada Zagreba imali smo originalno predviđeno 820 milijuna kuna, lipanjskim rebalansom to smo smanjili na 624,5 da bi se sada to svelo na manje od 82 milijuna, dakle na manje od 10% originalnog iznosa. U Ministarstvu kulture predviđa se smanjenje rashoda u sanaciji šteta uzrokovanih potresom u arhivima te u muzejima i galerijama za više od 60%

U zdravstvu rashodi za obnovu zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu smanjeni su sa 445 na svega 40 milijuna, dakle opet na manje od 10% i tako u zbroju stavka za stavkom podzbrojat ćemo ili podzbrajat ćemo više od milijarde kuna naše neučinkovitosti, našeg nečinjenja odnosno kašnjenja najblaže rečeno. I da uz put da kažem, bilo bi korisno, ja mislim i korisno i vrlo važno da negdje u tekstualnom dijelu ili da smo mogli negdje u tekstualnom dijelu u obrazloženju vidjeti tabelarni sumarni prikaz svih originalnih predviđenih rashoda i izmjena koje se sada predlažu na svim pozicijama u svim aktivnostima i svim projektima koji se odnose na obnovu. S druge strane rashodi koje financiramo vlastitim novcem, dakle porezima i doprinosima planiraju se povećati za čak 7 milijardi i 100 milijuna kuna, od toga kako smo čuli i tako piše čak 2 milijarde i 300 milijuna kuna predstavlja nove dodatne obaveze odnosno rashode za zdravstvo. Po ne znam koji put ponavlja se isto i ponovno vidimo da je ovakav zdravstveni sustav bezdan i to svake godine sve dublji. Jasno je da nam je energična reforma zdravstva nužna, jedino što još treba vidjeti koliko ćemo na nju čekati i tko će imati hrabrosti i snage da je provede. Uz put u obrazloženju na strani 10 u pregledu tih 7 milijardi i 100 milijuna kuna novih rashoda navodi se samo 6,6, milijardi i tek 1,5 milijarda za zdravstvo. Nije jasno gdje je ostatak, nešto smo čuli iz izlaganja ministra u uvodnom izlaganju da se dakle radi o dugu veledrogerijama, ali još uvijek nije jasno gdje je svih tih 7,1 milijarda, čini se da je zbroj koji imamo 6,6, ali dobro. Nadalje, uz spomenutih 7,1 milijardi krije se i 2 milijarde i 400 milijuna kuna za kupovinu borbenih aviona. Možda je riječ i je riječ o prethodnim aranžmanima, ali moram primijetiti usred svih briga i nedaća ispred svih drugih potreba da nam je baš ovo potrebno usred svega i ispred svega baš sada, ja mislim da nije. Sad razumijevam, ministar je rekao da se ovdje radi o pitanju knjiženja i da će stvarni trošak zapravo nastati tek u 2022. Kako god međutim knjižili sadržaj ostaje isti. I još malo i još nešto što mi se čini važnim spomenuti kad govorimo o tih 7 milijardi i 100 milijuna kuna dodatnih rashoda. U tom iznosu sadržano je tako jednako tako piše u obrazloženju sljedeće, 929 milijuna kuna rashoda za zaposlene uključujući plaće u osnovnom i srednjem školstvu, 672 milijuna dodatnih sredstava za mirovine i 495 milijuna dodatnog doprinosa RH proračunu EU. Da, ministar je i o tome govorio u uvodnom izlaganju i bilo je i tada rečeno kao što znamo ništa od toga nije stvarno novo, sve te stavke odnosno svi ti iznosi bili su poznati već ranije, zapravo predvidivi još pri konstrukciji originalnog proračuna, a pogotovo pri rebalansiranju u lipnju. Vjerojatno postoje dobri razlozi, nešto je i o tome ministar govorio zbog kojih tek sada predviđamo povećanje tih stavki. Međutim, ne bi bilo dobro da se stekne dojam da nekako ostane dojam od ove rasprave, a pogotovo od ovih dokumenata kao da se ovdje radi o nečem zaista novom, kao da u stvarnosti imamo novo povećanje nepredviđeno, neplanirano povećanje bilo nastavničkih plaća npr. bilo mirovina. I na kraju još jedna opaska zadnja napomena od tih 7 milijardi i 100 milijuna kuna dodatnih rashoda koji se financiraju iz općih prihoda. Ja mislim da se može reći da je zapravo neto povećanje rashoda i veće jer ako nismo na čini mi se planirano u obnovi, a nismo, što dokazuje i onih neutrošenih milijardu i 100 milijuna kuna iz eu fondova namijenjenih … obnove, dakle ako nismo načili sve planirano u obnovi onda sasvim sigurno nismo načinili u tim planiranim, a ne izvedenim projektima ni ono ni one dijelove poslova što su bili namjeravani što su trebali biti financirani našim novcem iz općih prihoda. Pa tako dakle ispada da sad kad vidimo 7,1 milijardu novih rashoda ili bolje rečeno uvećanje rashoda u odnosu na plan, zapravo se radi ne samo o tih 7 milijardi i 100 milijuna novih rashoda u odnosu na plan nego se još radi o onom dijelu rashoda koji su nadomjestili one onaj novac što nije bio potrošen na poslove obnove. Borbeno oklopno vozilo ne da se samo čvrsto drži u našem proračunu nego nikako da pogodimo koliko će koštati. Sad ponovno imamo smanjenje od 40% Podsjećam, originalno, dakle originalno je to borbeno oklopno vozilo imalo koštati 5 milijuna kuna, pa smo onda u rebalansu u lipnju to digli za nekih 70%, sad pak spuštamo za 40% Bilo bi zanimljivo da konačno saznamo sve o borbenom oklopnom vozilu. Nadamo se da je to sada usklađeno i da je to završno podešavanje učinjenih poreznih izmjena. I na kraju zaista posljednje na što bih se želio osvrnuti, u razdjelu obrazovanja u aktivnosti pod, pod oznakom A867004 krije se financiranje Odbora za etiku, znanost i visokom obrazovanju. Problem je u tome što se to financiranje pri svakom rebalansu točno prepolovi. U originalnom proračunu za ovu godinu za tu svrhu predvidjeli smo približno 160.000 kuna, onda smo u lipnju u prvom rebalansu ove godine to prepolovili, smanjili na 76.000 da bismo sada na toj stavci predvidjeli još manji iznos 41.500. Tako nekako izlazi da je vrijeme poluraspada sredstava namijenjenih radu Odbora za etiku, znanost i visokom obrazovanju otprilike jednako vremenu donošenja izmjena proračuna. Ne znam koja bi mogla biti lošija poruka koju time šaljemo ne samo etici u znanosti i visokom obrazovanju nego i odboru koji se o njoj brine.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Danas smo čuli dosta toga o ovom rebalansu, neki vješto koriste brojke kako bi prikazali stanje možda u pozitivnom svjetlu da bi opravdali određene stvari, s druge strane se iznose ja mislim i opravdano kritiku na konačni izgled ovog rebalansa. Pokušat ću nešto evo usudio bi reć, objektivno reć iz perspektive prosječnog poreznog obveznika u Hrvatskoj da li može bit zadovoljan sa načinom korištenja sredstava. Podsjetit ću da država, dakle javna uprava kao takva ne stvara dodatne vrijednosti nego samo realni sektor. Proračun je zapravo na neki način jedan popis prioriteta aktualne vlasti. Imamo skoro 11.000 stavki u proračunu, pa se postavlja pitanje kad čujemo o transparentnosti, da li je moguće uopće na transparentan način prikazati proračun običnim ljudima, tko će se snaći u tome. Ja sam pokušao se pripremiti za današnju točku samo da nas gledatelji i opća javnost razumije, dakle preko 700 stranica sadrži sve ove stavke. Dakle, radi se o golemom dokumentu i ono što ne mogu oteti dojmu da zapravo i dalje glavna ideja iza politike aktualne vlade je da treba zapravo javnu potrošnju, povećanje javne potrošnje opravdati. Čuli smo koliko košta covid, znamo da su nezahvalne okolnosti, međutim i prije covida imali smo rast proračuna već niz godina, podsjetit ću samo da bi ljudi dobili kontekst. Danas sa rebalansom rashodi se iznose preko 170 milijardi kuna, prije 10-tak godina otprilike je taj iznos bio 118 i ponovit ću tada je Hrvatska imala veći broj stanovnika nego danas, dakle manje se utrošilo, a imali smo više ljudi. Prema tome, bez obzira što će se izgovoriti danas u saboru činjenica jest da sve veći broj ljudi ovisi izravno ili neizravno iz ovakve potrošnje. Kad se dodaje javna poduzeća možemo govoriti o udjelu ukupne države koji je preko 60% BDP-a. Sama javna potrošnja od novih članica EU, mi smo u samom vrhu, dakle drugi se snalaze sa manje, a zemlje poput Irske koje su na, zapravo na dnu što se tiče udjela javne potrošnje u BDP su te zemlje koje privlače, privlače ljude iz inozemstva, pa i naše ljude da dođu tražiti nova radna mjesta, nisu ta radna mjesta nažalost u Hrvatskoj ili ona koja se stvaraju se stvaraju presporo, presporo, dakle gubimo utakmicu. Nažalost ponovit ću, javna uprava se više puta pokazala kao disfunkcionalna, nije u stanju riješiti krupne probleme građana na efikasan način, najbolje se to pokazuje stanje nakon potresa. Dakle, postavlja se pitanje i ova sredstva koja imamo na raspolaganju iz eu fondova na koji način će se potrošiti? Jer iskustvo pokazuje u zadnjih 8.g. bez obzira na poboljšanje, poboljšanje infrastrukture i drugih stvari koji su nesporni imamo sve manji broj ljudi, dakle eu sredstva nisu jamstvo za blagostanje naših ljudi, jednostavno to je zaključak. A šta govoriti o nekim sektorima koji bi, koji su zapravo izvan kontrole kao zdravstvo? To je stanje izvan kontrole gdje sami ministre Mariću ste priznali da svaku slobodnu kunu zapravo ulijevate u tu rupu bez dna. Dakle, ove godine ukupan iznos troška za naše zdravstvo će biti otprilike 38 milijardi kuna. Za sve ljude koji još razmišljaju o besplatnom zdravstvu ili žive u takvim iluzijama stvarni iznos je 38 milijardi. A danas slušamo da primjerice u KBC Split moraju smanjiti broj zahvata i zapravo padaju na hladni pogon pored takvih iznosa. Dakle, usluga ima sve manje, a novac se, ponovit ću, bez kontrole troši. Zato ovo što se često ističe kao uspjeh, recimo porezno rasterećenje građana, što svakako Domovinski pokret pozdravlja, neće imati pravog učinka bez strukturnih reformi, jednostavno jedna stvar il je vezana za drugu i ne možemo očekivati prave pomake bez ovih reformi koje se nažalost i dalje odgađaju. Često govorimo o jednom naslijeđenom mentalitetu u Hrvatskoj koji je prisutan, imamo jako puno simptoma tog mentaliteta, ali podsjetit ću na ovu nedavnu raspravu o cijenama, pa i o ovoj odluci da se zamrzne cijena goriva. Država nije htjela, nije bila spremna smanjiti visoke trošarine na te proizvode, dakle pristup je bio opet prebaciti teret na druge, a ne ono što je puno teže da sama smanji svoje apetite i dovede u red i taj dio javnih financija. Dakle, ponavlja se, kao da se vrtimo u začaranom krugu i ne možemo se riješiti tog mentaliteta kao što su druge zemlje u srednjoj i istočnoj Europi napravile puno snažnije nego mi. Poznati ekonomist Milton Friedman je jednom izjavio, nobelovac Milton Friedman da zapravo jedino pojedinci izvlače pouke iz svojih pogrešaka, vlade to nikad ne čine. Vlade ponavljaju iste greške jer jednostavno ispadne na kraju krajeva da, da, da mogu, da neće biti nikakvih posljedica takvog ponašanja. Pojedinac ako ne izvuče pouke i ne prilagodi svoje ponašanje će i dalje padati sve dublje u probleme, a što se tiče političke sfere čini mi se da vrijede drugačija pravila. Netko bi mogao reći, često čujem to kao komentar na ovo stanje, ciničan komentar da zapravo odlazak naših ljudi ne predstavlja neki osobiti problem za vladajuće strukture, za HDZ i partnere jer njihovi birači ostaju, oni uspijevaju kad se javljaju na natječajima, oni nisu građani drugog reda nego mogu prosperirati i možda taj sloj, taj mali sloj ljudi bolje živi od ove povećane javne potrošnje, ali za ostale ne možemo to govoriti, jednostavno ne možemo. To pokazatelji jasno potvrđuju i ne možemo pobjeći od toga.

Druge zemlje čini mi se pametnije troše novac. Isto je možda udjel javne potrošnje prilično visok, ali je učinak puno bolji nego u Hrvatskoj. Ovdje često puta kad gledamo ove stavke ispada da kupujemo socijalni mir, da jednostavno se troši kako bi se zadržalo, zadržalo određeni broj radnih mjesta da i ti ljudi ne odu. I to vrijedi nažalost i u vrijeme kad imamo dobar gospodarski rast. Sad je puno teže možda provesti strukturne reforme, barem u zadnje vrijeme, međutim i kad su dobre godine, kad su konjunkture puno, puno bolje izgledaju i tada nisu se reforme provodile. Prema tome, to sve upućuje na zaključak da zapravo imamo vladu status quoa koja nema spremnosti ulaziti u krupnije pothvate i cijena tog nečinjenja je jako visoka, jako visoka. Ne samo kad gledamo broj ljudi u Hrvatskoj sigurno će bit značajno manji nego prije i to je prvi pokazatelj koji upada u oči da zapravo što god mislili o drugim zemljama, one koje privlače ljude i koje su zapravo magnet za radnike imaju dobar model. Očito su pronašli dobar model upravljanja, mi nismo. Kad uspoređujem sa drugim zemljama koje su donekle u sličnoj situaciji odmah i brzo se vidi koliko zapravo smo vremena izgubili. Slovačka evo zemlja koju ja često ističem i koja je ipak provela u značajnoj mjeri strukturne reforme, danas ima po glavi stanovnika 5.000 eura veći BDP nego mi. To je na godišnjoj razini znači otprilike 20 milijardi eura se više stvara u jednoj Slovačkoj nego kod nas. Dakle poštovane kolegice i kolege, Domovinski pokret ne može podržati ovaj rebalans. On je zapravo odraz određene nemoći vladajućih da hrabrije se uhvati u koštac s problema i apeliramo još jednom da se odustane od ovog pristupa da država mora bit velika, mora bit vrlo uključena u gospodarstvu kako bi osigurali blagostanje, mislim da je suprotno zapravo istina. Dakle, jako gospodarstvo je rješenje, a za to trebamo ograničenu ulogu vlasti. Hvala. Hvala.

Još jedan rebalans, očekivano nitko se uistinu nije iznenadio i mislim da smo to već kod donošenja, kad smo donosili znači proračun za ovu godinu puno nas je govorilo da je taj makroekonomski okvir poprilično nerealan i da postoji velika doza neizvjesnosti kako kod nas tako i u okruženju. Osobno sam istaknula kod prvog rebalansa kako se nadam da će ovaj drugi biti samo tehničke naravi, ali nažalost nekoliko ministarstava se pobrinulo da to ne bude tako i to postaje sve veći problem jer mi imamo veće prihode i to ne samo zbog turističke sezone, to treba jasno i glasno reći. Činjenica je da povećani prihodi od PDV-a su isto tako posljedica rasta cijena. Znači, pogledajte samo cijene naftnih derivata, nije isto je li 8 kuna litra benzina ili 11, znači nije tu samo znači motorna goriva, nisu tu samo energenti, tu su i određene prehrambene namirnice i sve to u biti plaćaju naši građani koji pune proračun. I neovisno o tom rastu prihoda koji je zamjetan, očigledno ti prihodi ne rastu dovoljno jer rashodi rastu još brže i u konačnici rezultat toga je deficit koji je 4,7, znači 4,5 kada se dodaju još ovi izvanproračunski korisnici, što je opet značajno više od onog što je planirano. Ako se sjećate mi smo ušli u ovu godinu sa projekcijom deficita koji je trebao biti ispod 3% i ta projekcija više odražava želju da se što prije uvede euro nego što je to bilo u tom trenutku realno, pa je to više išlo po onoj narodnoj „što se babi tilo to se babi snilo“, a na kraju se ispostavlja da su želje jedno, a mogućnosti nešto sasvim drugo. Kako ne bi sve bilo crno u ovoj, a i u prošloj godini pobrinuli su se naši izvoznici i to oni iz kategorije robnog izvoza. Zato što su oni uistinu u ovoj krizi pokazali koliko je taj segment našeg gospodarstva otporan i snažan. I još jednom ću istaknuti mada sam to već puno puta govorila za ovom govornicom, ali očigledno treba to ponavljati. Reindustrijalizacija i pokretanje proizvodnje je upravo ono što nam treba jer upravo je to onaj segment našeg gospodarstva koji je najotporniji na krize i na ove udare koje gospodarstvo trpi. Stoga evo ja moram i za ovom govornicom reć, bilo bi interesantno čuti od ministra gospodarstva i održivog razvoja što on čini i radi li išta na tome da se dio ove proizvodnje koja se vraća u Europu locira i ovdje kod nas u Hrvatskoj. Znači, zbog skraćivanja dobavnih lanaca, zbog pooštrenih zahtjeva vezanih za zaštitu okoliša dio proizvodnih kapaciteta se iz Kine i da li sa Dalekog Istoka vraća ovdje u Europu i moje pitanje glasi što radi Hrvatska na tome, radi li se nešto na privlačenju investitora ili ćemo se kad ovaj val prođe opet sjetiti da smo mi nešto trebali napraviti, ali onda će to biti samo još jedna propuštena prilika i bit će kasno za to. Ono što je zanimljivo, što je meni privuklo pozornost je da se prihodi od doprinosa smanjuju mada kreatori dokumenta koji je pred nama kažu da su kretanja na tržištu rada povoljna, imamo dobru zaposlenost, nedostaje radnika u određenim djelatnostima, a prihodi od doprinosa su manji, pa onda meni to nekako nameće jedan zaključak koji kaže da u realnom sektoru plaće su nešto manje nego što bi trebale biti i da su ipak u ovoj krizi one smanjene jer u javnom sektoru kako smo čuli i u ovom rebalansu su predviđena određena sredstva za korekcije plaća naviše. I stoga nemojmo razbijati glavu zašto naši ljudi odlaze živjeti u bogatije države, odgovor je poprilično jasan. I nemojmo naricati nad tim što nemamo dovoljno radne snage jer očigledno će biti još gore. A navesti ću vam samo jedan podatak koji je vezan za broj učenika u Osječko-baranjskoj županiji. Naime, to je županija koja bilježi u zadnjih 10.g. najveći pad broja stanovnika i u tom razdoblju, u tih zadnjih 10.g. broj učenika u osnovnim i srednjim školama smanjen je za trećinu, za 33% Prosječan broj učenika u razrednom odjelu u osnovnim školama je 14 učenika. Mislim da su ove brojke brutalno jasne, govore sve i budućnost nam nije blistava, dapače. Ono što mene zabrinjava iz ovog materijala, to je činjenica da se na poziciji prihodi od pomoći imamo smanjenje od dvije milijarde kuna, a to su uglavnom razno razni projekti koji se financiraju iz europskih fondova iz eu proračuna i zašto me to zabrinjava? Zato što ako gledate projekcije do 2024. znači i u principu korištenje sredstava ne samo iz višegodišnjeg financijskog okvira nego isto tako i iz EU Nove generacije, tu su daleko kraći rokovi povlačenja i vezani su uz vrlo mjerljive pokazatelje koji moraju biti ispunjeni, te će se oni mjeriti ne samo na kraju nego i tijekom povlačenja sredstava. Mi smo naš gospodarski rast dosta vezali za ta sredstva i ukoliko nastavimo ovako loše povlačiti sredstva to bi se moglo u narednom razdoblju negativno odraziti i na gospodarski rast i na sve ovo, na ove projekcije u koje ulazimo u naredno razdoblje. Ono što je isto interesantno, a to je povećanje financijskih rashoda za 380 milijuna kuna i evo tu se vraćam na ono što sam i u replici rekli, a to je taj rast javnog duga koji će od 2019. do 2024., znači u 5.g. narasti za nekih 90 milijardi kuna, u apsolutnom iznosu taj javni dug je eksplodirao i to treba jasno reći. Je da smo mi refinancirali dobar dio duga nekih 80% sada dok su povoljne kamatne stope, ali smo se i dodatno zadužili, što će predstavljati financijsko opterećenje. Struktura rashoda u principu samo dodatno potvrđuje ono što svi znamo zbog čega već evo dosta dugo negodujemo i to je činjenica da se obnova nije pomakla sa mrtve točke i moramo se zapitati što radi g. Vanđelić osim što se prepucava i prebacuje odgovornost na druge i naravno zašto je vladi trebalo godinu dana da shvati kako je Zakon o obnovi bio loš, a ni ove nove izmjene vjerojatno neće donijeti ništa dobro, dapače otvara se prostor za nepravilnosti i možebitnu korupciju zbog kojeg smo mi suverenisti i bili suzdržani prošli tjedan kod glasovanja. Dosta je bilo u raspravama govora o nabavci aviona i ovom povećanim rashodima na poziciji obrane zbog nabave borbenih aviona i tu bi sad mi mogli raspravljati jesu li rafali najbolji izbor ili nisu, ali ta je priča gotova. I evo, kao što sam i pretpostavila jedan dio sabornice onako nevoljko gleda na taj dio, ali evo ja moram u ime Hrvatskih suverenista reći da mi pozdravljamo sve što jača obrambeni sustav RH, pa tako i nabavu borbenih aviona. Nama taj dio ne smeta, dapače. Ono što svi znamo, što slušamo evo već godinu dana, to je vezano za zdravstvo i mirovinski sustav koji dalje ostaju rak rana, rupa bez dna u koju sve što stigne nestaje brzinom svjetlosti i tu su nekako te godine nečinjenja, kadroviranja po političkoj liniji dovele do toga da evo u upravnom vijeću KBC u Osijeku nema nijednog ekonomista, ali zato su između ostalih diplomirani socijalni radnik i magistar inženjer prometa. I čemu onda čuđenje što u zdravstvu novac curi na sve strane. U principu kad pogledamo ovakve primjere onda bih se usudila reći da nam je još i dobro. Znači, čuli smo i prošli tjedan da je bilo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 20% manje pregleda, manje operativnih zahvata, specijalističkih pregleda manje, preventivnih pregleda manje, a troškovi sve veći. To je enigma na koju vjerojatno nitko od nas nema odgovor, možda ga i dobijemo s vremenom. Ističe se znači da su zdravstvo i obrana kolokvijalno rečeno dobitnici jel ovog rebalansa, ali ako se malo pomnije pogleda i poljoprivreda, Ministarstvo poljoprivrede također dobiva 223 milijuna kuna više, a za vodovod i kanalizaciju nikad dovoljno sredstava, pa će opskrba vodom također biti bogatija za 857 milijuna kuna više od planiranog. Pa mirovinski sustav još 684 milijuna kuna, možda zbog toga što je kolega Hrelja prešao iz redova opozicije u poziciju. Pa zatim program i za nacionalne manjine koji će dobit dodatno 24 milijuna kuna, a već smanjena sredstva za Hrvate izvan RH se dodatno umanjuju za pola milijuna kuna, toliko o tome koliko držimo do naše dijaspore. Još jedan gubitnik su lučke uprave koje također sve dobivaju manje sredstava. Istaknut ću evo Lučku upravu Osijek kod koje se smanjuju sredstva za 100 milijuna kuna, a najveći dio se odnosi na Terminal za rasute terete, projekt koji se financira iz europskih fondova koji je vrlo upitne izvedbe, ali i isplativosti uopće jer tu koncesionar uplaćuje godišnje 100-tinjak tisuća kuna na ime koncesije, što znači da će povrat sredstava uloženih u taj terminal biti otprilike, 1400.g. će trebat da se uloženo vrati. Na kraju evo samo ću još dodati da jučer je završio taj samit u Glasgowu, al mi ovim rebalansom smanjujemo sredstva i za zaštitu prirode i za gospodarenje otpadom i kolko sam vidjela u projekcijama i 2024. ćemo prepoloviti iznos koji je za zaštitu okoliša. Toliko o održivom razvoju. Državni zavod za statistiku isto je interesantan, popis stanovništva će nas koštati 125 milijuna kuna. Inače većina država u Europi ima registar stanovništva, navodno ćemo ga i mi imati, ali pitanje je kada jer popis još uvijek nije gotovo i ne zna se kada će biti gotov. I na kraju moj nekako favorit biser bez premca HŽ-Infrastruktura koja se pobrinula da Ministarstvo zdravstva ipak ne bude vjerojatno ono najgore u ovom rebalansu jer o stanju naših željeznica bi se moglo govorit satima o tome da vlak od Osijeka do Koške vozi 60 km/

Znači te spore i loše željeznice financiramo kroz visoku cijenu goriva, ako je i od jednog državnog javnog poduzeća previše je.

HSLS smatra da je ovo bilo izuzetno izazovno vrijeme za našu zemlju. Sve ovo što smo prošli u posljednje dvije godine, pandemija i visoki izdaci upravo za održavanja troškova i pandemije i čuvanja radnih mjesta doista su bili vrlo izazovni i zadnja ovako velika kriza bila je prije 10.g. i upravo toliko nam je gotovo trebalo da se od nje i oporavimo. Nas liberale tada je upravo najviše zabrinulo što je tih 10.g. obilježilo dosta visoko dizanje poreznih nameta. Sjetimo se samo poreznog tzv. nameta harača, sjetimo se samo dizanja PDV-a kroz Plan 21. na 25%, dakle 25% i dan danas je jedna od najvećih poreznih stopa u EU. U 10.g. umjesto da smo radili na tome kako i na koji način da se izvučemo iz krize mi smo krpali proračun dizanjem poreznih presija, prvenstveno na grbači onih koji najviše stvaraju i doprinose u tom istom proračunu, a to su poduzetnici. Velika je stvar da smo se ovog puta za razliku od prije tih 10.g. uspjeli malo drugačije posložiti i da nije bilo dizanja nameta. Ja već tu ministru Mariću čestitam da nije bilo podizanja upravo poreza, obično svaki ministar najviše zna mislim to je uvijek najlakše da kada dođe kriza da se jednostavno dignu porezi i onda nemaš nikakvih problema, platit će netko drugi. Mi smo tu puno pametnije ovoga puta napravili, mislim da smo se dobro posložili i da su dobre neke stvari napravljene onda kada je bio rekao bih nekakav blagi rast i da smo uspjeli napraviti određene mini porezne reforme koje je ministar proveo sa svojim poreznim timom, sa svojim timom u ministarstvu. Mislimo da isto tako treba reći da je dobro da smo uspjeli reprogramirati i određene kredite. Na taj način smo vjerujem i podigli svoje rekao bih rejtinge koje imamo kod svjetskih financijskih agencija, svjetskih financijskih kuća. A meni osobno je drago ako je točna informacija da smo se u svega 2.g. uspjeli vratiti na razinu 2019.g., dakle ukupni javni dug da nije bilo ove panedmije po toj nekoj logici, mislim da je ministar Marić to govorio u medijima, pao bi dakle na 60% BDP-a i sada naravno da mi imamo i dosta zastupnika, danas je u raspravi govorilo o tome kako je javni dug eksplodirao, je eksplodirao je javni dug Hrvatske, eksplodirao je i nekih drugih velikih europskih zemalja jer ne znam dal ste primjetili il ne, ali zadnje 2.g. imamo pandemiju. Rebalans proračuna je obzirom dakle na sve ono što je viđeno oko pandemije, oko covida, prilično realan, prihodi su dobri, rastu, to možemo sigurno zahvaliti odličnoj turističkoj sezoni i rastu BDP-a od 9% E sad, nakon malo određenih pohvala, sad moram izraziti ono što me malo dodatno i brine. Ono što me brine naravno je stalni rast rashoda, u ovom slučaju preko 6 milijardi kuna kao i manjak u proračunu 19,7 milijardi kuna. I sam ministar je govorio da nije zadovoljan kako se razvija situacija u zdravstvu i da tu jednostavno treba stati tome na kraj jer jednostavno to se više neće moći kontrolirati. Zbog ulaska u eurozonu koju mi kao liberali apsolutno i svesrdno podržavamo iznimno je bitno da se držimo upravo određenih mastriških kriterija, a znamo svi što oni znače, pogotovo vezano za deficit od 3%, nadam se da ćemo iduće godine se uspjeti približiti upravo tom deficitu od 3% kako doista ništa ne bi ugrozilo ono što smatram iz perspektive jedne umjerene liberalno demokratske politike, a to je ulazak u eurozonu koja će opet jako puno pomoći razvoju našega gospodarstva, pogotovo izvoznika. HSLS će podržati ovaj rebalans proračuna, ali bih htio još skrenuti pozornost na još dvije stvari. Naime, već nekoliko godina za redom upravo ono što sam i spominjao, dugovi u zdravstvu, sad je kolegica spomenula i dugove u HŽ-u, dalje rastu, ne vidimo tome kraja i to je nešto na što trebamo posvetiti pozornost upravo sada kada se već nazire polako izlazak iz krize, kada vidimo da se proračun diže, kada prihodi polako rastu, gospodarska aktivnost se budi, mislim da je upravo sad, a dalo mi se naslutit da sam čuo i kolegu ministra Marića da je rekao da upravo sad u slijedećim godinama koje nam dolaze da se moramo posvetiti ozbiljno određenim strukturnim reformama, ne samo reformi u zdravstvu, nego reformi i u željeznicama i u nekim drugim segmentima javne uprave. Svi ovi problemi neprovođenje strukturnih reformi poništavaju neke druge dobre poteze upravo ovog Ministarstva financijama i bojimo se da nam upravo nemogućnost kontroliranja svih tih rashoda neće pružiti priliku da prilikom slijedećeg proračuna još snažnije otvorimo prostor za još jači ciklus poreznih reformi. To je ono što po meni još nedostaje kao nekakav šlag na tortu ove rekao bih financijske stabilizacije da pokušamo još dodatno putem tih provođenja strukturnih reformi pronaći određeni prostor kako bismo napravili još nekoliko ciklusa poreznih reformi.

Koliko je ekonomija zapravo ranjiva pokazuje i pad BDP-a koji je bio oko 15% lani za vrijeme covid krize, koji je bio ako se ne varam treći najveći pad među zemljama članicama EU i danas kad se spominje rast od 9% BDP-a taj dio kao da se jednostavno nije dogodio i kao da jednostavno zanemarujemo činjenicu da je trenutni udio javnog duga, kolko, oko 87% BDP-a, što je, što je zapravo puno previše i vrlo je upitno kako bi izgledao taj javni dug da nije bilo izvrsne turističke sezone koju smo imali ove godine, koja je zapravo bila iznad svih očekivanja i tu još jednom treba zaista zahvaliti svim djelatnicima u turizmu koji su dali svoj veliki doprinos da bi imali takvu jednu sezonu. Sad imamo povećanje u ovom rebalansu od 1,6 milijardi kuna, ove godine ukupno 9 milijardi kuna ako se ne varam, što znači da smo ove godine upumpali oko 38 milijardi kuna u zdravstvo. I ono što još više brine je ove najave koje imamo oko reforme zdravstva koje zapravo pokušavaju odnosno gdje, gdje se vidi da ćemo imat dodatnu centralizaciju sustava koja prvenstveno dovodi u pitanje na koji način ćemo isporučiti usluge zdravstva našim sugrađanima odnosno pacijentima jer smatramo da je to ipak kada govorimo o reformi prva stavka o kojoj treba razmišljat, a to je da našim građanima usluge zdravstva budu što kvalitetnije i što dostupnije. Međutim, kada govorimo o centralizaciji sustava ministar Beroš je spominjao da ćemo na taj način zapravo kvalitetnije raspolagati sredstvima i da ćemo racionalizirati troškove unutar zdravstva, al međutim nije spomenuo da prema nekim izračunima čak 75% svih dugova u zdravstvu stvaraju zapravo bolnice koje su pod državom, te zaista apsolutno nije nikako jasno na koji način to ministar Beroš planira racionalizirati sustav zdravstva, a još manje mi je nejasno da kada govorimo o tako kompleksnom sustavu i kada govorimo o tolikim dugovima koje stvara zdravstvo da niti jedan predstavnik iz Ministarstva financija nije bio prisutan kada se taj velebni plan reforme zdravstva radio da bi se barem na neki način probalo projicirati kakve će ta reforma imati reperkusije i na državne financije. Stoga se nadam da će se to čim prije dodatno revidirati i kako ćemo čim prije imati neke informacije na koji način se planira smanjiti dug u zdravstvu. Također lokalna i regionalna samouprava, spominju se neke reforme, to realno nema veze sa nikakvom reformom di mi pitamo nekoga hoće li se ili neće spojiti sa, sa nekom općinom i hoće li ili neće povezati neke, neke dijelove poslovanja između dvije, dvije općine ili više. Naime, ako se spoje dvije općine koje su siromašne one zasigurno nakon spajanja neće postati bogate, a bogata općina se zasigurno neće htjeti spojiti sa onom siromašnom. To samo zapravo pokazuje da nema dovoljno hrabrosti da se sprovedu one prave i ozbiljne reforme, te smatram da smo izgubili još jednu godinu već petu u nizu kako bismo napravili jedan novi i dodatan iskorak. Tu imamo i propadanje državne imovine, često spominjemo i često dužnosnici odnosno čelnici lokalnih i regionalnih samouprava izlaze sa određenim zahtjevima da se neke državne imovine stave pod ingerenciju lokalne i regionalne samouprave kako bi se u njih investiralo što javni novac, što potencionalno privatni novac i na kraju ta reperkusija traje 10.g. i pitanje je kako uopće završi i šta se tu investira. Također imamo i neke najave i mjere štednje, međutim to se događa kad je javni dug toliko velik da dolazi do upitnosti hoće li država moći financirati svoje obveze odnosno servisiranje dužnosničkih obveza, međutim vjerojatno do toga neće doći jer će nas tu spasiti europski novac. Tako da smatramo da je i ova godina izgubljena, nismo i nema najave nikakvih ozbiljnih reforma. Smatramo da bi ipak trebalo više rasteretiti poduzetnike, da bi trebalo smanjiti birokraciju, da bi trebali napraviti učinkovitiji sustav unutar pravosuđa i digitalizirati sustave državnih uprava kako bismo pomogli poduzetnicima, ali i kako bismo više suportirali odnosno dali veći suport industriji proizvodnje i izvoznim industrijama kako bi hrvatsku ekonomiju učinili jačom i kvalitetnijom.

Hvala. Evo prvo ću se osvrnuti na prethodna dva govornika koji su ustvrdili da je potrebno rasteretiti poduzetnike i da je potrebno smanjiti porez na dobit. Znači ministar Marić je ovdje govorio neke stvari koje vas demantiraju, pa biste trebali malo poslušat što je ministar Marić rekao, znači velikim dijelom se proračun puni preko PDV-a. PDV je porez na potrošnju koji plaćaju svi i smanjivanjem represija kako ćete to vi reć na one najbogatije nismo ništa učinili odnosno te reforme smo vidjeli. Znači zadnja reforma porezna peta, znači peti val porezne reforme, a i prethodne porezne reforme su išli u tom smjeru su upravo rasterećivale one najbogatije sa najvišim dohocima, pa je tako peta reforma porezna najviša rasteretila one koji imaju preko 30.000 kuna bruto plaću, znači to je bila zadnja porezna reforma koju smo, koju smo imali. A Hrvatska je rekorder po znači ubiranju poreza na, znači PDV-a na potrošnju, a porez na dohodak i porez na, na kapital su među najnižima u Europi. Tako da taj smjer zapravo mi gledamo sad i vidimo rezultate tog smjera. Znači progresivno oporezivanje znači da se one s najvišim dohocima najviše oporezuje, da se oporezuje kapital s većim stopama itd., znači ono što sad gledamo je upravo ono što vi prizivate. Nadalje, osvrnula bi se na to što je nama u ovom rebalansu, drugom rebalansu jel, očito prioritet.

Znači mi smo kupovinom vojnih aviona francuskih došli do tog magičnog znači iznosa od 2% BDP-a koji ćemo doseći dakle za obranu i to je izjava premijera Plenkovića i taj iznos od 2% BDP-a za obranu nam je postavio NATO i mi smo to prihvatili bez ikakve rasprave. Iako je meni ovdje premijer rekao da će rafali znači biti tek za godinu dana znači prisutni u Hrvatskoj mi ćemo tu taj iznos od 2 milijarde 400 milijuna platiti odnosno on je rezerviran u proračunu. Mislim ako imamo tu stavku u proračunu onda valjda s njom računamo, ja ne vidim kakve veze ima kad će bit isporuka tih vojnih aviona, mi ćemo te novce, znači ti novci su locirani za tu svrhu. Pa s obzirom dakle da je ta obročna otplata tu po svemu sudeći, znači to je predujam koji će se platiti, postavlja se pitanje ne bi li zapravo u ovom trenutku trebalo odgoditi tu obročnu odgodu i ne bi li smo tako veliki iznos dakle od jedne milijarde eura koliko ćemo platiti te avione na neki način mogli odgoditi, da li nam je to prioritet u ovom trenutku? Ministar Banožić jel zabavljen je verbalnim rafalima između njega i predsjednika, ali ne odgovara na ovo pitanje, pa smo mu mi postavili pismeno pitanje i nije nam dao odgovor na koji način bismo mogli očekivati obročnu otplatu ovih aviona i na koji način bismo mogli odgoditi obročnu otplatu ovih aviona. Treća stvar koju želim reći je ono što sam postavila i ministru Mariću pitanje, koliko košta teško oboljela osoba na respiratoru. Znači teško oboljela osoba na respiratoru košta sad Hrvatsku znači svi pacijenti koji se nalaze na respiratoru dnevno koštaju 5 milijuna kuna. 5 milijuna kuna Hrvatska dnevno plaća znači pacijente koji su u teškom stanju znači njihovo liječenje. Odgovornost za taj trošak isključivo snosi vlada jer nije uspjela ono što su druge vlade uspjele, a to je da procijepljenost bude viša. Znači imamo Italiju, imamo Portugal, imamo Španjolsku koje su to uspjele, a mi se nalazimo u skupini Bugarska, Rumunjska i Ukrajina, znači na samom dnu Europe i među najgorima smo prema smrtnosti, znači mi smo 15. po smrtnosti na 100.000 stanovnika u svijetu, znači vlada je podbacila i to košta. To košta i to se treba reći. Znači trenutno je na respiratoru 185 ljudi, to je preko 5 milijuna kuna dnevno, 80% tih ljudi nije cijepljeno, znači negdje 4 milijuna kuna odlazi na one koji nisu cijepljeni. Nadalje, htjela bi reći da se ovaj novi znači rebalans opet može čitati i na neki način kao mislim nerazvojan, u svakom slučaju onaj koji ne ide za tim da se poveća zaštita u ovom trenutku od Covid-19, pa tako imamo znači u razdjelu Ministarstva zdravstva zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti planirani iznos od samo 2 milijuna 580 tisuća kuna, znači za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti samo 2 milijuna 580 tisuća kuna. Dakle nadalje, imamo u Ministarstvu zdravstva znači isto takvu razdjelu isplate razlike uvećanja plaća za prekovremeni rad samo 264 milijuna 101 tisuću kuna i to je veliki problem. I treća stvar koju lociram kao problem je Imunološki zavod za koji je planiran iznos od samo 45 milijuna 272 tisuće kuna, što je zapravo nerazumno i neshvatljivo uzmemo li u obzir da se odlučilo obnoviti Imunološki zavod i da je taj iznos u prvom rebalansu najprije ostao bez promjena da bi se sad dodatno smanjio zapravo bez obzira što je vlada najavila pokretanje imunobioloških lijekova i gradnju nove tvornice. Moramo priznati da se trošak za zdravstvo jest povećao, no to je iznos koji će se stvarno pretočiti za dug veledrogerijama koje su u trenutku krize Covid-19 ucijenile zapravo svojom isporukom i dostavom lijekova i upravo zato i iz tog razloga je važno uložiti značajna sredstva u proizvodnju domaćih lijekova i medicinske opreme. Imunološki zavod je ustanova koja je imala tradiciju od preko 150.g. u ovom stanju dakle kontra, u ovom stanju koronavirusa bi bio itekako potreban i to upravo zato da se ovaj jaram veledrogerija na neki način riješi. Sredstva nisu kažem povećana usprkos tim najavama i nejasno je znači kako se misli pokretati Imunološki, imunološki zavod. Znači to su stvari koje nalazimo u ovim stavkama. U svakom slučaju znači iznos koji bi trebao biti uložen za ako ništa drugo znači dodatke, covid, tzv. covid dodatke koji bi se trebali isplaćivati u većem iznosu nije ovdje rezerviran. Da ne kažemo da nije rezerviran dostatan iznos za prekovremene, znači koje su sad itekako potrebni. U drugim zemljama je inače povišena plaća ili je dat neki vid financijske nagrade. U Francuskoj je prosječno 183 eura po radniku, u Estoniji dvostruke plaće su isplaćene svim zdravstvenim radnicima, u Sloveniji imamo 200% dodatka na plaću, u Škotskoj 500 eura na plaću, naši se zdravstveni radnici praktički bore protiv pandemije u redovnim, redovnim uvjetima. Radnicima koji su uključeni u bolnicama i drugim ustanovama koji intenzivno rade s bolesnicima ako već nije moguće te naknade učiniti znatnijima onda je bilo potrebno osigurati beneficirati radni staž. Znači beneficirani radni staž ima apsolutno potvrdu i stvarno nema nikakvog razloga da se to ne uvede. Odgovor vlade na našu inicijativu je bio da nema dovoljno sredstava, ali ako već nema dovoljno sredstava za ove naknade, beneficirani radni staž je dodatni trošak, ali on se neće desiti odjednom, on će naknadno dolaziti kao jedan trošak koji u svakom slučaju ima punog opravdanja jer je uistinu pandemija Covid-19 situacija koju možemo usporediti sa stanjem u ratu. U ratu se vojnicima osiguravao beneficirani radni staž i nitko nije tražio nikakve posebne elaborate kako je nama vlada odgovorila da je potrebno u ovom slučaju da se ne može beneficirani radni staž osigurati ako nemamo elaborat koji bi objasnio znači na kojim to pozicijama, u kojim to strukturama možemo opravdati beneficirani radni staž. To je potpuno nepotrebno, mislim svima je jasno tko su ti radnici u zdravstvu koji se bore protiv Covid-19. To su ljudi koji su u respiratornim centrima, to su ljudi koji svaki dan se suočavaju stvarno sa sve težim i težim situacijama i situacijom na radu. Zato bi trebalo isplatiti i povećati tu stavku u proračunu za prekovremeni rad, također zato što mnogi rade i prekovremeno. Osim toga, znači ovdje imamo u ovom rebalansu proračuna opet mislim iste probleme il iste slične probleme kakve smo i imali u prethodnom rebalansu dakle i svakako bi na to trebalo upozoriti, a prije svega na ono šta, mnogi su zapravo upozoravali da imamo pomoćnike u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju i je se u toj stavci nešto sitno povećao iznos, ali to je apsolutno nedostatno. Znači prvo proračunom je tim pomoćnicima u nastavi smanjen iznos da bi nešto, za 13%, da bi prvim rebalansom proračuna ta sredstva bila još dodatno smanjena za 10 milijuna kuna i sad su se povećala za 7 milijuna kuna, znači da bi se činilo kao da se nešto radi za njih jer se malo i u medijima digla ta priča i postala je interesantna, ali to su u svakom slučaju sredstva koja su nedostatna. To su ljudi koji rade prekarne poslove, koji nisu stalno zaposleni, neki, mnogi zapravo od njih rade za plaću manju od minimalne, tako da je njihov prekarni status uistinu težak i tipičan jel za te prekarne radnike kojih je u Hrvatskoj najviše u Europi, znači nema niti jedna zemlja koja ima više radnika koji su na tim ugovorima, nesigurnim ugovorima o radu i to smo daleko najveći šampioni u Europi po toj statistici, ispod nas je, daleko ispod nas je Francuska. Među tim ljudima je najviše mladih radnika jel. Nadalje, imamo socijalne pomoći i naknade koje isto tako smatram da nisu nedostatne, da nisu dostatne. Znači planirani iznos od 147 milijuna 600 tisuća kuna nije dostatan. Zato što su se još prije korone znači je Hrvatska napredovala jel na toj ljestvici pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti, znači mi smo se sa 7. mjesta popeli na 8. mjesto, tako da u principu stalno napredujemo po tim pokazateljima siromaštva i socijalne isključenosti. A šta oni znače? Oni znači to da je skoro milijun ljudi u Hrvatskoj živi u riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti, da 6,6% ne može sebi priuštiti adekvatno grijanje u najhladnijim mjesecima, da 48,6% ne može priuštiti sebi tjedan dana godišnjeg odmora izvan kuće, da 7,9% ne može svaki drugi dan priuštiti sebi obrok koji sadržava meso, piletinu ili vegetarijanski ekvivalent, da 51,7% ne može podmiriti neočekivani financijski izdatak, da 15,7% kasni s plaćanjem obveza, znači stambenog kredita, najamnine, računa za režije ili potrošačkog kredita itd., znači na takvoj ljestvici se penjemo, a socijalne naknade ostaju više-manje iste. Covid-19 kriza je sigurno samo pogoršala to stanje. Minimalna plaća kako smo već nekoliko puta to spominjali i govorili i u prošloj raspravi prošli tjedan, ona nije dostatna niti za 25% mjesečnih troškova 4-člane obitelji s dvoje male djece. Hrvatska je među 3 eu zemlje s najnižom stopom zaposlenosti, na samom je vrhu znači tih ugovora na određeno vrijeme, radnici na minimalcu su zapravo praktički socijalni slučajevi jer je minimalna plaća ispod te granice potrebne za normalna život. Tako da je potrebno uistinu povisiti imovinski cenzus za stjecanje socijalne pomoći kako bi socijalna pomoć solidarno i pravedno ostvarivala tu svrhu zadovoljenja temeljnih životnih potreba. Nadalje, naravno osim takvih stvari koje nalazimo ovdje nije se baš proračun odlučio na te radikalne rezove protiv povijesnog revizionizma. U tom smislu ću nešto više reći i u pojedinačnoj raspravu po klubovima.